Poštovane saborske zastupnice i zastupnici, dozvolite da ovo predstavljanje započnem citatom Johna Djuia koji je kazao da ako poučavamo djecu, učenike, na način od jučer, krademo im budućnost. To je ono što mi ne želimo i to je razlog zašto i ovaj Zakon predlažemo. Kada sam prihvatila ovaj posao ministrice znanosti i obrazovanja obećala sam uvesti hrvatske škole u 21.-vo stoljeće. To znači primijeniti paradigmu učenja i poučavanja, što podrazumijeva prilike za dodatnu edukaciju učitelja, što podrazumijeva rasterećenje kurikuluma od nepotrebnih činjenica i usmjeravanje nastave prema istraživačkom, problemskom učenju, poučavanju i radu, ali podrazumijeva i nove moderne udžbenike koji slijede takvu praksu i metodiku. Mnogo je prepreka naravno na tom putu i većinu njih sam očekivala, međutim ono što nisam očekivala da jedan ovako kratak tehnički zakon doživi ovoliko primjedbi, kritika, opstrukcija i u tom smislu ja vas stvarno molim da obratite pažnju na suštinu zakona. Kada smo pripremali ovaj zakon prvo što smo uočili u usporedbi sa drugim modelima, posebno modelima zemalja EU i kada smo razgovarali s kolegama, shvatili smo da je naš postojeći Zakon o udžbenicima najrestriktivniji od svih zakona u EU. Primjerice kolege iz Skandinavskih država nisu niti razumjeli naše upite vezano uz reguliranje načina odobravanja i korištenja udžbenika, jer tamo država ne regulira ovo područje i sva sloboda i odgovornost dana je školi. Naravno naš zadatak nije bio jednostavan, ali bio je između ostaloga i proučiti prakse drugih država, vidjeti što je od toga moguće u našem sustavu i kako napraviti pomak koji mogu pratiti dionici u našem sustavu. Dakle, ovaj zakon nije mišljen kao revolucija nego kao jedan kvalitetni evolucijski pomak vezano uz udžbenike u Hrvatskoj. Međutim, neki očito vrlo jaki dionici ne misle da treba mijenjati uhodanu praksu, pravdajući se tradicijom. Dobro je razmisliti što je tradicija koju trebamo ostaviti, koje se trebamo držati a gdje je ta tradicija zapravo bitno u manje uništava prilike za naše učenike da budu konkurentni i da imaju jednake šanse za razvoj kao što imaju njihove kolege primjerice u EU. Jer tradicija je i upotreba pločice i krede, toga danas više nema, ali je bila jedan puta naša tradicija i bilo je jako jeftino upotrebljavati pločicu i kredu. Doduše, moram priznati i da je bilo dosta upozorenja da ovaj zakon ne treba dirati jer da ima previše interesa koji su vezani za taj zakon, međutim ja mislim da naš interes, a to je bio interes našega tima u ministarstvu je da brinemo o učenicima, da brinemo o učiteljima, da brinemo o zaštiti državnog budžeta i kućnog budžeta, a ekstra profitu to nije naša briga. Dakle mi o tome ne trebamo i ne smijemo brinuti. Tako da danas kada pred vama predstavljamo ovaj zakon sigurna sam da je to model koji u ovom trenutku najviše odgovara našem sustavu. Pozivam vas stoga da stvarno pažljivo pratite raspravu i da odlučite gdje u raspravi nalazite interes učitelja, učenika, roditelja javnoga interesa, a gdje u raspravi pod krinkom stoje interesi nekih drugih dionika kojima nije interes zaštita niti učenika, niti učitelja, niti roditelja, a kojima je u interesu nešto drugo. Što ovaj zakon zapravo donosi? Prije svega učiteljima veću autonomiju, mogućnost izbora prema potrebama njihove, njihovog načina poučavanja govorim o inovativnim načinima poučavanja, kao i potrebama njihovih učenika, jer u jednom razredu znamo da imama i učenika koji su koji teže prate iz različitih, zbog toga jer imaju određene teškoće i onima koji trebaju žele i mogu u određenom predmetu, u određenom području napraviti određeni iskorak koji im također treba omogućiti. To učitelj sve treba prepoznati, ali mora imati i mogućnost izbora da učeniku omogući materijale koji su individualizirani. Prije svega metode i alate koji su prikladni njihovom uzrastu, ali koji u prikladni i vremenu u kojem živimo, koje omogućava i mogućnost i individualnog pristupa i personalizacije. Roditeljima omogućava da planiraju, da imaju povjerenje u tržište uz mogućnost održivog i fiskalno odgovornog nabave udžbenika bez obzira je li veći dio te nabave na državnom budžetu, a manji na roditeljima ili postoji neki drugi model. Društvu, obrazovanje koje je sukladno potrebama modernog društva 21. stoljeća uvažavajući sve ono što su pozitivne, što je pozitivna tradicija u hrvatskom obrazovnom sustavu. Kroz ovih pola godine što se u ovom zakonu javno govori ima dosta lažnih vijesti bez informacija i ja ću se osvrnuti na neke od njih jer je važno razumjeti što ovaj zakon regulira i što se njime želi postići. Jedna od ja ću kazati lažnih vijesti je sigurno i to da ovaj zakon ukida radne bilježnice. Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu ide u korak s vremenom, novim metodama i trendovima u učenju i poučavanju te daje više slobode učiteljima u odabiru radnih materijala i kreiranju nastavnoga procesa, jer to i je zadaća učitelja. A nova paradigma koju donosi kurikularna reforma bazirana je na ishodima učenja koje omogućava učiteljima da sami kreiraju taj put kako će se ishodi ostvariti, koje metode poučavanja upotrijebiti, kakve načine vrednovanja i kako pomoći svakom pojedinom učeniku da dostigne pa i prestigne planirane ishode učenja. Dosadašnji sustav definirao je udžbenike i pripadajuće dopunsko nastavno sredstvo kao obavezan komplet s kojim treba raditi, a novim zakonom udžbenik ostaje i dalje temeljno sredstvo međutim radni materijali individualno se biraju što je kao što sam kazala već i ranije praksa u gotovo svim europskim državama. Ovakvom liberalizacijom tržišta radnih materijala ti radni materijali nisu nestali, koriste se i dalje no njihova raznolikost i kvaliteta su porasle. Radne bilježnice koje se svode samo na to da se prepiše određena riječ iz udžbenika u radnu bilježnicu kako bi se popunio tekst ili da se na tri stranice opiše slika koja je dana, opiše slika ono što vidiš i da to bude u radnoj bilježnici sigurno nije nešto za što radna bilježnica treba i sigurno je samo poticaj da se radi isključivo na najnižim razinama usvojenosti ako promatramo bilo koju taksonomiju koja obrađuje temu ishoda učenja. To je ono što mi ne želimo. Međutim, ono što želimo su radni materijali koji će omogućiti primjerice virtualnu šetnju piramidom, koji će omogućiti da svoje ime učenik napiše hijeroglifima, također će omogućiti i zadaci raznolikog tipa koji odmah omogućuju i povratnu informaciju učeniku kako bi bio svjestan što i kako treba unaprijediti svoje učenje i što i kako treba raditi kako bi dostigao određene ishode učenja. To naravno može biti i u tiskanom i u digitalnom obliku, međutim to treba poticati da radni materijali budu takvi da učenici usvajaju više oblike, više oblike ishoda učenja i kompetencije koje su potrebne. Kritičko razmišljanje rješavanje problema, da budu kreativni, da budu inovativni jer to je i ono što je prepoznato da su vještine koje će, koje već sada traži i tržište rada ali koje će još više tražiti tržište rada u budućnosti ali koje također i od svake osobe traži aktivno sudjelovanje i u građanskom životu, demokratskom sustavu kakav sam sigurna da vi saborski zastupnici želite i za RH. Dakle mi ništa ne ukidamo jer drugi obrazovni materijali jednako su važni u primjerice svim onim predmetima kojima su i sada bili centar oko kojeg se mogao organizirati odgojno obrazovni proces. Međutim, treba također kazati da postoje predmeti u kojima to nije potrebno gdje udžbenik sigurno nije sredstvo kojim će se postići ishodi učenja određenoga predmeta. Evo ja ću navesti primjer tehničkoga gdje prošli puta smo raspravljali kod prvog čitanja, nije naglasak na učenju nego na razvoju vještina i dakle tehnika koje će im kasnije koristiti u životu. Također kod glazbenoga je li važnije za prvašića čitati o glazbi ili slušati glazbu, razumjeti glazbu. Jednako tako za likovni, je li važnije razvijati tehnike, metode i finu motoriku ili čitati o tome u udžbeniku. Dakle, to također treba razlikovati. Međutim, ono što je važno da će učitelji moći odabrati i koristiti ono što im uistinu treba i država im pri tome neće ništa nametati. Učitelji će moći odabrati ono što je kvalitetnije i ono što odgovara i njihovom pristupu i njihovim potrebama. Ja ću sam spomenuti primjer da smo mi do sada do ove godine imali bilježnice iz informatike, radne bilježnice iz informatike u koje je učenik morao upisivati ono što bi trebao ne znam raditi upotrebom računala, upisati u računalo ili kliknuti mišem ili upisati putem tipkovnice. To je sadržaj radne bilježnice. Radne bilježnice koja, budimo sigurni istog trenutka kada je objavljena je već zastarjela. Zatim imali smo dosta lažnih vijesti da ovaj zakon nameće, suspektno nameće digitalizaciju. Međutim, ovaj Konačni prijedlog Zakona ne nameće digitalizaciju samo otvara mogućnost raznovrsnoj ponudi i odabiru, odabiru koji je opet pod kontrolom na način da je kvaliteta u prvome planu i da svi ti materijali prolaze određenu recenziju koja omogućava povjerenje u sadržaj, povjerenje u metodički pristup ali sam medij na koji, dakle u kojem je udžbenik se ne definira striktno. Znači oni koji će htjeti i dalje će moći koristiti i odabrati klasične, tiskane i udžbenike i druge obrazovne materijale. I ja sam sigurna da će i dalje okosnica nastavnog procesa i dalje biti udžbenik koji će dominantno biti u tiskanome obliku. I ja sigurno nisam osoba koja bi na bilo koji način poticala ili izbacivala tiskani udžbenik iz naših škola, to nije bila niti namjera ovoga zakona niti bi se osobno za to zalagala. Cilj zakona je da oni elementi koji bolje funkcioniraju u digitalnom mediju kao i oni koji nisu nužni da budu u tiskanome obliku, ne budu u tiskanom dijelu udžbenika. Zbog toga je u zakonu predložena također i formula za izračun najveće dopuštene mase koja korelira sa satnicom predmeta. Međutim već i sada velika većina udžbenika korelira sa satnicom predmeta u smislu težine odnosno znači broja broja stranica. Udžbenik sigurno koji se koristi 1 sat tjedno ne može biti jednako opsežan kao onaj koji se koristi svaki dan. Kao što niti ovaj pristup da zapravo opseg bude koreliran sa brojem sati nije nešto revolucionarno ili novo jer zapravo i starijim udžbeničkim standardom iz 2007. je bilo definirano da se opseg udžbenika u obliku 2 stranice priprema za 1 sat. Znači to smo veći imali. Nadalje, digitalno okruženje je sastavni dio našega života ali i života naše djece. Od tehnologije ne treba bježati već učenike naučiti kako tehnologiju koristiti odgovorno i u pametne svrhe a ne samo za zabavu. Znači koristite tehnologiju za učenje. Jer budimo uvjereni mi nećemo da i sada propišemo da je sva tehnologija u školi zabranjena ukinuti korištenje tehnologije. Istraživanja od prije 2 g. pokazuju da u EU-u ali jednako tako i u Hrvatskoj, 9 od 10 mladih ljudi svaki dan upotrebljavaju Internet, 9 od 10. a u ukupnoj populaciji, znači u kojoj smo uračunati i mi koji nismo u toj dobnoj skupini je to 5 od 10. I to je jedan od najvećih digitalnih jazova koje se mogu vidjeti kako u Hrvatskoj tako u EU-u. I mi nemamo pravo dokidati pristup i dotok informacija li možemo dati vrlo jasne upute i raditi na tome kako će se naši, kako će učenici, kako će se studenti sigurno ponašati na internetu i to je jedna jako važna tema, 1/4 kurikuluma iz informatike koja je sada po prvi puta kao obavezni predmet s novim kurikulumom uveden u hrvatske škole. Dakle sigurnost na internetu, kako se ponašati, kako koristiti sadržaje, kako procijeniti pouzdanost informacija, znači to sve imamo sada u novom kurikulumu informatike, to je ono što je važno a ne zabrana jer zabranom tu ne možemo ništa riješiti kao što i u hrvatskom jeziku prema novim prijedlozima ima puno veći opseg medijske kulture gdje će se također o tome govoriti jer to je nemojmo zaboraviti, sastavni dio našega života za mlade ljude i ja ću slobodno kazati, puno više sastavni dio i puno više koriste Internet ali ono što mi želimo da bude svrsishodno, da to bude na način da oni i uče i da budu sigurni na internetu. Naravno neki se pitaju da li se tu ovom digitalizacijom nekome pogoduje, pa kome bi se pogodovalo ako su ti isti nakladnici koji sada rade tiskane knjige isti oni koji će radit i digitalne, koji već rade digitalne materijale. Razlika među njima naravno postoji, postoji u tome da su neki spremniji pa su se uhvatili u koštac s izazovima novoga vremena, uhvatili su se u koštac sa IV. industrijskom revolucijom a drugi su napunili skladišta knjigama koje su možda primjerenije 19. st. Međutim to ne bi smjela biti naša briga. Također jedna od lažnih vijesti koja se pojavljuje u našim medijima da postoje države koje su zabranile, dakle napredne države koje su zabranile digitalizaciju u školama. To je vjerujte mi, lažna vijest. Primjer Francuske koja zabranjuje upotrebu mobitela u nastavi. Pa i kod nas se mobitel na nastavi ne smije upotrebljavati, to je propisano pravilnikom, dakle ne smije se upotrebljavati na način da se nastava ometa ali ako učitelj odluči da je njemu svrsishodno da se u nekom trenutku posluži tehnologijom u nastavi, da, i to je razlika. Znači što se Francuske tiče, ta ista Francuska koja je zabranila korištenje mobitela u nastavi, razvija svoj digitalni repozitorij u kojem se nalaze digitalni obrazovni sadržaji za 8 predmeta, kompletni digitalni sadržaji za 8 predmeta. Francuski, matematika, povijest, geografija, znanost, tri strana jezika. Taj virtualni repozitorij sastoji se od interaktivnih multimedijskih sadržaja koji pored teksta, slike, zvuka još ima i video i vježbe i aktivnosti, 3D animacije , simulacije, proširenje stvarnosti, virtualne stvarnosti, igre itd. Dakle to je ono što i mi želimo, da i našim učenicima bude dostupno u kontroliranom svrsishodnom metodički dobro obrađenom obliku. Znači ti materijali su namijenjeni olakšavaju prakse uz poštivanje u obrazovne slobode učitelju te se izravno povezuju sa stjecanjem i znanja i vještina koje su definirane u programima i na taj način, mi na kontroliran način kao i Francuska, možemo uvesti u našu nastavu digitalne sadržaje. Znači za takav poduhvat Francuska je odvojila za 2 g. milijardu eura. Jednako kao što je i Njemačka odvojila 5 milijardi eura da bi opremila njihove škole i spremna je promijeniti Ustav kako bi omogućila da takvo opremanje i takvi servisi budu dostupni svim školama u Hrvatskoj a mi razgovaramo o tome je li jedan tehnički zakon koji će našim učenicima omogućiti jednake prilike, potrebno mijenjati. Dakle digitalizacija nije stvar budućnost, ona je već tu. Već se je jedanput dogodila revolucija u obrazovanju u trenutku kada su nestale uz upotrebe kao što sam kazala, pločice i kreda i prešlo se na digitalne knjige, do tada je sve bilo usmjereno da se usmenom predajom i učenjem napamet usvoje određena znanja. Učitelj i tada nije nestao iz procesa, učitelj je uvijek bio i bit će nositelj našeg obrazovnog procesa. Nije ga zamijenila tiskana knjiga, neće ga zamijeniti niti digitalni obrazovni sadržaj međutim treba kazati da učitelj ne može zadržati svoj položaj održavanjem ex katedra nastave dok učenike usmjerava na bubanje napamet iz debelih knjiga primjerenijih 19 st., to također treba kazat. I mi smo u proteklih godinu dana daleko više sredstava izdvojili za obrazovanje i edukaciju učitelja nego za bilokakvo opremanje škole. Samo jedan podatak, iz projekta od 155 milijuna kuna za obrazovnu reformu, 80% je za učitelje i edukaciju učitelja, 20% je za opremanje, to treba imati na umu. Znači učitelj i dalje ostaje onaj u kojeg najviše treba ulagati i to je ono što radimo. Još možda nekoliko riječi o borbi za besplatne udžbenike, kako i na koji način. Dakle mi tu temu imamo svakih 10-ak godina i svakih 10-ak godina u Hrvatskoj imamo pokušaj uvođenje besplatnih udžbenika koju onda traju godinu ili dvije. Međutim, potrebno je to regulirati na način da znamo koliko to košta, tko će to platiti i da ono što se plaća, imamo kvalitetu za novac a ne da imamo, odnosno neki imaju ekstra profit. To je i razlog zašto smo najveću dopuštenu cijenu udžbenika stavili u Zakon, do sada je zapravo najveću dopuštenu cijenu udžbenika definirao ministar, regulirao kroz Povjerenstva, kroz pregovore, usuglašavanje s predstavnicima nakladnika. Na ovaj način uvođenjem formule u Zakon koja direktno ovisi o standardu građana kroz medijalnu plaću za koji moramo ipak kazati da je stabilnija od prosječne i bitno niža od prosječne, država po prvi puta jasno daje parametre za dugoročno planiranje financija, a nakladnicima jasne smjernice za razvoj. Vjerujemo da je izračun dobar, doradili smo koeficijente između dva čitanja, te smo uvažili primjedbe da ne mogu ovisiti samo o broju satu obaveznih predmeta, već i u broju samih predmeta. A paušalne primjedbe da je bolje da je formula u Pravilniku nego u Zakonu, samo su i često puta jesu, samo bijeg od preuzimanja odgovornosti. Ako se slažemo da je ovaj način regulacije dobar, a nema razloga da u to ne vjerujemo, jer primjerice i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je kazala da nije protiv tržišnog natjecanja da se u Zakonu propiše najviša dopuštena cijena, jer naravno svi mogu ponuditi i niže cijene, i mi očekujemo da se ponude i niže cijene. Ja predlažem da usvojimo ovaj Zakon i počinjemo kreirati sustav sufinanciranja udžbenika koji će biti dugoročno održiv i fiskalno predvidiv. I na taj način imamo u modelu i višegodišnje korištenje udžbenika što nam ovaj prijedlog Zakona omogućava. Također, školama dajemo priliku da obogate svoje zbirke, da imaju udžbenika, da eventualno u tom modelu i budu vlasnici udžbenika i na taj način imamo održivost modela, a ne da imamo model koji će vrijediti jednu ili dvije godine. Prema našem izračunu, ukupna cijena svih udžbenika obaveznih predmeta u osnovnoj školi bila bi oko 165 milijuna kuna. Kada ne bi bio, kada ne bismo imali formule u Zakonu, kada ne bismo imali reguliranja najviše cijene, mi to ne bismo mogli predvidjeti, nego istog trenutka kada bismo ušli u ovaj model, dogodilo bi se ono što se dogodilo prije 10-ak godina, a to je bitno povećanje cijena i bujanje cijena u međuvremenu. Zaključno, ovaj Zakon ništa nikome ne nameće, već otvara mogućnost odabira, individualnog pristupa učenika i lakšu prilagodbu učenicima, primjerice s posebnim potrebama kao što sam objasnila, jer jednim klikom na tekst koji je čitljiv, prosječnom učeniku mijenja mu fond i postaje razumljiv primjerice učenicima s disleksijom. Povećanje slova, prilagodba kontrasta omogućava učenicima koji imaju problema s vidom, lakše pamćenje i lakše praćenje nastave. Brojna istraživanja također pokazuju kako se najbolji rezultati postižu kombinacijom tiskanih materijala i digitalnih sadržaja, odnosno u razredu gdje je nastava uživo, da se koriste i određeni oblici, znači tehnologijom potpomognutog učenja koje se naziva blendeed learning ili mix learning ili high bride learning. I to je ono što potičemo ovim Zakonom. Ne ukidamo niti ulogu učitelja, nego je ojačavamo, dajemo naglasak na njegovu autonomiju, niti propisujemo koji će oblik materijala koristiti. Znači, stupanj i udio, digitalni sadržaj odabrat će sam učitelj. Prije svega kvalitetnije udžbenike koje slijede suvremene pedagoške prakse i motiviraju učenike. Drugo, veću slobodu izbora i za učitelje, i za učenike. Treće, zaštitu kućnog budžeta, ali i državnog proračuna. Četvrto, rasterećenje učenika od nepotrebnih činjenica, ali omogućavanja da sve ono što je važno, što je fundamentalno bude jasno u udžbeniku, ali da udžbenici budu takvi da potiču kreativni pristup, i gradivu, inovativne metode poučavanja, da jednako tako bude omogućeno problemska i istraživačka nastava. I ja sam sigurna d au tom smislu je ovaj Prijedlog Zakona, koliko god je on jedan mali Zakon sa 20-ak članaka, veliki korak prema školi kakvu trebamo imati i kakvu naši učenici zaslužuju da bi imali jednake prilike u svom kasnijem životu, kako osobnom, tako i u konkurenciji na tržištu rada, i daju svima nama mogućnost da uzmemo još u obzir da je ovo jedna jako velika demografska mjera jer kvalitetna škola, kvalitetno učenje, poučavanje, sigurno je ono što je mladim obiteljima itekako važno kada odlučuju o tome hoće li i na koji način sudjelovati ili živjeti u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem ministrici. Imamo 23 replike, tako da krećemo sa kolegom Zekanovićem, izvolite. Poštovana ministrice. Ne mogu vjerovati da sam čuo odo vas da ste protiv ex katedra pristupa u razredu, a vi ste nas ovdje, evo točno pola sata, ex katedra uvjeravali kako je 19. stoljeće ex katedra, ploča, knjiga, udžbenik, iako moram reći na kraju ste ipak spomenuli par puta udžbenike. A cijelo vrijeme sam imao dojam da sam na nastavi informatike. Vaš pristup je 21. stoljeće, moderno društvo, informatizacija, tehnologija, napredak, medijska kultura, virtualna stvarnost, kvaliteta. Govorite o korikulu, zapravo vi govorite krivo, vi ne znate niti hrvatsku riječ kurikulum. Uglavnom ministrice, ovo je jedan PR poduhvat vašeg Ministarstva koji je očito propao, koji je očito propao, vi jednostavno evo koliko god da se trudite da idete dalje svojim PR projektom, on jednostavno ne ide dalje. Odgovor izvolite. Samo malo, isključite se kolega Zekanoviću. Evo, ja prije svega pozdravljam naše učenike koji nas prate ovdje i naravno, prvi puta kada u Saboru uvedemo neki drugi način rasprave, gdje je omogućeno da imamo polemičku raspravu, diskusiju, suprotstavljanje argumentima koji, nije da se pola sata na početku obrazlaže tema, ja ću i to iskoristiti. A, ja mislim da biste i vi isto trebali iskoristiti malo mogućnosti moderne tehnologije da odgovore na ova pitanja koje ste sada postavljali nađete, a ne da se služite lažnim vijestima ili poluinformacijama jer jedno od tema koja, dakle, promjena paradigmi učenja i poučavanja je da, kada raspravljamo da se suprotstavljamo argumentima i temeljem kritičkog odmaka na način da se ne vežemo uz nešto što je bio naš prethodni argument, a nismo se u međuvremenu usudili ili nismo našli za shodno da to provjerimo, a to je ono što vi radite. Prije prelaska na drugu repliku, samo da u ime svih nas pozdravimo studente i studentice Hrvatskih studija. Dobrodošli. [[Pljesak.]] Druga replika, kolega Bulj, izvolite. Hvala lijepo. Samo ove godine imamo, znači, 2700 manje srednjoškolaca. 500 prvašića je manje upisano. 7 škola je ugašeno. Dođite, nije sve u svjetlima adventskim grada Zagreba, ni svjetlima ovoga Sabora. Pogledajte kakve su škole, kakve su učionice, kakvi su wc-i, kakve su dvorane. Primjera, u gradu Sinju, centru Dalmatinske zagore prokišnjava dvorana. A vi pričate ovdje o nečemu što se može dogoditi kao što se dogodilo u slučaju „Razdjelnik“ Da li će ovi digitalni materijali toliko utjecati na opstanak ljudi [[Upadica: Hvala.]] na tom području. Hvala vam lijepa. Ja mislim da vi imate utjecaj na osnivače škola, s obzirom na vaše druge funkcije koje obnašate i da je dobro, da svi budemo svjesni, da budemo svjesni da i osnivači imaju i moraju brinuti o standardu u našim školama. A mi u posljednjih godinu i pol, ova Vlada ulaže i u opremanje škola, više nego što se to radilo ranije, a ja ću vam kazati da sigurno, sigurno sam ušla u veliki broj škola u proteklih godinu i pol, da sam svjesna kakvi su uvjeti u našim školama, i dalje ćemo se truditi na različite načine da osiguramo sredstva i da zajedno s osnivačima radimo na unaprjeđenju standarda. A da moderna tehnologija omogućava jednake prilike svima, i to je jasno. U jednoj školi u kojoj sam bila, kazala je učiteljica sljedeće: „Imam učenika koji kod kuće, doma nema niti struje.“ Dakle, njemu je njegov tablet ulaz u svijet. Hvala lijepo poštovana ministrice. Znači vi uvodite digitalne sadržaje koji su navodno besplatni, a nisu. Međutim, postavlja se pitanje na čemu će se ti digitalni sadržaji gledati, odnosno upotrebljavati i logično je očekivati da će to biti na tabletima. U Hrvatskoj trenutno imamo 480 000 učenika, što znači da bi trebalo nabaviti minimalno 480 000 tableta ili nekih drugih pomagala, možda laptopa i slično pa me zanima na čiji teret će ti tableti biti kupljeni. Znači, da li će tablete kupiti Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili će te tablete kupiti djeca i roditelji? Ako budu djeca i roditelji morali to kupiti, sasvim je jasno da jedan veliki dio njih, a minimalno 20% si to neće moći priuštiti i neće moći ravnopravno sudjelovati u nastavi sa ostalim učenicima. Naravno da se digitalni sadržaj mogu koristiti i ne koristiti prema izboru. Ali, jednako tako je važno da je nužna oprema, da svaka škola ima projektor, da ima računalno i da to koristi u školi. I to omogućavamo, da svaka škola ima i učionice i projektor i računalo. Jednako tako kao što ćemo koristiti i europske fondove da učenicima omogućimo prikladnu opremu. O modelima možemo također razgovarati. Međutim, ja sam rekla i u ovom svom uvodnom obraćanju. Mi imamo primjer Francuske koja milijardu eura ulaže samo u repozitorije digitalni sadržaj. Imamo Njemačku koja pet milijardi eura ulaže u, znači, u svoje škole, ima ih 40 000. Međutim, mi pametno koristimo fondove da to i omogućimo. Poštovana ministrice, zapravo ste sad, kada vam je kolega Bulj, kad ste rekli da će učenici po prvi put dobiti tablete koji će njima biti jedini prozor u svijet, pa su vas pitali kolege a gdje će napuniti taj laptop, kada doma nemaju struje, a vi ste s vaše stolice viknuli pa u školi.

Ne. Vi biste uveli Hrvatsku u 21. st. kada biste popravili krovove, osigurali prehranu, kad biste povećali plaće profesorima, da niste odustali od licenciranja učitelja, nastavnika, ravnatelja, kad biste spriječili korupciju u hrvatskim školama, kad biste konzultirali malo više struku za vaše zakone, onda biste vi to učinili. Da će Hrvatska ići putem informatizacije obrazovanja odlučuje HS usvajanjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, a ne vi. Mene zapravo žalosti da vi kao bivša pomoćnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja tu temu ne razumijete. Druga stvar vi bi morali znati da su škole u nadležnosti osnivače, da dobivaju i sredstva što iz fonda poravnanja, nešto direktno iz poreza, a mi ćemo se truditi kao i do sada, da maksimalno pomognemo gdje je to potrebno. Zato smo radili izmjene i dopune Zakona o odgoju i obrazovanju da i tu mogućnost otvorimo. I dalje ćemo na tome raditi i ulaže se i opremanje i kabineta fizike i biologije, evo baš u ovome trenutku, daju se sredstva školama za različite namjene i raditi ćemo s osnivačima da se to u punoj mjeri postigne. A danas je naravno, tema udžbenici. Ova učiteljica je rekla, prije nego učenik ide doma, njemu se njegov tablet u školi napunio, baterija naravno drži to vrijeme. Kolegice i kolege kolegice Glasovac, kolega Bulj, kontinuirano dobacujete i glasno pričate. Ja vas molim, ne može se u takvoj atmosferi raditi i molim vas za parlamentarizam da budemo korektni jedni prema drugima. Idemo dalje, kolegica Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi predsjedniče. Gospođo ministrice, jedna od važnijih sugestija Odbora za obrazovanje jeste da sadržaj udžbenika i drugih obrazovnih materijala uz taksativno navedena načela, treba da bude i načelo da dakle, sadržaji moraju biti u skladu sa znanstveno u temeljenim činjenicama. Na koji način će se to osigurati ovim zakonskim prijedlogom, s obzirom da u čl. 5. na koji se Odbor za obrazovanje pozivao nema ovog načela.

U tom smislu, kao što je i do sada bilo i sama procedura, kao i detalji vezani za ovu temu, propi8suju se pravilnikom, naravno, pravilnik će također biti dostupan u javnom savjetovanju, pa evo, ako će biti kakvih sugestija, mi ćemo sve njih razmotriti. G. predsjedniče, poštovana ministrice, vi ste profesorica matematike i zanima me u čl. 4. u kojem ste regulirali i propisali formule kojima se definira najveća dopuštena cijena udžbenika i najveća dopuštena masa udžbenika je nešto meni dosta neobičajno, u struci od ljudi koji su u prosvjedi čuo sam da ovim formulama zapravo svodite obrazovanje na kilograme. I pitam se jeste li ovo propisali u prijedlogu zakona, zato što ste matematičarka po profesiji pa vam je to najlogičniji način ili je to običajna praksa u EU, rekli ste da ste konzultirali mnoge države članice, njihove obrazovne sustave, koje države imaju ovakav model propisan, da kilogramima određujemo najveću težinu udžbenika, koje države? Prije svega to nema puno veze sa time da sam ja matematičarka, nego ima puno veze s tim da sam ja kao osoba odgovorna. Pa u tom smislu je i ova fiskalna odgovornost i prvi korak prema tome da se uopće može utvrditi što treba i u na koji način ulagati da se zaštiti i kućni budžet i državni budžet da se cijena regulira. Mi ni na koji način ne kažemo kolika će ta cijena biti, ali kažemo koliko je maksimum. I to je važno, to je važno za cijenu, jednako tako kao što je važno da težina koju učenik nosi na leđima ne smije biti takva da zbog toga pati njegovo zdravlje, a toga ima.

Poštovana ministrice sa suradnicima, do sada smo u replikama imali prilike čuti sve osim praktički sve osim Konačnog prijedloga Zakona o udžbenicima i drugi obrazovni materijal. Ja pretpostavljam da je u ovom drugom čitanju očigledno ovi prijedlozi, oni su primjedbe koji su bile u prvom čitanju su nestale ili ćemo ih možda tek kasnije čuti, nije važno, jer se priča o nečem drugom, što izgleda drugačije, a ne o onome što je tema dnevnog reda, jer ja razumijem kolege ako ne vjeruju HNS-u, ne vjeruju nama, ja to mogu razumjeti, ali zašto ne vjeruju učiteljima onda?

I zapravo svaka reforma uspijeva ili ne uspijeva ovisno o tome jesmo li ili nismo dobro pripremili učitelje za tu reformu. Ne samo da im se daje slobodu ovome zakonu, nego im se daje mogućnost dodatnih edukacija, koja do sada budimo iskreni bila puno puno manja nego u ovom trenutku.

Hvala poštovani predsjedniče, uvažena ministrice, ja ću se osvrnuti na vaše uvodno izlaganje i reći da ono nije bilo ugodno. Da je bilo izuzetno neugodno i reći ću vam zašto. Jer stil vašeg izlaganja pripada onome što spočitavate nekim ili načinu učenja poučavanja, pripada 19. stoljeću kako ste vi rekli. Ono je bilo prepuno dociranja, ono je bilo s visoka, ono je bilo ekskatedra, to je bilo upravo tako. Vaše izjave u medijima su upravo takve, vaše izjave ovdje ne dozvoljavaju kritičko razmišljanje, vaše izjave ovdje zapravo pripadaju tom vremenu i one su loša poruka svim učiteljima i učenicima [[Upadica: Hvala.]] i vi niste [[Upadica: Hvala vam.]] dobar … [[Pljesak.]] primjer nikome.

Kolega Glasnović, molim vas.

Uvaženi predsjedniče, dakle povrijeđen je članak 238. Poslovnika, kolega iz klupe dobacuje i vrijeđa saborske zastupnike a vi se smijete.

Kako se ne bi smijao. Kolega Jovanović [[Upadica: Pa bolje da plačete.]] dakle, cijelo vrijeme iz ove tu, iz ovog dijela dvorane stižu dobacivanja od kolegice Glasovac, to kontinuirano radi, vi ste kolegice Alfirev prešli vrijeme i završili sa jednim bojnim pokličem prema ministrici, ja sam sve to istolerirao, nisam nikome ništa rekao, nakon toga kad ste izvan vremena vikali, javio se kolega Glasnović kojeg sam upozorio da to ne radi [[Upadica: Niste ga upozorili.]] jesam rekao samu mu da to ne radi i da ne viče [[Upadica: Dobro uglavnom…]] rekao sam, ali nisam nikome dao opomenu [[Upadica: Ali meni ja nisam završio.]] sjednite, sjednite, bio sam govorio maloprije i zamolio kolegicu Glasovac, kolegu Bulja koji je nakon toga zaista prestao dobacivati, ali kolegica Glasovac je kontinuirano dobacuje i sad se vi bunite i tražite od mene da interveniram prema nekom ko je prvi put to napravio.

Evo izvolite sada … [[Upadica: Ne razumije se.]] ne ministrica se ponaša sa pravilima koja ovdje važe, a to što se vama ne sviđa sadržaj to je vaš problem. Izvolite. Hvala, pa meni je prije svega žao poštovana zastupnice da vi i dalje nemate nikakvih argumenata, nego vi se niste ugodno osjećali, pa evo ja se isto nisam ugodno osjećala zbog dobacivanja kolegice Glasovac. Ja se isto nisam ugodno osjećala, ali poštujući ovaj sabor i poštujući formu koja mi je dana sam izložila argumente. Vi se protiv mene možete boriti argumentima, možete kazati da nešto što sam ja kazala ne stoji, a to kakav je čiji osjećaj to je posebna rasprava, o tome možemo posebno razgovarati i kad mi promijenimo i kada se u saboru promijeni forma rasprave ja ću vrlo rado argumentirano razgovarati i u tome obliku, a to i od vas tražim, a to od vas traže i svi oni koji nas prate i koji slušaju vaše argumente, a nisu čuli ništa. Hvala gospodine predsjedniče, poštovana ministrice prvo zbog čega postoje različiti kriteriji kod izmjene sadržaja elektroničkih udžbenika onih u tiskanom u izdanju s obzirom da oni u elektroničkom izdanju ne moraju proći potrebnu proceduru recenzije, a oni u tiskanom izdanju moraju. Drugo rekli ste da više neće biti krede u školskim učionicama je li to vaš doprinos rješavanju nasilja u školi s obzirom da učenici više neće moći gađati kredom učenike i treće nadam se da se vidimo u subotu na prosvjedu. A hvala lijepa, dakle jedno od najvažnijih prednosti digitalnih sadržaja da ih možete izmijeniti, unaprijediti mi ovdje predviđamo tehničke izmjene. Znači tehničke izmjene koje vam nisu moguće u tiskanoj knjizi, ako je jedanput krivo utisnuta neka godina ili neki podatak vi to ne možete izmijeniti, u digitalnom možete i to je jedna od prepoznatih vrijednosti, kao što je također i dobro da postoje različite animacije, simulacije evo već sada u našim materijalima u eksperimentalnim školama imate sadržaje gdje se primjerice biologija uči tako da se stvarno virtualnom šetnjom projekcijama vide i unutarnji organi i krvotok itd. Što se tiče krede neće se ona izbacivati, a ja sam protiv bilo kakvog nasilja u školama, pa i kada učitelj i posebno kada učitelj nasiljem reagira na nasilje. I zato i [[Upadica: Hvala.]] pokrećemo različite projekte u tome smjeru.

HS-a grubo uvrijedivši kolegicu Alfirav rekavši odnosno imputirajući joj da je ona nasljednica Crvenih mera samo što toga što je upozorila gošću u ovom HS-u, ministricu informatizacije, Blaženku Divjak, da nam ne docira, da se ne ponaša eks katedra s visoka jer zastupnici temeljem i ovog Poslovnika imaju pravo postavljati pitanja, čak i ne razumjeti određenu materiju, izražavati svoje zadovoljstvo [[Upadica: Zahvaljujem]] ili nezadovoljstvo, a ministrica [[Upadica: Zahvaljujem]] je tu da to posluša i odgovori, a ne da nam docira. Dakle, kolega Glasnović nije imenom nikoga prozvao, rekao je o kolegici, ja ne znam na koju je kolegicu mislio, tako da mu ne mogu davati opomenu. Kolegice Glasovac, vi cijelo vrijeme provodite nešto što smatram isto tako neprimjerenim i nemojte ovaj tražiti da sankcioniram drugoga, a sve radite isto kao što taj drugi za kojega bi vi htjeli da ga ja sankcioniram. Dakle, rasprava je bila onakva kakvu smatra kolega Glasnović da je politički za njega ispravna, smatram da mogao je i drugačije govoriti, ali to je uobičajena rasprava u HS-u, dakle, ništa izvan okvira koje imamo. kolega Glasnović, sad ste vi prekršili Poslovnik i ja ću vam sada dati opomenu/ Nećete odgovarati, da. Kolegice Čikotić, izvolite. Poštovana ministrice, sami ste kroz niz replika ustanovili da županije ne obavljaju kao osnivači u potpunosti svoju ulogu, da su nam škole nezadovoljavajući opremljene i slično. Svi smo toga svjedoci. Kroz ovaj Zakon obećavate virtualne učionice, govorite o eksperimentalnoj skupini u kojoj 80% sredstava ste usmjerili prema učiteljima, 20% na opremu. Ono što ja dobivam s terena je da se učitelji konstantno žale jer moraju svoju opremu, svoja prijenosna računala nositi na te vaše edukacije. Isto tako me zanima što ćete napraviti, a ovaj Zakon valjda treba proći proceduru saborsku, kako bi definirali da je eksperiment uspio. Eksperimentalni program još nije evaluiran, još je tek u provedbi, a vi već ga proglašavate da je on uspio na način da od slijedeće godine uvodite to isto u sve škole. Istina, ovo nije u Zakonu o udžbenicima, to je jasno. Ja ću ipak odgovoriti na jedan dio, znači, mi radimo zajedno sa osnivačima i na opremanju škola i naravno, tamo gdje osnivači ne mogu intervenirati ili dogradnju ili sanaciju škola, također smo u Zakonu otvorili tu mogućnost i tako ćemo i dalje raditi. Naravno, neki osnivači više, neki manje brinu o obrazovanju.

Što se tiče eksperimentalnog programa, ja nisam kazala da je on uspio, niti će biti u idućoj godini ono isto potpuno identično kao što je u eksperimentalnom programu, znači, treba malo pratiti što se radi. Mi smo već sada neke stvari promijenili, a eksperimentalni program ne testira kurikulume, nego provedbu, pa između ostaloga i adresira ova pitanja [[Upadica: Hvala]] koja ste vi sada postavljali. Poštovana ministrice, govorite o reformi školstva, govorite o rasterećenju učenika. Da, možda će učenici nositi lakše torbe, ali vas pitam da li vi znate u Ministarstvu šta učenici uopće uče u školama, ako ne znate, primjer, primjer samo da učenici u 5. razredu Osnovne škole uče programski jezik payton, o kojem do sada nisu učile niti generacije prije u srednjim školama. Drugo da, primjer da iz geografije 6. razred uče službeni jezik u Keniji i Tanzaniji je svaki. Zatim da, da su nomadski stočari u Sahari Tuarezi bila rasa Sjeverne Afrike, pa vas pitam da li je to rasterećenje učenika [[Upadica: Hvala]] i reforma prosvjete? Već kad baš ono što ste vi naveli je cilj da se rasterete od nepotrebnih činjenica, a pogotovo od podataka koji im kasnije neće trebati, nego da se više rade metode koje će poticati njihovo kritičko razmišljanje i problemski pristup. Što se paytona tiče, dakle, pogledajte malo što je payton, to je suvremeni programski jezik koji, naravno, da se treba učiti na informatici, neće se valjda raditi basic, fortran ili pascal, toliko valjda znamo. A rasterećenje se ne vidi samo u doslovnom da su lakše torbe, nego je i poruka da se rasterećuje učenik i od nepotrebnih činjenica, znači, nije to samo fizičko, nego je u prenesenom značenju da se radi rasterećenje o sadržaju koji nisu potrebni i sva istraživanja koja ćete danas naći u budućim potrebama i tržište rada, govore baš o tome. Dakle, danas je jasno da informacija nikada nije bilo više, a da je znanje sve manje. Prema tome, ključno da bi od informacije došli do kompetencije, sigurno su udžbenici, naravno, i učitelji. I zbog svaku odluku koju donosimo u ovom Saboru, treba se prije svega razmišljati o učenicima i nitko drugi ne može biti iznad njihovog prava na znanje. Javio sam se zbog dvije činjenice, prva je, ministrice rekli ste da se po prvi puta određuje najviša cijena Dakle u mom mandatu mi smo donijeli temeljem važećih pravila, definirali najvišu razinu cijena udžbenika koja je tako npr. za prve razrede bila 10% niža a za osme razrede 18% Prema tome to se već moglo i do sada učiniti.

Pa evo ja ću prije svega reći, dakle ja sam mislila kada sam govorila o najvišoj cijeni, najviša cijena u zakonu, znači da je odmah jasno jer zakon se neće mijenjati niti brzinom kojom se mogu mijenjati pravilnici ili određene odluke, nego da je jasno da se dugoročno može planirati. U tome smislu je bila dakle ovo da sam kazala da se po prvi puta određuje najviša cijena i da je ona u zakonu propisana i da ovisi i o medijalnoj plaći. Što se tiče antikorupcijskoga tima, da tako je, također planiramo pratiti proces odabira jer ako se pažljivo pogledaju podaci i natpisi i sve ono što nam je sada dostupno iz perioda kada se prošli puta, kada su se birali udžbenici u školama jasno je da treba taj odabir biti slobodan na način da učitelj bira ono što je njemu i učeniku najbolje a ne da se nekome pogoduje i to ćemo pažljivo pratiti. Hvala uvaženi predsjedniče, ministrice, ja bih ovaj jedan potez i nazvao kao da na trošnu kuću i trošne zidove stavljamo najmoderniju fasadu. Vi niste krivi za trošnu kuću i trošne zidove i dapače, dobro je da postavljamo novu fasadu ali ona neće imati smisla jer jednostavno velika je razlika između ruralnih i urbanih područja i temelj tehničkih predispozicija. Pogledajte pojedine škole u ruralnim područjima, u Dalmatinskoj zagori i u Gorskom Kotaru. Mene je ravnatelj jutro zvao iz određene područne škole gdje nema teoretske šanse uvesti uopće Internet. I da pričamo o 21. stoljeću a infrastruktura nam je ostala na 19. stoljeću. U vašem izlaganju ste rekli da je to na teret osnivača. Mislim da bi svima bilo bolje, bilo bi i vama bolje. Jednostavno treba doći do apsolutne reforme, depolitizacije školstva, svi znamo tko sjedi u školskim odborima osnivača županija.

Znači i centralne države i osnivača. I ja sam kazala i još ću ponoviti da u tome moramo raditi zajedno. I to je razlog zašto smo u škole ulagali najviše što se ulagalo posljednjih 10 godina s pozicije znači državnoga proračuna i tako će biti ubuduće. I već sada imamo i modele koje koriste i fondove i različita druga sredstva kako bi se u sljedećih 7, 8 godina ujednačio standard u Hrvatskoj. Ali to se sigurno ne može raditi na način da zanemarimo, da se moraju mijenjati kurikulumi, da se moraju omogućiti, mora omogućiti pristup i dotok informacijama, informacija svim učenicima i da tog zaostajanja ne smije biti i tu vidimo dobar primjer Francuske, Njemačke koju sam spomenula u uvodu. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice. U ovom Zakonu o udžbenicima nekoliko puta ste naglasili da se daje veća samostalnost učiteljima u odabiru radnih materijala i to je stvarno važno da učitelji konačno dobiju na svojoj važnosti. Međutim, i osobno sam razgovarala sa dosta učitelja, ima onih koji su izuzetno zadovoljni. I slušala sam jednu izuzetno dobru emisiju gdje su pitali iz Vukovara školu koja je uključena u program škole za život gdje su pitali i učitelje i roditelje i učitelje i svi su izrazili izuzetno zadovoljstvo. Međutim, ima i onih učitelja koji su mi rekli pa nismo dovoljno informirani.

Tako je, znači ovaj zakon omogućava slobodu izbora. A kao i kod svake slobode i slobode izbora i ovdje izbor obrazovnih materijala, udžbenika podrazumijeva edukaciju, razumijevanje i naravno da to nije jednostavno. Puno je jednostavnije prihvatiti recept, puno je jednostavnije prihvatiti ono što ti netko jednostavno daje i o tome ne raspravljaš. Cilj je znači osnažiti učitelja da može, dakle ne samo odabrati nego argumentirati svoj izbor i to je ono što se sada radi. I naše informacije su iz škola dakle koje su u eksperimentalnom programu da to ide dobro ali jedna od informacija koju smo dobili i koju smo već sada primijenili u edukaciji za sljedeći, za frontalnu izvedbu je da moramo puno više pažnje posvetiti da i učiteljima, s učiteljima obradimo teme primjerice učiti kako se ući.

Kažem, smisao obrazovnog sustava je pripremiti dijete za njihov život, za budućnost. Možda svi zastupnici u ovom Saboru to nisu registrirali ali ušao je. I zato ja podržavam digitalizaciju hrvatskog obrazovnog sustava jer to su alati s kojima se djeca moraju znati služiti ako žele opstati danas i sutra. No, naravno treba i osigurati sredstva za financiranje infrastrukture i tu vas molim da poradite poprilično ozbiljno. Puno bi bilo u obrazovanje bolje investirati nego u ovakve aranžmane kakve imamo sa avionima koji su očigledno propali i ne uspijevaju. No moje pitanje vama je, tu su nas danas na ulasku u Sabor dočekali učitelji koji su nam iznijeli još jedanput onaj problem koji imaju u učionicama. I sami ste rekli osim udžbenika oni su ključni za obrazovni sustav. Kako se mislite pozabaviti pitanjem radnih uvjeta učitelja, odnosno reda u učionicama kojem trebaju i učitelji i djeca jednako doprinositi tome? Kao što sam već i rekla ranije, znači učitelji jesu najvažniji za provedbu bilo koje reforme, ali jednako tako reforma ovisi o tome, kakva je situacija u našim učionicama, ono što ćemo napraviti je jedna sveobuhvatna analiza i akcijski plan djelovanja u borbi i prevenciji i prije svega onda borbi protiv nasilja i učionicama. I tu su barem 3 segmenta na koje treba obratiti pozornost, prije svega edukacija, svih onih dionika u sustavu koje uključuje edukaciju roditelja. Jer nemojmo zaboraviti da škola ne može prevenirati nasilje u obiteljskom domu se na bilo koji način potiče. Drugo preko kurikuluma što školskih, što obaveznih, kreće suradnja sa svim onim dionicima, koji nam mogu pomoći da se to unaprijedi i to je način da zapravo jednom sveobuhvatnom analizom i onda planom djelovanja na to odgovorimo iako nažalost to nikada nećemo do kraja iskorijeniti. Drago mi je ministrice što ste započeli John Duryiem međutim, on je rekao i kako je učionica prostor stvarnog života. Sadašnji stvarni život jest onaj život u kojem se odigrava digitalizacija, a iz ovih dosadašnjih rasprava i replika, koje su više bile na razini slobodnih asocijacija, razvidno je da moramo proširio znanje o Dury, i zaključiti kako škola treba biti u bilo kojoj komunikaciji s ostalim društvenim institucijama. Iz ove rasprave sasvim je razvidno ukoliko osnivači ne mogu osnovati, osigurati da škola funkcionira sukladno onome kako bi trebalo, da imamo problem s jedinicama lokalne samouprave, tada ćemo kontaktirati jednu drugu društvenu instituciju, koja je rekla, da nije moguće niti decentralizacija, ukoliko imamo jedinice lokalne samouprave ispod 20 tisuća stanovnika. Na ovaj način se osigurava da se demokracija razvija, i da škola služi u produkciju znanja, a ne politika u produkciji načelnika i gradonačelnika. Hvala lijepo, kada govorimo o reformskim procesima, ja bi naglasila ovdje 2 vezano uz vašu raspravu i tu ćete se vjerojatno složiti, prvo je osnaživanje učitelja za preuzimanje slobode izbora autonomije u svojemu radu, koja mora proizaći iz toga da je učitelj osoba koja je sigurna u svoje znanje, ali ne samo znanje vezano uz predmet nego i svoje kompetencije, kao nastavnika, kao odgojitelja i to se također mora osigurati i u inicijalnom obrazovanju ali i kasnije u dodatnim edukacijama. Drugo je autonomija škole koja prepoznaje sredinu u kojoj živi, kojoj daje slobodu izražavanja kako učenicima, tako i nastavnicima, ali koja mora blisko surađivati sa svim dionicima. Roditelji su prvi, ali sigurno da je to lokalna zajednica, koja ne samo, da je upućena da financira ili pomaže školi, nego sudjeluju u njezinom razvoju i radu. Hvala lijepo g. predsjedniče. Ministrice svi smo svjesni toga da nam je nužna reforma i modernizacija školstva, nešto je dobro definirano i ovim zakonom. Žao mi je što niste iskoristili uvodno vrijeme, pa možda eto sada kroz repliku da ukažete na ono što se izmijenilo od prvog do drugog čitanja i što smo tražili i što je popravljeno, uvjetno rečeno. Međutim, ona dilema koja ostaje, na koju su upozoravali ostali kolege, a to je moje pitanje, hoće li korištenje tehnologije zapravo biti dostupno svim učenicima, na koji način ćemo to osigurati i hoće li se pravilnikom ili na neki drugi način definirati, ukoliko dijete ili učitelj odluči se da se nešto neki sadržaj ući kroz digitalni medij i hoće li taj digitalni medij ostati u školi, hoće li digitalni medij nositi kod kuće, hoće li imati potrebu da se taj digitalni medij, odnosno, tablet nadograđuje, na koji način će to biti riješeno i hoće li to iziskivati dodatne troškove za jedinice lokalne samouprave? Hvala lijepo. Što se izmjena tiče, formalno je dopunjena definicija udžbenika gdje se jasno kaže da je to osnovni temeljni materijal. Nakon toga, bitno je unaprijeđen dio, koji se odnosi na odobravanje dodatnih materijala, tako da zahvaljujem na komentarima i pomoći u tome dijelu. Kao što sam kazala i ova najviša cijena je korigirana, tako da se osim broja sati uzme u obzir broj predmeta, što su možda osnovne izmjene koje su u ovome dijelu. A škole su te, koje kada zaprime, određene materijale za rad, bez obzira jesu li to fizički udžbenici, jesu li to dodatna sredstva ili su to materijali, koji su nosioci ili medija, to će biti vlasništvo škole i na taj način će se regulirati, a naravno izvori financiranja su već ionako predviđeni i iz europskog socijalnog fonda, europskog fonda za regionalni razvoj i u manjen dijelu državnog proračuna. Uvažena ministrice, ako igdje onda u sustav školstva su potrebni jasni protokoli i jasni sustavi to smo vidjeli iz zadnjeg nemilog događaja profesora kojega su učenici gađali kredom. Vi ste danas malo dobili pod nos, a tako vam i treba, za pitanja koja su u nadležnosti osnivača. Pogledajte mnogi danas gradonačelnici, župani, prave svoje političke karijere, grade dvorane, grade područne škole, nažalost, to je dobro, ali nažalost, pitanje je hoće li biti učenika u tim područnim školama. U isto vrijeme učitelji nose wc papir i papir da bi djeca mogla imati u školi. I zbog toga je jako bitno da i čl. 14. utvrdite ako će se kupovati udžbenike, da se točno zna, koji je osnivač, koliko ulaže u sustav školstva i to vi morate kao ministrica znati, da oni to ne rade samo isključivo zbog svog P.R. Ovako kako je sada utvrđeno i predloženo u ovom prijedlogu zakona je da država na račun naravno državnog proračuna može sufinancirati udžbenike u osnovne i srednje škole. Ono što je u međuvremenu dogovoreno da je osnovna škola zbog toga što je obavezna sigurno prioritetna i da su obavezni udžbenici ono što mora biti prioritetni. Međutim, o samom modelu, kako će taj, znači osim obaveznih udžbenika koji jasno ono što ja mislim u ovom trenutku a biti će razrađeno u tom dodatnom modelu je da se, da moraju biti u školi i da moraju biti dostupni učenicima koji ih onda zadužuju ali o detaljima se može govoriti.

Poštovana ministrice, puno puta smo čuli ovdje dostupnost provedbe reforme gledajući i na primjenu udžbenika, pogotovo elektroničkih udžbenika. I slažem se sa kolegama koji su kazali da je pitanje dostupnosti interneta i svih onih tehničkih mogućnosti koje pruža. Naime, svjedočimo da u Hrvatskoj imamo a danas su nakon vaše rasprave su tema brdsko planinska potpomognuta područja i vrlo dobro znamo da koji su osnivači i da se izdvajaju određene sredstva. Ali i tu isto vrlo jasno treba kazati da osnivači su ti koji određuju mrežu škola. Da osnivači su ti koji će, da li će glasiti područne škole, ako ima 5, 6 đaka ili neće. Ali jednako tako i da Ministarstvo regionalnog razvoja, Vlada u cjelini kroz programe i kroz zakone o potpomognutim područjima i brdsko planinski je to gdje treba uključiti zajedno sa vašim resorom, potpore, pomoći i pokušati ukoliko je potrebno zadržati. Ja vam zahvaljujem na sugestijama i na pojašnjenju. Dakle slažemo se, znači mrežu zapravo predlažu osnivači. Ono što mi sada pripremamo su nove smjernice, to nas je Vlada sa svojim zaključkom i zadužila da do početka iduće godine damo smjernice osnivačima za izradu nove mreže. I tu ćemo koristiti i domaća i međunarodna iskustva kako bismo učinili obrazovanje stvarno dostupno svima ali ne bilo kakvo obrazovanje nego kvalitetno obrazovanje. A što se tiče dostupnosti kada je u pitanju tehnologija, baš je tehnologija ta koja omogućava veću dostupnost. Pa evo ja ću samo podsjetiti da smo u ovom eksperimentalnom programu za 74 škole osigurali da sva tri teleoperatera učine dostupnim, znači besplatno da mogu učenici koristiti materijale. Hvala lijepo. Ministrice, moje poštovanje, osvrnuti ću se na onaj dio vašeg uvodnog izlaganja u kojem ste govorili o značajnim ulaganjima u izobrazbu odnosno stručno usavršavanje učitelja i to osobno naravno pozdravljam. Međutim, ono što imamo činjenicu dakle na terenu, dakle to stručno usavršavanje bilo je provedeno pretežito on line putem, putem webinara u prilično kratkom vremenskom roku i činjenica je da smo svjedočili nezadovoljstvu dijela učitelja isključivo i dominantno on line usavršavanjem i o tome smo u nekoliko puta razgovarali i skrenula sam vam pozornost na tu činjenicu i skrenula pozornost da dominantno on line oblik stručnog usavršavanja nije najbolje rješenje. Molim vas za konkretan odgovor na pitanje jeste li u proteklom razdoblju to osvijestili a ako da jeste li proveli, jeste li organizirali stručna usavršavanja koja su strukturiranja na način da nisu smo on line nego omogućavaju dakle živu riječ? A ako da koji su stručnjaci provodili stručna usavršavanja, iz kojih institucija? Tako je, znači, mi kad govorimo o stručnom usavršavanju, mi smo planirali stručno usavršavanje i on line, ne preko webinara nego putem virtualnih učionica ali i u fizičkom obliku, znači u susretima. I to se tako i radilo. Međutim mi smo sada pojačali baš ove susrete pa je između ostalog bilo i pet velikih regionalnih susreta sa 500 sudionika u svakom susretu i regionalni susreti po predmetima, temama itd., znači to je stvarno unaprijeđeno. A sada za edukaciju za iduću godinu prva tura koja je išla edukacija je išla za svaku školu i 96% škola je obuhvaćeno već 4% u eksperimentalnom programu pa nije potrebno. Također smo veći naglasak stavili da kombinacija bude i edukacije uživo i edukacije on line.

Poštovana ministrice. Žao mi je što ste pola svog uvodnog izlaganja umjesto Zakona o udžbenicima održali, ja ne znam kome, repliku na nekakve lažne vijesti, lažne komentare. Ali ono što me zabrinjava a možete provjeriti u fonogramu, kazali ste da treba pažljivo pratiti raspravu kako bi se vidjelo tko zagovara javni interes a tko radi protiv njega, odnosno pod krinkom tzv. obrane javnog interesa stoji interes nekog drugog. Mi raspravu još nismo ni započeli. O samom zakonu raspravu nismo ni započeli a vi već po meni pozivate saborske zastupnice i zastupnike da zakon prihvate bez rasprave. A onda dovodim u vezu ono što sam pročitao na jednom portalu da nam tzv. digitalni lobij, da ne kažem mafija prijeti da će pamtiti za koga zastupnici navijaju.

Kao što sam i kazala prošli puta u svojoj završnoj riječi da su neki zastupnici doslovno čitali ono što su pojedini nakladnici pripremili i prije toga čak i objavili. A što se digitalnog lobija tiče, pa svi oni nakladnici koji sada rade tiskane udžbenike će raditi i već sada izrađuju i digitalne materijale, pa ne znam o kojem se tu sada digitalnom lobiju radi ali da neki nakladnici sigurno imaju interes da se ništa ne mijenja i da se ne stavljaju maksimalne cijene za udžbenike u zakon to je tako. Ali tu, mislim nisu svi jednaki ali moramo također obratiti pažnju na one koji žele taj ekstra profit zadržat. Jesam, gospodine predsjedniče. Mislim da se ponovno ovdje na jedan onako vrlo grub način ugrožavaju prava zastupnika čime se krši članak 14. međutim ona se u ovom trenutku krše od strane ministrice jer na potpuno legitimno pitanje i intervenciju zastupnika Varde, ministrica u svom stilu ponovno ono što smo već ovdje i ukazivali tijekom rasprave, kaže da on to nije baš dobro pratio ili netko nije pratio [[Upadica predsjednik: Kolegice Glasovac.]] ili netko nije dobro čitao ili nije dobro razumio [[Upadica predsjednik: Nije bilo povrede Poslovnika….]] ali mi imamo pravo temeljem članka 14.

Hvala lijepa predsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima. Prije svega, dobro je da ste u ovom zakonu predvidjeli da se za učenike sa teškoćama u razvoju mogu koristiti prilagođeni udžbenici. Jednako tako, predvidjeli ste da udžbenici, da njihov sadržaj i struktura mora omogućavati učenicima samostalno učenje i stjecanje različitih razina i vrsta kompetencija.

Uvažena gospođo zastupnice, dakle istina je da smo mi ovdje predvidjeli veći naglasak na prilagodbu, kako prilagodbu učenicima s teškoćama, primjerice slabovidnim ili učenicima koji imaju disleksiju tako i različite druge teškoće koje se mogu javljati su također kada razmišljamo o učenju i poučavanju, tim učenicima moramo omogućiti prilagodbe koje nam omogućava kako tehnologija tako i različiti načini rada. Ono što ovdje naglašavam da smo također u državnom proračunu za iduću godinu bitno povećali sredstva baš za prilagodbu udžbenika pa u tom smislu i za slijepe i slabovidne učenike i mislimo da je to vrlo važan segment da mi osiguravamo ne samo onima kojima bilokakva prilagodba ne treba nego i onima sa teškoćama kao i radu prilagodba sa učenike, darovite učenike. Hvala vam. Želi li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Prvi je na redu Klub zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovane kolegice i kolege, poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice. Dosta je vašeg manipuliranja reformom i njene političke zlouporabe. Instrumentalizirali ste uske stranačke političke ciljeve na nečem što se tiče svih građana RH koji su svi za reformu, uključujući i nas, pri čemu svaku konstruktivnu kritiku i one koji ih iznose, proglašavate protivnicima reforme. To etiketiranje najbolje govori o vama kao i o načinu na koji tu reformu vodite. Drugo, digitalizacija školstva. Što znači digitalizacija školstva? Da će djeca umjesto udžbenike gledati u PDF-ove udžbenike na tabletima? Ništa drugo im neće ni biti moguće s obzirom na tablete kakve nabavljate i softvere kakve isti tableti imaju. Ti softveri ne mogu privući 3D animacije i druge zahtjevnije sadržaje. Uopće, koliko je djeci zbog razvitaka njihovih grafomotoričkih sposobnosti prikladno da se od 1. osnovne susreću i rade na tabletima. Radne bilježnice u koje trebaju pisati odgovore, crtati na karti i slično, više nisu obvezne nego će umjesto toga zadatke rješavati povlačenjem prstića po tabletu. Još kad se tome nadoda da nije riješeno pitanje nošenja tableta kući, onda stvari postaju smiješne. Treće, udžbenici jeftiniji 10% a preko leđa poreznih obveznika će se provući pola milijarde za kupovinu tableta. Bit će zanimljivo vidjeti tko će biti nabavljači. Pokus toga treba platiti i operaterima koji će omogućiti Internet vezu na svim dijelovima Hrvatske, ja se nadam. Od samog početka, kurikularna reforma vođena je na način da nije bila uključiva već u pojedinim slučajevima kao što su povijest i humanističke znanosti, duboko ideološki obojana. Omalovažavana je struka u momentu kada premijer nakon mjeseci potrage za stručnjacima, staje na čelo stručnog povjerenstva za provedbu reforme obrazovanja. Politizirano. U krajnju ruku je neukusno kako koristite djecu u svom koalicijskom ucjenjivanju pa tako danas i ovih dana imamo vi napuštate Vladu ako ovaj zakon ne prođe i tako. Znači djeca su vaši taoci. Zakon o udžbenicima valja i treba promatrati kao još jedan korak u nizu tzv. reforme obrazovanja. Nudite stanjene udžbenike a djeci i roditeljima pamflet umjesto suštinske reforme. Ovaj zakon promatramo kao nastavak nepripremljene reforme o čemu svjedočimo na svakom koraku, pa prisjetimo se. Neisporučena informatička oprema na početku školske godine u vrijednosti od 26 milijuna kuna za 673 osnovne škole. Isplata je kasnila za 8200 djece koji su trebali dobiti, znači to nisu u mogućnosti da kupe udžbenike nego imaju pravo po zakonu, znači sufinanciranje svojih udžbenika. 6000 tableta bez kamera a nudimo digitalnu transformaciju škola. Vi ste si uzeli za pravo da eksperimentirate i to sa sustavom u kojem su djeca. Projekt e-škole vrijedan je 360 milijuna kuna, da, financirano je to iz EU fondova, ali 15% odnosno 50 milijuna kuna mora se osigurati iz državnog proračuna. A kasnije, ove 2019.-te kad dokažete da je ovaj eksperiment uspio, a već je rezultat odavno poznat, ukupni iznos biti će dostatan za svega 60% škola. Šta to znači? Da ostala djeca neće imati jednake prilike? Na koji način ćete osigurati da sva djeca imaju na jednake prilike na obrazovanju? Eksperiment je krenuo još u srpnju 2018.-te godine kada se izglasao ovdje Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i u kojem ste, znači, u Zakonu ste stavili nepostojeći dokument, a to je krovni, znači, pojam, krovni nacionalni dokument koji još nije donešen. Mi bez krovnog nacionalnog dokumenta, jedini koji jest na snazi onaj donesen nacionalnim konsenzusom iz 2010.-te godine, radimo niže hijerarhijske dokumente. Kako je to moguće? Ističem da ste i kroz te izmjene Zakona omalovažili učitelje i profesore jer ste odredili u jednom članku da se može kurikulumom nastavnih predmeta, određuje se svrha i ciljevi učenja, pa nabrajate, a onda dodajete na kraju, a može se utvrditi popis potrebnih kvalifikacija učitelja i nastavnika za izvođenje kurikuluma. Je li ova odredba prema Zakonu o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru? Čemu služi Hrvatski kvalifikacijski okvir? Čemu služi Sektorsko vijeće? Jedino što zasad, uspješno je, u ovoj tzv. reformi obrazovanja je promidžba. O opterećenju učenika, nema ni riječi. Od samog početka reforme nema ni maksimuma, ni optimuma, ni minimalnog, znači, opterećenja učenika, tko govori o djeci. Mi danas imamo činjenicu da su udžbenici koji se koriste u eksperimentalnom programu rađeni po kurikulumu koji nije konačna verzija.

Zašto mijenjate Zakon o udžbenicima, a eksperimentalna provedba tek je počela? Kako se zna da je eksperiment uspio? Eksperiment još nije ni završen, a ishod je najavljen, uspješan. Isto će ocijeniti Komisija koja je sastavljana od onih koji su izravno sudjelovali u eksperimentu, očekivano, vjerojatno znaju kako će glasati. Kroz ove činjenice jasno je o kakvoj reformi se radi, učinjene su kozmetičke promjene, udžbenici bi trebali pisati se, a konačni kurikul još ne postoji. U tijeku je tek formiranje stručnih timova za recenziju koji, molim vas da me demantirate ako ovo nije točno, eksperiment uvodite na godinu u sve škole bez tehničkih preduvjeta, govori se o 10% jeftinijim udžbenicima po vašoj formuli, a stvari se ne govore onakve kakve jesu. A ono što ne govorite je koliko će to sve koštati osnivače u slijedećim godinama, koji troškovi očekuju roditelje u narednim godinama jer vi uvodite tablete sutra i kad ne budu e-fondovi, tko će platiti taj trošak, tko će platiti trošak, osnivači ili roditelji? Sigurno je da će građani odnosno sve siromašniji građani u RH evo platiti ovo vaše zapravo ulaganje u škole koje, ne osigurava se, znači, svim učenicima, nemamo ni, dolaze mi brojni upiti iz nerazvijenih dijelova RH, 2/3 RH, evo, vani je zimsko vrijeme, djeca nemaju tjelesni, nemaju tjelesni jer nemaju školske dvorane, ali imamo virtualne učionice, super. Otvaraju se vrata izbacivanju tiskanih udžbenika iz škola, istovremeno niste osigurali tehničke uvjete za škole, propustile ste omogućiti i regulirati da djeca svoje tablete mogu nositi kući, zašto to niste propisali? Pa se postavlja logično pitanje, iz čega će učiti ta djeca digitalne sadržaje, imaju li djeca, kada i odnesu tablet koji su napunili u školi, okej imaju možda struje kod kuće, a pitanje je li imaju interenet kod kuće? Možda nemaju Internet kod kuće. Postavlja se pitanje sadržaja koji će ići u elektronički dio udžbenika ili u elektronički udžbenik i koji se može mijenjati bez procedura. Hoćemo li o Domovinskom ratu učiti po materijalu poput onog solunskih udžbenika. U Zakonu su propisani dvostruki kriteriji, potreba recenzije za tiskane udžbenike i činjenica da se elektronički dio ili elektronički udžbenik može izmijeniti bez procedura propisane ovim Zakonom. Znači, mi ćemo imati digitalni udžbenik, znači, neki možda će se odlučiti za cijeli, neki će se odlučiti za mješoviti i onda ako se bude mijenjao taj elektronički dio, hoće li roditelji na godinu, kad oni koji su ga promijenili, hoće li roditelji morati kupovati dodatno taj promijenjeni elektronički dio? Ovaj Zakon je nepromišljen, brzoplet, usmjeren kao spasonosno rješenje teških torbi i digitalne transformacije. Izostala je kompletna reforma obrazovanja koja je trebala i morala involviranim kurikularnim dokumentima, koji su trebali biti rasterećeni od nepotrebnog sadržaja, novim prijedlogom satnice, organiziranijim rasporedom, osiguranjem ormarića u školama za djecu i drugim stvarima, osigurati kvalitetnije obrazovanje. Očekuje li se i dalje, kad ovaj Zakon prođe, da tonere i papir za fotokopiranje, kako bi djeci omogućili uvježbavanje nastavnih sadržaja, kupuju učitelji i profesori? Vaša parola je udžbenici bi trebali biti tanki i jeftini, no hoće li znanje biti tako tanko, a učenici jeftina radna snaga u skladu sa izjavom predsjednika Vlade koji nas promovira tako kao destinaciju za investitore. Prije primjene ovog Zakona potrebna je nužna, znanstvena evaluacija kurikularnih dokumenata. Nedovršeni kurikularni dokumenti bi se, ako se ovo ne zaustavi, trebali zaživjeti i ući u sve škole. Napominjem, da se javnost obmanjuje, da se tek ovim Zakonom omogućuje nasljeđivanje, ono je omogućeno još Zakonom iz 2010.-te godine. Molim da se razjasni još i slijedeće, obzirom da se kroz ovaj Zakon predlaže digitalni dodatak udžbeniku i može mijenjati, znači, svake godine, znači li to i posljedično da će se isti kupovati svake godine? Ako je odgovor DA, tada vas molim da se, zapravo, priznate da ovaj Zakon upravo ukida i dokida mogućnost nasljeđivanja jer donosi nove troškove za učitelje odnosno za djecu, za obitelji, donosi nove troškove za osnivače, a o tome nitko ne govori. Sve navedeno i formula u Zakonu i pozivanje na medijalnu plaću 5.076,00 kn kao da svi u Hrvatskoj rade za 5076 kuna, pola Slavonije radi za 2500-2600 kuna, mislim. Šta s njima? Vi ste to pretpostavili. Smanjenje gramaže, to vam je cilj, smanjenje gramaže, ali ono ne osigurava kvalitetu, ono ne daje garanciju da je to kvalitetno, a za djecu bi trebali htjeti ono što je kvalitetno, a to je ono s čime bi se trebali voditi. Javljaju mi se roditelji iz svih dijelova Hrvatske kako su u prvom razredu osnovne škole djeca koja idu u eksperimentalnu skupinu, do dana današnjeg, informacija od jučer, naučili 7 slova, jako puno se šetaju po vani, jako im je dobro, idu na izlete i tako. Jel to taj eksperimentalni program koji ćemo mi uvest u sve škole i da im se zadaje da neke zadatke rješavaju, znači ono prstićem po tabletu, pa gdje je tu grafomotorika, znači i nakon škole, vi ćete dat, ali niste to omogućili, zakonski propisali da djeca odnesu tablet ako imaju Internet i onda da osim u školi, još borave i na tim uređajima i nakon škole, znači da budu zapravo, ono 24 sata dostupna, kako bi, ne znam, sudjelovala u vašoj eksperimentalnoj reformi obrazovanja, a hoće li ta djeca, pošto će bit 24 sata, ono, dostupna i trebala bi još i tablet nosit kući i jeste uračunali u tu školsku torbu i težinu tableta? A isto tako jednu stvar, izgleda da samo djeca u Republici Hrvatskoj će doživjeti digitalnu transformaciju na jedan loš način, na njima ćemo naučiti, jer digitalna transformacija ne događa se u javnoj upravi, sinoć je ovdje u kasnim noćnim satima državni tajnik izrekao činjenicu da od ukupno 880 milijuna kuna za digitalnu transformaciju javne uprave Republike Hrvatske, mi smo iskoristili po zahtjevima za nadoknadu sredstava, znači isplaćeno je 4 milijuna kuna, to je 0,45% Ono što bih isto tako htjela na vas apelirati je za izgradnju školskih dvorana, da virtualne učionice, a isto tako jednu stvar što se tiče samih učitelja i profesora, a to je na koji način mislite osobama koje su uključene znači u te eksperimentalne skupine, a nose svoje računala, znači u škole, na te edukacije, osigurati nadoknadu sredstava? Te isto tako jednu stvar još, što se tiče same težine torbe. Mi znamo da je to izbor učitelja. Kako vi znate da će torbe biti lakše ako će neki učitelji znači izabirati određenog nakladnika za biologiju, povijest, matematiku, hrvatski, znači ne možemo znat da će se to događat isto u svim školama, a isto tako mislim da kilaža torbe bi ovisila i o rasporedu. Ako imaju, ne znam, 6 svih predmeta i moraju nositi knjige.

Izvolite kolega. Hvala poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Pozdravljam Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu, ali ne bez rezervnu i bez kritika trenutnog stanja. Smatram kako postoji prostora ali financijskog okvira da se nešto što se Zakonom smatra obaveznim, ako uzmemo u obzir da je osnovna škola za sve, a da je Zakon udžbenik definiran kao obavezni obrazovni materijal nepravedno da svi građani plaćaju po jednom modelu, utemeljenom medijalnoj neto plaći. Uvažavajući i Odluku Vlade o sufinanciranju udžbenika prema kojoj korisnici zajamčene minimalne naknade ostvaruju novčanu olakšicu u visini od 50% od ukupne cijene potrebnih udžbenika i ostalih nastavnih sredstava, smatram kako to nije dovoljno, te kako bi po modelu grada Zagreba, svim učenicima na korištenje trebali bi biti ustupljeni udžbenici bez naknade, a naravno da se udžbenici koriste i višekratno uz naglasak na potrebu za digitalizacijom svih sadržaja. Udžbenici sami po sebi često nisu u korak sa razvojem suvremene tehnologije, preteški su i glomazni. A i cijeli model školstva koja tjera učenike od najranije dobi da sve knjige svakodnevno nose u školu i iz škole, nije dobar. Neupitno je da u obrazovanje moramo uložiti više sredstva, a i neupitno je da sredstva ima dovoljno, da se udžbenici na korištenje osiguravaju svim učenicima, te da služe više generacijama bez dodatnih troškova. Ovo naglašavam, jer ovi troškovi, dodatno pogoršavaju stanje koje imamo sa visokom stopom odustajanje od osnovnog i srednjeg obrazovanja pripadnika Romske nacionalne manjine iz kućanstva sa više djece, gdje se troškovi školovanja nameću kao jedan od glavnih uzroka ranog odustajanja. Upravo zbog toga, podržavam amandman i prijedloge Kluba Rada i solidarnosti, koji ide u smjeru da se ovo stanje izmijeni. Ovo o čemu danas raspravljamo, uključujući i kurikularnu reformu, smo davno trebali odraditi i fokusirati se na konkretne i veće probleme u našem školstvu. Posebno u područjima u kojima profesori i učenici rade u nemogućim uvjetima. Moram reći, da meni vezano za kurikularnu reformu još nitko, od Borisa Jokića nije kontaktirao, pa mogu konstatirati da tu nisu napravljeni nikakvi pomaci kad govorimo o nastavnom planu za romsku nacionalnu manjinu po predloženom modelu C. Ranije je Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, organizirao ljetne škole sa ciljem njegovanje romske kulture i jezika, a trenutno ni to više nemamo. Moram konstatirati i da mi je vrlo žao da više ne ulažemo u obrazovanje, a posebno kad se radi o infrastrukturi, recimo da još jednom odgođena nužna potreba dogradnje OŠ Kuršanec, pored Čakovca, o čemu sam više puta govorio.

Naravno, to je posljedica demografske situacije, ali imajući u vidu strateške dokumente koji podrazumijevaju integraciju romske djece, moramo imati u vidu kako su potrebni posebni napori da to do toga i dođe. Htio bi napomenuti dva članka, čl. 5 i čl. 11 Čl. 5 zakona izričito navodi da se sadržaj udžbenika treba baviti promicanjem nacionalnog identiteta u jednini, čime se nacionalni identitet nacionalnih manjina isključuje. Ukoliko u udžbenicima trebaju … [[Govornik se ne razumije.]] nacionalni identitet, to jednako trebaju učiniti i za pripadnike nacionalnih manjina, odnosno udžbenici osim nacionalnog identiteta većine moraju … [[Govornik se ne razumije.]] i ulogu nacionalnih manjina u razvoju hrvatskog društva i kulture, neovisno radi li se tu o doprinosu češke arhitekture ili romskih dragovoljaca Domovinskog rata. Isto tako, u čl. 11 fokusiranje na nacionalne manjine, ali kao i sve preporuke za manjinske sadržaje nije obavezujuće, odnosno koristi se riječ „mogu“, drugim riječima, i ne moraju. A, konkretno romska nacionalna manjima nema udžbenike za predviđeni model C niti je model C za romsku nacionalnu manjinu do kraja usvojen. Na žalost, desetljeće stipendiranja također nije stvorio ni obrazovne kadrove iz reda romske nacionalne manjine, tako da ću ponoviti kako je okvir dobar, ali nismo učinili dovoljno da realiziramo ono što nam je potrebno. Asimilacija posebno obrazovanih Roma je jedan od velikih problema za romsku zajednicu, koja ubrzano ostaje bez kadrova koji bi vodili zajednicu naprijed. Zbog toga smatram kako su odredbe zakona koje se tiču udžbenika nacionalnih manjina trebali biti jasnije i obavezujuće. Na tragu toga ću pokrenuti i raspravu na Povjerenstvu za praćenje nacionalne strategije za uključivanje Roma, kako bismo dodatno razjasnili potrebe i mogućnosti, odnosno imenovali radnu skupinu koja će agencija predočiti prijedlog udžbenika za provedbu modela C za romsku nacionalnu manjinu koji će obuhvatiti i jezik i kulturu, neovisno o tome koji jezik smatraju materinjim. Povijest usmena, ali i pisana književnost Roma, gramatika romskog jezika te njegovanje kulture Roma zaslužuje svoje mjesto u udžbenicima za model C, odnosno posebnim udžbenicima, kao i udžbenicima u kojima se predviđa njegovanje nacionalnog identiteta većine. Ukoliko to propustimo učiniti, stvorit ćemo sustav u kojem će jedna nacionalna kultura biti važnija od druge, a takvu situaciju ionako previše doživljavamo u svakodnevnom životu. Ovom prilikom moram istaknuti da RH još uvijek nije bezrezervno podržala Europsku povelju o regionalnim ili manjinskim jezicima te da romski jezik ne prepoznaje, dok to Austrija, BiH, Češka, Njemačka, Nizozemska, Crna Gora, Norveška, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Švedska i druge zemlje čine. Pored romskog, tu postoji prostora i za druge jezike manjina koje zastupam. Recimo, njemački jezik koji je na našim prostorima, govori već više od stoljeća i to posebno u predjelima u kojima i danas imamo… [[Govornik se ne razumije.]] zajednice i njemačke nacionalne manjine koje su posebno nakon II. Svj. rata nasilno jezični asimilirane, a danas se organiziraju te ponovno uče vlastiti jezik. Naravno, vrlo je slična situacija i kod ostalih manjina koje ja zastupam. I austrijski za njemački, zatim ruske, poljske, ukrajinske, židovske,… [[Govornik se ne razumije.]] bugarske i vlaške. Vraćaju se na temu udžbenika.

Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime kluba zastupnika HDS-HSLS-HDSSB-a poštovani kolega Branko Hrg, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Poštovana ministrice sa suradnicama, suradnicima. Kolegice i kolege, ovih dana je stvarno … [[Govornik se ne razumije.]] pun udžbenika i dobro je da se raspravlja toliko o tom vrlo važnom segmentu razvoja društva. Isto tako, dobro je da ima različitih mišljenja, dobro je da su se iznjedrili i neki novi dodatni prijedlozi i ja ću u ime kluba HDS—HSLS-HDSSB-a, pa i u svoje osobno ime iznijeti isto neke naše stavove vezane uz udžbenike. Obavezno školovanje, obavezni udžbenici i sad dolazimo do onoga što je postalo najvažnije. Tiskani udžbenici i knjige ili tableti. I to je sada najvažnija tema koja se pojavljuje.

Evo primjer ovih dana, razgovaram sa ravnateljima osnovnih škola, razgovaram sa roditeljima i navode mi primjer Francuske koja uvodi zabranu mobitela i zabranu tableta do čini mi se, 6. razreda osnovne škole. Govorimo o naprednoj zemlji, slobodno me se ispravi ako je to netočno jer su to informacije koje su mi dali ravnatelji škola. U tom smislu mi ćemo predati amandman da se u Zakonu o udžbenicima odredi da se tableti ne uvode prije 6. razreda osnovne škole imajući u vidu prvenstveno interes zdravlja djece.

Zar stvarno trebamo legalizirati takvu ovisnost u osnovnim školama? Zar nam stvarno treba da djecu učimo da samo vuku prstiće po ekranu, da biše ne znaju ni primiti olovku, da im se ne razvijaju motoričke sposobnosti, da postanu neka vesta robota? Treba uvesti dodatne sate tjelesne i zdravstvene kulture u školi. Treba djecu poticati da se više kreću. Treba im omogućiti rad sa rukama, sa prstićima. Računala su neizbježna, toga smo svi svjesni ali ne baš odmah od početka. Ja stvarno molim ministricu da se dobro razmisli o ovom amandmanu koji ćemo dati i da se stvarno vide mogućnosti da to kreće od 6. razreda pa nadalje. Ponavljam prvenstveno je ideja amandmana došla iz razgovora sa ravnateljima škola i to ne ravnateljima škole u koji su zastarjeli, koji imaju možda neke konzervativne metode i sa roditeljima koji vode ratove sa svojom djecom da im na neki način spriječe stalno korištenje mobitela, tipkanja po mobitelima i igrice, ne znam što sve drugo se događa u školama a mi ovim Zakonom o udžbenicima još to potenciramo. Također ono što je bilo ovih dana dosta eksponirano i na što je dati amandman o čemu je razgovarano na sastancima parlamentarne većine, to je zahtjev da za obavezno školovanje, obavezni udžbenici budu besplatni odnosno da roditelji ne moraju kupovati udžbenike, neće biti besplatni, morat će netko naravno kupiti, platiti ali da to ide na trošak države. Dugo godina i kao čelnik lokalne samouprave ali i ovdje u Hrvatskom saboru već govorimo o diskriminaciji koja je prisutna u RH što se tiče obaveznog školovanja djece. Ta diskriminacija je posebno evidentna i prisutna u ruralnim sredinama, jest da je ona znatno smanjena donošenjem izmjena poreznih zakona kojima su lokalne samouprave dobile znatno veća sredstva pa su i one siromašnije počele kupovati udžbenike za svoje školarce. No, nisu svi i nikad neće svi i nisu svi na isto način i opet imamo različitosti. Postavlja se uvijek tu i pitanje zašto bi udžbenike dobivala djeca onih koji su materijalno bolje stojeći a ne samo oni koji su slabije materijalno stojeći? Ja mislim da udžbenike trebaju, one obavezne udžbenike trebaju dobiti sva djeca jer oni ljudi koji imaju veće plaće, oni plaćaju veće poreze u krajnjem slučaju i ne treba tu raditi nikakve podjele i dijeljenja. E sad je samo stvar što je to, koji je to paket koji treba biti financiran od strane države kako bi se izjednačila sva djeca koja idu u osnovnu školu, u obaveznu školu i koji je to paket koji se ostavlja kao dodatna mogućnost lokalnim samoupravama da one još dodatno mogu nešto napraviti i tu treba naći jednu ravnotežu. Također je bilo pitanje i rasprava o tome kad bi i bili besplatni udžbenici za svu djecu u osnovnim školama, kako bi se to naručivalo, tko bi to naručivao i kako bi se distribuiralo. Iz iskustava u onom djelu operative na razini lokalne samouprave, najbolja varijanta je da to bude preko decentraliziranih sredstva kao što su osnivačima decentraliziraju sredstva za materijalne rashode za kapitalne investicije, da se isto tako decentraliziraju sredstva za onaj paket koji se odredi besplatnih udžbenika koje trebaju dobiti djeca. Na taj način, se omogućuje i izbor pojedinih udžbenika, obzirom da se omogućuje izbor udžbenika po školama. I na taj način se na lakše rješava taj problem, a i s druge strane u gospodarskom dijelu, moramo gledati problem koji se događa, kada bi došlo do narudžbe udžbenika sa razine države za svu djecu u Hrvatskoj, sve osnovnoškolce u Hrvatskoj, onda bi to bio jedan dobavljač. A mi imamo diljem Hrvatske posebno u manjim sredinama, u ruralnim sredinama knjižare koji također imaju u svojim da velim prodajnim paketima i udžbenike i koje na neki način konkuriraju također sa dobavom i prodajom tih udžbenika. Na taj način disperzijom po cijeloj Hrvatskoj, po regionalnim i lokalnim samoupravama čuvamo i taj gospodarski segment. Nadalje, tu postoji onaj problem oko osnivača, i ostalih lokalnih samouprava koje nisu osnivači. Imamo danas gradova koji želi biti osnivači, ali im trenutni osnivači to ne osiguravaju, ne želi im prenijeti osnivačka prava, govorio sam već o tome ovdje u Saboru, kod donošenje Zakona o osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju. Nažalost, takvi prijedlozi nisu prihvaćeni. Mi smo dali u proceduru kao klub izmjene tih zakona i tražimo i dalje da se to ozbiljno razmotri i da se jedinicama lokalne samouprave koji imaju fiskalne kapacitete, koji imaju kadrovske kapacitete omogući da mogu preuzeti osnivačka prava jer su sadašnja osnivačka prava u većini dodijeljena dekretom, osim nekih gradova koji su na vlastite zahtjeve preuzeli osnivačka prava na svojim osnovnim školama, od županija, jer su to županija u kojim oni djeluju odobrile. Nije u redu, da netko tko je dobio dekretom osnivačka prava, sada može zabraniti prijenos i osnivačka prava onima koji žele ulagati u svoje škole. E ti, te lokalne samouprave, koje i nemaju osnivačka prava ali imaju škole na svojim područjima, imaju djecu koja idu u škole, njima se svakako treba omogućiti staviti na neki način, makar u nekom moralnom obavezu da iz ovih prihoda koji su znatno pojačani izmjenama poreznih zakona, financiraju jedan dio troškova za svoje školarce. Dakle po našem sudu besplatni udžbenici da, ali oni besplatni udžbenici koji su obavezni i bez kojih se ne može, a ovaj dio, to je na račun države, a onaj dio, dodatni sa radnim bilježnicima, sa svim ostalima ide iz lokalnih samouprava. Uz ovaj amandman koji ćemo tijekom rasprave dostaviti da se u čl. 3. zakona odredi da tableti idu kao udžbenik od 6 razreda osnovne škole mi smo spremni podržati ovaj zakon, naravno i uz jedan vjerujem modificirani dorađeni amandman oko besplatnih udžbenika. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrgu, prelazimo na sljedeću raspravu u kome Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a poštovana kolegica Vesna Pusić, izvolite.

Hvala lijepo g. potpredsjedniče, gđa ministrice sa suradnicima, kolegice i kolege.

Prvo u drugom čitanju ugl. je zakon isti kao i u prvom, možda neki manji dodaci su uneseni, ali koliko vidim je isti, tako da zapravo ista primjedbe i ista rasprava bi skoro vrijedila za drugo čitanje kako smo imali u prvom čitanju. Pa ću ja umjesto da ponavljam svoju raspravu iz prvog čitanja, povodom ovog zakona reći neke stvari koje mi smatramo da su ili problematične ili da bi ih zakon na neki način trebao obuhvatiti bilo kao svoj sastavni dio, bilo kao preduvjet. Dakle, glavno pitanje čega u ovom zakonu nema, a što bi da bi on bio smislen trebalo biti koncept sadržaja koji se u udžbenicima servira odnosno prezentira učenicima. Da bi mogli imati taj koncept sadržaja, potrebna je neka podloga, potreban je koncept da tako kažem da ne ponavljam sve one riječi koje smo puno upotrebljavali sadržaja koji će se predavati i ideja koja će se prenositi potrebno je jasno imati sliku na temelju koje se onda znanje selekcionira i prenosi učenicima u razredu. Pa da ipak popustim i upotrijebim tu riječ, drugim riječima potrebna je kurikularna reforma. To je koncept onoga što se u školi uči. Vi puno govorite o tome i ja mislim da je dobro i ja ne podržavam ove primjedbe vezane na informatizaciju. Mislim da mi svi malo stariji moramo se priviknuti na činjenicu da su djeca otišla naprijed i da oni upotrebljavaju tablete i upotrjebljavaju mobitele itd. za informiranje i da već mala djeca pikaju po ekranima, pokušavajući naći neke sadržaje. I ako išta sa takvim jednim pristupom se možda izjednačava ili doprinosi izjednačavanju informatičke pismenosti između djece u većim sredinama, dakle u gradovima i djeca u manjim sredinama kojima možda to nije tako dostupno. Tako da što se toga tiče vaše mišljenje je da to nije nešto što bi trebali odbaciti ili kritizirati. Našem mišljenje je da je ono što bi trebali kritizirati je da nema koncepta šta će se na tim tabletima pisati ili čitat. I šta će oni tim učenicima prenositi. Kurikularna reforma kao što je poznato postoji. Postoji tekst Budak Jokić i suradnici koji je definirao sadržaj, pristup sadržaju, selekciji sadržaja, cijeli veliki posao. Vi možete reći mi izvodimo iz toga koncept udžbenika, koncept sadržaja onog što se preko tih tableta prenosi ili mi to odbacujemo i izvodimo iz nečeg drugog, to je apsolutno legitimno da kažete, ali morate reći iz čega to izvodite. Dakle, ako nije ovaj koncept koji vam stoji na raspolaganju, razrađen je i može se upotrijebiti onda je pretpostavljam nešto drugo. Ali što je to drugo? To nam nije poznato, nikad nije prezentirano ili možda to ne izvodite ni iz čega. Nego prvo definirate alate a onda ćete definirati sadržaj. To je dosta opasan pristup, jer kako god sofisticirana informatička razina na kojoj, koju koriste u školi ili na koju se oslanjate u nastavi staro je pravilo garbage in, garbage out. Drugim riječima ako ubacujete u taj sustav smeće, odnosno loš sadržaj, van će izaći isto loš sadržaj. Sama činjenica da to nije na pločici i kredi nego je na ekranu što se sadržaja tiče ne čini ništa. Što se onog što će djeca učiti i na koji način će izlaziti iz škole i sa kojim instrumentarijem intelektualnim, s kojim znanjem će izlaziti iz škole o tome to ne govori ništa. Što novo donosi ponovno da ne ponavljam raspravu iz prvog čitanja koja je, isto se odnosi i na ovo jer je isto, što novo donosi ovaj zakon? Ja bih rekla glavnu novost što donosi je limitiranje cijene udžbenika i težine udžbenika. Ovo sa težinom je gotovo su realistički. Dakle da u Ministarstvu vaši suradnici važu udžbenike kako bi odredili koliko će oni smjeti težiti u slučaju da sve ionako prelazi na tablete to je irelevantno. U situaciji u kojoj bi udžbenici trebali u većini moći ostati u školi također je irelevantno. Ali šta će biti sadržaj tih udžbenika, šta će u njima pisati to nitko nije vagao, niti je itko određivao na koji način će se selekcionirati ta povjerenstva, ti ljudi koji će pisati ili selekcionirati udžbenike, recezenti osim da ne smiju biti jedno te isti ljudi niti međusobno rodbinski povezani. Meni je jasno da vama u ovoj situaciji nije lako jer nemate baš puno saveznika, nemate saveznika ni u opoziciji ali bome koliko ja vidim nemate saveznika ni u vlasti. Međutim, tim više nemate šta izgubiti. Znači bilo bi po mom mišljenju racionalno ovdje s vaše strane ponuditi ukupni koncept, ponuditi jedno viđenje sadržaja pa ako ga odbace, odbacili su ga na nečem važnom a ne na generalnoj antipatiji. Odbacili su ga na nečemu što ima smisla, nečemu što je vaš stav što se sadržaja tiče. Mi se možemo s tim složiti, ja ili bilo tko drugi se sa time može složiti ili biti vehementno protiv toga ali barem se onda radi o nečemu za što se čovjek založio, izložio ima smisla, mijenja sadržaj onoga što se u školi predaje ili govori, pa na tome sa štitom ili na štitu, dakle pobijedite ili izgubite. Informatizacija po našem mišljenju dobra stvar, mi nismo protiv toga, ali sadržaj je jedino ono što tu informatizaciju čini smislenom ili besmislenom i zbog toga mislim da ste se trebali odlučiti da predložite nešto u tom smislu, nešto što ima sadržaj, nešto što je opipljivo i donijet će neku faktičnu promjenu. Iskoristit ću ovu priliku da uputim određenu kritiku i sa iz jedne druge perspektive, naime pardon, naime kako god tehnički napredno, informatički napredno bili definirani udžbenici, kako god precizno bila izvagana njihova fizička težina, kako god točno bile limitirane cijene, koliko god se dodatne slobode dalo ministru i ministarstvu da određuje i definira ove kataloge i ubrzava cijelu proceduru, u situaciji u kojoj su učitelji i profesori očito izloženi zaista nemogućim uvjetima čini se u mnogo situacija, izloženi pritiscima ne samo u razredu i nemogućnosti održavanja normalnih uvjeta u razredu, nego i pritiscima od strane roditelja, sve ovo pada u vodu. Naravno da bilo kakva vrsta fizičkog nasrtaja na učenike nije dopustiva, ali zato ako hoćemo govoriti o metodi onda zaista treba osmisliti načine i metode kako se bez fizičkog nasrtaja u razredu u školi može sačuvat dostojanstvo profesora i učitelja, može ga se il je sačuvati od napada učenika, pritisaka od strane roditelja od nemogućnosti da održava disciplinu, jer bez toga a ja bi rekla da u tom pogledu bijući sama na neki način u svojoj da tako kažem prvobitnoj karijeri učiteljica, bez toga čak i sadržajne promjene padaju u vodu i ništa ne znače. A kamoli da li vi to predajete ili prenosite kroz tablete ili tablice odnosno pločice. Dakle, ako nema mogućnosti da se ostvari ne samo normalne uvjete u razredu, a to zaista ide sa definiranjem i disciplinskih i radnih i svih drugih uvjeta koje profesori i učitelji imaju na raspolaganju, bez toga nema mogućnosti prenošenja znanja ne samo iz čisto običnih tehničkih razloga da vas ljudi ne slušaju odnosno đaci ili djeca u školi ne slušaju viču nemaju nikakve, nikakvu koncentraciju na ono što se u razredu govori nego je i zato što učitelje i profesore ne poštuju. A ako učitelje i profesore ne poštujete kako ćete poštovati znanje koje vam oni prenose. I to mi se čini da je tema s kojom bi se morali vrlo ozbiljno uhvatiti u koštac ne kao scheinhaichfeler, dakle kao nekakva kozmetička poboljšica, nego kao srž problema, kao ono što je u temelju sposobnosti škole i učitelja da uče. Mi smo vam u prvom čitanju dali neke sugestije, vidim da vas se nisu previše dojmile, pa da nije ništa od toga uvršteno u ovo drugo čitanje, mi nećemo moć podržati ovaj i ovakav zakon. Zahvaljujem poštovanoj kolegici Vesni Pustić, prije nastavka rasprave na galeriji su nam se priključili učenice i učenici srednje škole Biograda na moru i njihovi profesori i profesorice, pa ih srdačno pozdravljam i želim ugodan boravak u Hrvatskom saboru. [[Pljesak.]] Zahvaljujem u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovana kolegica Vesna Bedeković, izvolite. Hvala lijepo, poštovani podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice Divjak sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege, evo na samom početku prije svega pridružujem se pozdravu, pozdravima našim učenicima koji su nam došli u goste. Evo dakle, pred nama je kao što vidimo Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu u njegovom dakle konačnom obliku, podsjetit ću da je ovaj prijedlog zakona dobio dakle konačni prijedlog dobio pozitivno mišljenje Vlade RH, a jednako tako raspravio ga je i većinom glasova prihvatio matični Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu. Podsjetit ću na početku da je problematika udžbenika za osnovnu i srednju školu u RH, po prvi puta regulirana postojećim dakle, još uvijek vrijedeći zakonom o udžbenicima za osnovnu i srednju školu 2010. i ovaj zakon je do sada imao jednu izmjenu koja je bila više strukturne nego sadržajne naravi. I postojećim zakonom uređen je postupak uvrštavanja, odbrojavanja izbora i povlačenje iz uporabe udžbenika, govorim sada o ovom zakonu, o ovom prijedlogu udžbenika i dopunskih sredstava, jednako tako, regulirano je odobrenje i uporaba pomoćnih, nastavnih sredstava za učenike osnovne i srednje škole, isto tako financiranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, sredstvima iz državnog proračuna, a među namjerama osnovnima, donošenje ovog zakona, ističem onu prije svega za jasnijem i kvalitetnijem uređivanje načina odobravanje udžbenika i drugih obrazovnih materijala koji prati stvarne potrebe školskog sustava. Zatim jednako tako uređivanja postupka odobravanja, uvrštavanja u katalog izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih i srednjih škola i naravno uređivanje pitanja vezanih uz promjene udžbenika koje su dakle, predviđene kurikularnom reformom, na razini osnovne i srednje škole. A jednako tako ovim zakonom dakle, uređuje se postupak odobravanja i uvrštavanja u katalog izbora i povlačenje iz uporabe udžbenika i drugih obrazovanih materijala i to je ono zašto sam na početku spomenula prethodni zakon. Mi smo na snazi i još uvijek imamo nekoliko dana do izglasavanja ovog zakona na snazi postojeći Zakon o udžbenicima, dakle, iz samog naziva jasno Zakon o udžbenicima, dok danas raspravljamo o Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima i u tom smislu govorimo i o svim onim pratećim materijalima pa između ostaloga i digitalnim sadržajima koji prate udžbenike. Jednako tako ovim prijedlogom ministru nadležnom za obrazovanje daje se mogućnost da katalog obveznih udžbenika i pripadajućih svih dodatnih dopunskih, odnosno, nastavnih sredstava svake g. za pojedine razrede, odnosno, za pojedine programe katalog … [[Govornik se ne razumije.]] s namjerom omogućavanja lakše prilagodbe kataloga stvaran potrebe za udžbenicima u osnovnim i srednjim školama. Isto tako, osigurava se mogućnost nasljeđivanja onih tiskanih udžbenika koji nisu radnog karaktera uz naravno izuzetak pojedinih predmeta u razrednoj nastavi osnovnoj školi, gdje je to potrebno zbog razvoja vještina, nekih vještina kod učenika i naravno s obzirom na to da se radni udžbenici ne mogu nasljeđivati, otvorena je i mogućnost da se oni biraju svake g. Jednako tako, kao što sam rekla, skraćuje se i pojednostavljuje procedura odobravanja i odabira udžbenika, koja bi se trebala obavljati u istoj godini i to unutar 6 mj. u razdoblju od sječenja do lipanja tekuće g. a naravno novi naslovi bi bili u uporabi već od mjeseca rujna. I ono što je evo novost u odnosu na sadašnje stanje, ovim zakonom dakle, dopunska i pomoćna sredstva nastavna sredstva postaju drugi obrazovni materijali, koji će biti omogućeni na korištenje, a o njihovom korištenju odlučivati će škola, odnosno, učitelji i nastavnici, čime evo je dodatno omogućena povećana autonomija, korištenja nastavnih, različitih dopunskih i dodatnih nastavnih materijala za same učitelje. Naravno potiče se zakonom i digitalna transformacija učenika i ono što smo već nekoliko puta naglasili zakonom se osim mase regulira i najveća dopuštena cijena udžbenika. I sada znademo da smo evo na temu ovog zakona, održali niz konsultacija, kako s našim kotacijskim partnerima, tako i sa predlagateljem, odnosno, ministarstvom, vezane ne samo za primjedbe matičnog Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu nego i za prijedloge pojedinih saborskih zastupnika. I evo, ono što donosi konačna verzija zakona, dakle, ono što su razlike između prvog čitanja i evo, prijedloga konačne verzije zakona, dakle, prije svega, ja ću ih kratko pokušati nabrojiti, dakle u čl. 3. pojam udžbenika definiran je na način, da za razliku od prve verzije, prvog čitanja, udžbenik postaje obvezni obrazovni materijal i izazov predmeta s pretežito odbojnom komponentnom i taj materijal služi kao cjeloviti izbor za ostvarivanje svih odgojno obrazovnih ishoda, utvrđenim predmetnim kurikulumom, za pojedini razred i predmet. I naravno ostalo je definicija da udžbenik može biti ili tiskani i ili elektronični. Jednako tak, odgojni predmeti, razredi u kojima će se koristiti udžbenici biti će definirani pravilnikom. Nadalje imamo prihvaćenu primjedbu vezano uz čl. 4. stavak 1 koja se odnosi na revidiranje i izračuna cijena po principu linearnosti pri čemu je uzet u obzir broj obveznih sati, sati obveznih predmeta, kao i sam broj predmetima u različitim razredima. I u tom smislu je izmijenjen koeficijent u formuli izračuna najveće dopuštene cijene, na način da su se koeficijenti za 5 i 6, odnosno 7 i 8 razred uskladili u odnosu na koeficijent za razrednu nastavu tako da kolorira s brojem sati i brojem predmeta. Udio cijene elektroničkog dijela udžbenika, u ukupnoj cijeni udžbenika odrezivati će se pravilnikom sukladno komponentama elektroničkog udžbenika iz stavka 3 stavka 4. Jednako tako u čl. 6 definiran je postupak recenziranja drugih obrazovnih materijala na način da je propisano da agencija nadležna za obrazovanje je dužna u roku od 30 dana dati odobrenje za objavu a na temelju mišljenja stručnog povjerenstva za procjenu ovih sadržaja, ovu izmjenu smatramo jako bitnom i jako važnom u odnosu na prethodnu verziju, prvu verziju, prvo čitanje gdje ovakvi sadržaji nisu trebali prolaziti nikakve filtere, smatramo da je ovo jako bitno. Nadalje, dopunjen je članak na način da se u stavku 5. doda alineja u kojoj se navodi sažetak recenzije koji je potrebno priložiti kako bi se osiguralo da se prijavi udžbenika osigura i ovaj važan dokument i naravno, rok za predaju udžbenika na javni poziv u članku 6. stavku 4. povećan je na najmanje 90 dana i naravno dana je prijelazna odredba kojom je propisano da će rokovi za predaju i za davanje stručnog mišljenja o usklađenosti udžbenika propisan u članku 8. stavku 1. za školsku godinu 2018./2019. g. iznositi 60 dana od dana zaprimanja prijave. I naravno u članku 16. propisana je ovlast Vlade Republike da sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, može donijeti odluku o sufinanciranju nabave udžbenika i drugih obrazovnih materijala. Također propisana je i ovlast Vlade RH za donošenje odluke o sufinanciranju nabave i drugih obrazovnih materijala u elektroničkom obliku kako bi se poticala digitalna transformacija u školama. Nastavno na to, u članku 16. dodan je stavak 7. u kojemu je navedeno kako će škola odluku o korištenju komercijalnih i drugih obrazovnih materijala donijeti najkasnije do 15. srpnja što smatramo također bitnim i naravno pojašnjena je procedura odobravanje objave drugih obrazovnih materijala u virtualnom repozitoriju a detalji će biti propisani pravilnikom što jednako tako smatramo izuzetno bitnim. I naravno radi pojašnjenja pojma odgojnih predmeta u smislu ovoga zakona, definicija predmeta s pretežitom odgojnom komponentom prebačena iz članka 16. u članak 3. i rečeno je dakle, određeno je da za te predmete udžbenici nisu obavezni a naglasak je stavljen na druge obrazovne materijale pri čemu će predmeti sa naglašenom odgojnom komponentom u kojemu će se koristiti udžbenici biti definirani pravilnikom. Dakle, zaključno, na temelju evo svega izrečenog, Klub zastupnika HDZ-a podržati će Konačni prijedlog Zakon o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu pri čemu naglašavam da je HDZ svjesna činjenice da živimo u 21. st., svjesna je činjenice da živimo u društvu snažno obilježenom trendom digitalizacije koju ne možemo niti negirati niti izbjeći ali jednako tako naglašavamo da u skladu sa svim trendovima ponavljam, kojih moramo biti svjesni i koje moramo osvijestiti, digitalizacija, informatizacija škole mora biti dobro pripremljena, mora biti dobro strukturirana, ne smije biti lomljena preko koljena samo zato da bi se prikupili politički bodovi, mora biti provedena u kontroliranim uvjetima i to ne nauštrb materijalnog statusa škola, ne nauštrb materijalne opremljenosti škole kako ne bismo doista došli u situaciju da se ponašamo na tragu Marije Antoanete i uzrečice „Ako nemaju kruha, neka jedu kolače“, pritom znademo, već smo to nekoliko puta rekli da kruhom smatramo materijalne uvjete škole a kolačima digitalizaciju. Jednako tako podsjećamo, pa evo i ministricu podsjećamo da je nekako projekt prijelaza naše škola na rad u jednu smjenu koji itekako omogućava bolju kvalitetu rada u našim ustanovama, ostao u sjeni i ostao je negdje po strani, raspravljamo o puno drugih stvari a ovo je ostalo po strani i jednako tako smatramo je potrebno razmisliti i staviti u fokus pozornost i mogućnost besplatnih udžbenika, naravno da tu ideju podupiremo ali jednako tamo smatramo da je potrebno osmisliti dobar model u suradnji svih zajedno, da je potrebno argumentirano o tome raspravljati, slušati jedni druge, uvažavati jedni druge a naravno sve što donosi ovaj zakon u praksi i njegove implikacije u praksi, vrlo brzo pokazati će vrijeme, vrlo brzo, a onda ćemo moći eventualno raspravljati o tome što praksa pokazuje i što će u praksi biti potrebno izmijeniti ili popraviti. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, Reformista i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Kažimir Varda, izvolite kolega. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege, poštovana ministrice sa suradnicima. Nastavno na i moju repliku, ja mislim da mi ovdje u Saboru svi u najboljoj namjeri raspravljamo o zakonskim prijedlozima kako bi oni bili što bolji i kako bi se u praksi mogli implementirati ali normalno, ja ne dolazim iz obrazovnog miljea pa s obzirom na uvjete u kojima radimo kao zastupnici, skupljate informacije od stručnih osoba koje vam mogu pomoći u razmišljanjima kad iznosite svoja stajališta, ona ne moraju uvijek biti po vašoj mjeri ali je dobro da ih saslušate i da o tome razmislite. Naime, počet ću sa sljedećim, moram skratiti, imam ja toga dosta. Od zadnjih Izmjena i dopuna zakona o odgoju i obrazovanju kojega smo donijeli 13. srpnja ove godine u čl. 3 st. 5 stoji da nacionalni kurikulum i okvirni nacionalni kurikularni dokument donosi ministar odlukom. Poštovana ministrice, Izmjenama i dopunama tog istog zakona je 2008., 2012. i 2013. nije bila ova, za mene vrlo važna riječ-odlukom, donosi ministar odlukom. Prema tome, ispada da vi kao aktualna ministrica ostajete jedina odgovorna osoba za nacionalni kurikulum i okvirni nacionalni kurikulum pa od tuda, ne daj bože da to znači da se i vi svrstavate iza nečijeg lobija ili da sutra onaj poznati pojam šuvarijada kojeg smo imali u jednoj od obrazovanih reformi zamijenimo nekim drugim pojmom jer ste zapravo, izmjenom tog zakona kojeg smo mi usvojili u 7. mj. na sebe preuzeli takvu odgovornost. Dalje, logično se nameće pitanje je li jeftiniji i lakši udžbenik određivanjem težine učeničke torbe o čemu smo govorili u 1. čitanju prijedloga zakona, da li ide na uštrb odgojnih predmeta. Držim da upravo odgojna komponenta u obrazovnom sustavu ostaje najveći problem u školi o čemu svjedoči i slučaj u Čakovcu i svjedočenje brojnih vrlo mučnih ponašanja učenika na učitelje i nastavnike. Dakle, mogli bi se složiti da to nije samo problem pedagoškog rada nego i u odgoju koji je donesen od negdje drugdje, ali škola je obrazovna i odgojna ustanova. Usput koristim priliku, makar nije predmet ovog zakona, da bi vaše ministarstvo trebalo poduzeti sve mjere da se izmjenama u kaznenom zakonodavstvu učiteljima i nastavnicima osigura status služene osobe, kao što je to slučaj s medicinskim osobljem. Kako mi shvaćamo, izmjena elektroničkog udžbenika ili njegovog dijela, u čemu smo se referirali u obrazloženju amandmana koje je naš klub podnio, nije opravdana niti prihvatljiva. Zakonom je precizno utvrđena procedura mogućih izmjena i ne postoji prostor za drugačije postupanje s izmjenama ovih udžbenika. Naprotiv, na ovaj način se otvara mogućnost određenih manipulacija, čak otvorenih pogodovanja, tvorcima elektroničkih udžbenika koji bi na ovaj način isti mogli mijenjati bez propisane procedure po završetku svake nastavne godine. Takvo je postupanje dijametralno suprotno postupanju koje zakon određuje za tiskane udžbenike i njegovu izmjenu i korištenje. Dakle, trajanje tzv. papirnatog udžbenika je 4 godine, a licence elektroničkih verzija 1 godinu. Ne krije li se prisilna digitalizacija i pretjerana informatizacija u priči o laganim i jeftinim udžbenicima, dok je u pozadini nešto drugo? Što se tiče cijene, cijene elektroničkog dijela udžbenika u prvom prijedlogu zakona, dakle, u prvom čitanju, imali ste da je ta cijena najviše 20% od tiskanih udžbenika iz čl. 3 st. 6. U konačnom prijedlogu zakona, a kažete da određujete maksimalnu cijenu, taj postotak je izostao. I vi kažete u konačnom prijedlogu zakona, da će za udžbenike koji se sastoje od tiskanog ili elektroničkog dijela, udio cijene elektroničkog dijela udžbenika urediti ministar pravilnikom. To izaziva sumnje. Dakle, ako govorimo o cijeni i da utječemo na najveću moguću cijenu, onda vas molim, zbog čega ste, u konačnom prijedlogu zakona izostavili ovaj maksimalnu cijenu elektroničkog udžbenika, pravilnikom ministar. Nadalje govorite kako bez udžbenika nema kurikularne reforme. Ja nisam, reko sam, stručnjak za obrazovanje, ali logika mi nalaže, da bez kurikuluma nema udžbenika. Dakle, najprije bi trebali odrediti kurikulum pa onda dati tiskati bilo u kojem obliku udžbenike. Meni to, oprostite, nije logično. Meni to nije logično. Naime, uveli smo zapravo školu za život. Je li imamo evaluaciju te škole za život? Ako ste ju i započeli, to je vrlo kratko razdoblje da bi mogli dobiti rezultate koji će nam dati konačno kakav taj kurikulum treba izgledati za tu školu za život. A onda, na osnovu toga, odrediti kako će izgledati i u kojem obliku udžbenici. Meni je to logično, možda vama nije, ali ja ne vidim drugu logiku. Rezultati te evaluacije, ne znam da li ih imate, nama nisu prikazani, nisu nam prikazani, a s druge strane neki neuroznanstvenici i psiholozi s uglednih sveučilišta koji se bave psihologijom dječjeg razvoja upozoravaju na činjenicu da se digitalizacijom procesa učenja mora krenuti oprezno.

Do sad smo govorili o pogodovanju izdavačkom lobiju. E, sad ja postavljam pitanje uvodimo li mi u ovim neki novi IT, lobi IT industrije i ko će te troškove eksperimenta zapravo platiti nakon što usahnu sredstva iz EU. Ovde su kolege govorile o broju ne znam tableta, pametnih telefona, kompjutera, 370, 317.000 je samo osnovnoškolaca. Stavljamo li time učenike boljeg materijalnog statusa u povoljniji položaj u odnosu na one iz siromašnijih …/nerazumljivo/… da ne govorimo da ni pokrivenost internetom u Hrvatskoj nije podjednaka i da će time profitirati djeca iz razvijenih sredina nauštrb onih manje razvijenih. Ustavom je zajamčeno pravo na obrazovanje pod jednakim uvjetima, a ovakvim prijedlogom zakona mi produbljujemo čini mi se jaz u dostupnosti obrazovanja i zato i smo dali amandman baš zato da udžbenici baš za osnovnu školu idu na teret državnog proračuna. Poštovana ministrice, nekoliko riječi kolko stignem o dualnom sustavu obrazovanja, a vezano je opet za udžbenike. Za ovu školsku godinu napravili ste reformu kroz modernizaciju sadržaja za neka trogodišnja zanimanja, kozmetičar, dimnjačar, staklar, prodavač. Modernizacijom sadržaja izbačeni su nastavni predmeti, dakle zbog kilaže sutra koji se smatraju dijelom općih predmeta povijest, biologija, geografija jer valjda nije važno da dimnjačar razumije vrijeme i prostor u kojem se nalaže, nalazi. Slažem se da su važni strukovni sadržaji, ali budući dimnjačar osim dimnjačarstva bit će i građanin Hrvatske i Europe i globalnog svijeta. Teško da će mu sati prakse pomoći u snalaženju u društvenim i ekonomskim zbivanjima koja ga okružuju. Istina da naši učenici u osnovnoj školi imaju veliki broj i općih sadržaja, ali treba težiti cijelo životom učenju, pa učenici s 12 odnosno 16 godina nisu iste osobe i njihov doživljaj svijeta je različit, a zadaća moderne škole je učiti učenike misliti i snaći se u šumi informacija. Dakle, od općih predmeta u strukovnim školama ostali su hrvatski jezik, dijelom matematika koja se upakira u matematiku u struci, tjelesna i zdravstvena kultura i vjeronauk. Do sada su trogodišnje škole imale u nastavnom povijest u prvom razredu, a sadržaj je bio hrvatska povijest, toga sada nema. Naravno da nastavni kurikulum ne treba raditi zbog zaposlenih nastavnika jer se oni mogu prekvalificirati informatičare kako je to i javno rečeno, ali u svakom slučaju treba razmišljati o poučavanju vrijednosti koja se usvajaju u formativnoj dobi mladih osoba od 14, 15 do 17, 18 godina. Škola bi u svakom slučaju trebala i dalje biti odgojno-obrazovna institucija, a teško da ćemo strukovni sadržaj, da će strukovni sadržaji smanjiti nasilje i netoleranciju među osobama, mladim osobama. Tu bi stao pa ću u pojedinačnoj raspravi nastaviti jer nemam dovoljno vremena. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Kažimiru Vardi. Prelazimo na slijedeću raspravu u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovana kolegica Dragana Jeckov, izvolite. Zahvaljujem uvaženi podpredsjedniče sabora, gospođo ministrice sa suradnicima, Klub zastupnika SDSS-a u prvom čitanju je podržao prijedlog zakona ali smo istaknuli određene nejasnoće te predložili neka od mogućih rješenja, dakle evo sve u cilju što kvalitetnijeg konačnog prijedloga. Jasna nam je namjera da se pridonese jasnijem i kvalitetnijem uređenju načina odobravanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala koji prate stvarne potrebe školskog sustava. Ovo je dakle, prvi korak u približavanju modernim trendovima europskim trendovima, dakle koji potiču i autonomiju u školama i to možemo prihvatiti. Prijedlogom zakona odobrit će se i u katalogu uvrštavati samo udžbenici, dok dopunska pomoćna nastavna sredstva postaju drugi obrazovni materijali i na taj način korist će se kao što sam rekla praksa zemalja EU. Komercijalni i drugi obrazovni materijali nalazit će se u virtualnom repozitoriju, a prolazit će provjeru agencija usklađenosti drugih obrazovnih materijala sa znanstvenim načelima i etičkim normama, pa da su pedagoški, psihološki i didaktički, metodički primjereni za korištenje u nastavi te u skladu sa ishodima kurikuluma. To je svakako smatramo u redu i dakle svojevrsna je putem ovi, svojevrsna je kontrola, dakle koju je potrebno da odradi agencija. Otvara se mogućnost korištenja besplatnih i drugih obrazovnih materijala koji se dakle neće formalno odobravati i o njihovom korištenju odlučivat će se škola, odlučivat će škola odnosno učitelji u skladu sa zahtjevima kurikuluma i smatram da je krajnje vrijeme da zaista prosvjetni radnici odnosno učitelji imaju tu jednu autonomiju i naravno da sve to zavisi od osobe do osobe uostalom i cijeli taj proces učenja i predavanja zavisi od profesora do profesora. Novim zakonom će se ministru nadležnom za obrazovanje omogućiti da otvara katalog svake godine za pojedine razrede ili programe u svrhu njihove prilagodbe stvarnim potrebama za udžbenicima. Moje pitanje dakle odnosilo se kako će se odrediti upravo te stvarne potrebe, oće li to biti dužnost stručnih aktiva za prikupljanje podataka s terena koji će ih dakle obrađivati i interpretirati jer u članku 6. stavak 1. predloženog zakona navedeno je da ministarstvo nadležno za obrazovanje ima namjeru izmjene kataloga, dakle da iskazuje javnim pozivom u kojem se navodi za koje se udžbenike mogu podnijeti prijave nakon što je udžbenik bio u upotrebi najmanje 4 godine osim ako za izmjene kurikuluma ne zahtijevaju, dakle ne zahtjeva se ranija izmjena. Izmjene kurikuluma ili prosudba ministarstva za pokretanje tog postupka je zapravo odozgo ali uočene nedostatke na terenu imamo od dole i neprilagođenost udžbenika potrebama nastavnika odnosno učitelja, učenika će se dakle, prenijeti na Ministarstvo. Po kojim će se kriterijumima osim evaluacijskih izmjena kurikuluma odrediti nakon te 4 godine, je li novi udžbenik potreban. To je dakle jedna od nedoumica koje smo uočili u ovom zakonskom Prijedlogu. Pozdravili smo činjenicu da se Zakonom prvi put definira najveća dopuštena cijena mase kompleta udžbenika po razredima i to je svakako nastojanje da se smanji težina školske torbe, i naravno da smo svi za to zainteresirani. Zakonom se osigurava mogućnost nasljeđivanja tiskanih udžbenika koji nisu radnog karaktera. Izuzetak su pojedini predmeti u razrednoj nastavi osnovne škole gdje je neophodno, gdje je to neophodno zbog razvoja vještina kod učenika. Kada su u pitanju ograničenja za izradu udžbenika pored taksativno navedenih načela, kao što smo imali prilike čuti kako je reagirao Odbor, važno je istaknuti da sadržaji udžbenika treba da budu u skladu sa znanstveno utemeljenim činjenicama, ovo je zaista važno jer treba imati u vidu današnju dostupnost informacija i razvijati kod djece i mladih prije svega kritičko razmišljanje i mogućnost prepoznavanja i razlučivanja podataka zasnovanih na znanosti i u svojoj replici sam dobila odgovor, da će to biti uređeno Pravilnikom. Nekoliko stvari ću reći kada je u pitanju obrazovanje manjina odnosno na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Dakle, člankom 11., Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i člankom 6., Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Ministarstvo ima obvezu utvrditi i donijeti dio nastavnog plana i programa koji se uz opći dio obavezno sadrži i dio čiji je sadržaj u vezi sa posebnošću nacionalne manjine. Dakle, maternji jezik, književnost, povijest, zemljopis, likovna i glazbena kultura odnosno umjetnost. Istakli smo i u prethodnoj raspravi, neophodnost suradnje sa Institucijama manjinskih zajednica u izradi tih programa, te dakle njihove primjene u školama. Istakli smo problem u izradi nastavnih planova i programa te odobravanja novih udžbenika bez kojih nema kvalitetne nastave, naravno uopće, ali i nastave na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Kvalitetno izrađene nastavne planove i programe možemo očekivati i realizirati uključujući dakle, blisku i nužnu suradnju sa učiteljima i profesorima iz nastave, iz tako zvane nastave na manjinskom jeziku odnosno iz reda pripadnika nacionalnih manjina. U realiziranju obveznog nastavnog plana i programa, i nacionalnoj grupi predmeta, nacionalne manjine imaju tako zvanu ugrađene sadržaje do 30%, koji se odnose na nacionalnu povijest, zemljopis, glazbenu i likovnu kulturu. Kada je riječ o srpskoj nacionalnoj manjini, do sada nije definirana satnica za takve sadržaje, a sadržaji nisu definirani odnosno nemamo pisane kurikulume za neke predmete i svakako da je to pred, da je to potrebno u što skorije vrijeme i razriješiti. Istakli smo dakle važnost i potrebu sufinanciranja cijelog procesa, razlike zbog cijene dakle male naklade za srpski jezik i dakle, tu cjelokupnu nacionalnu grupu predmeta. Ujedno smo istakli da je u članku 11., Prijedloga Zakona regulira korištenje udžbenika izrađenih na jeziku i pismu nacionalnih manjina, i da je potrebno predvidjeti i regulirati mogućnost da iznimnim slučajevima ministar obrazovanja može odobriti upotrebu novog udžbenika za pripadnike nacionalnih manjina. Također jedan element koji svakako je moguće, u ovim zakonskom prijedlogom ipak zanemaren, to je, to pisanje rukom i smatramo da pisanje rukom, sastavljanje cjelovitih tekstova, smislenih struktura, upotrebe olovke i papira je neophodno kao jedan didaktički element i to nije samo, pisanje dakle nije samo jezička i misaona vježba, nego i motorička, i svakako da je to relevantno za razvoj djeteta, od tud naša ideja, koja kao što vidimo nije prihvaćena, da se razmisli o mogućnosti korištenja elektroničkih udžbenika, dakle, tih materijala nakon 4-og razreda osnovne škole. Ono što je uvaženo, naša sugestija koja je uvažena odnosi se, dakle na, da katalog sadrži imena recenzenta koji je proveo metodičku i stručnu recenziju, to je dakle prihvaćeno, i govori se, govori da se prijava, prijavi udžbenika priloži i sažetak metodičke i stručne recenzije. Na kraju svojeg izlaganje, samo ću još reći da, ne znam je li to uobičajeno, nadam se da mi predsjedavajući neće zamjeriti, osvrnut ću se samo kratko na izjavu, na diskusiju kolege Hrga, koja se odnosila na prijenos osnivačkih prava na jedinice lokalne samouprave, koje također, njegovu diskusiju apsolutno podržavam i kada je u pitanju Klub nacionalnih manjina, po ovom pitanju ima apsolutno saveznika u nama, i kada je u pitanju prijenos osnivačkih prava i taj članak 96., stavak 3., dakle, imamo jedan diskriminatorni primjer koji se događa u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Dakle, gdje imamo neujednačenu praksu prijenosa osnivačkih prava, pa se tako u roku od 21 dan od podnošenje Zahtjeva za prijenos osnivačkih prava grada Vukovara završi cjelokupni prijenos, a kada su u pitanju tri Općine mahom naseljene pripadnicima srpske zajednice, gotovo četiri godine se o tim Zahtjevima niti ne odlučuje.

Nadam se da će taj zahtjev Vukovarsko-srijemske županije za vjerodostojnim tumačenjem se uskoro naći i na sjednici saborskog Odbora, te da će o tome biti odlučeno na način kao što je to učinjeno i kada je u pitanju grad Vukovar. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime kluba zastupnika SDP-a poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Poštovana ministrice sa suradnicima, nakon prvog čitanja, jako je malo primjedbi, ne samo nas iz SDP-a, nego primjedbi općenito saborskih zastupnika koje su uvažene i implementirane u Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima u ovom drugom čitanju. Moram priznati da nisam time iznenađena, to je na žalost postala praksa u Ministarstvu znanosti i obrazovanja, da zapravo ove rasprave u HS-u koje se vode i eventualne primjedbe i pokušaj popravljanja konačnog prijedloga teksta zakona se u načelu shvaćaju poprilično osobno i ne doživljavaju se na jedan ozbiljan i konstruktivan način. No, neovisno o tome, ja ću u ime kluba zastupnika SDP-a, savjesti radi, javnosti radi i dužnosti u ovom HS-u radi, upozoriti na razloge zbog kojih mi ne možemo podržati ovakav Konačan prijedlog Zakona. Ono što ste naveli i sami da ćete prijedlogom ovoga Zakona, zapravo, da je to nekakva vaša misija, i vas i Ministarstva da uvedete hrvatski obrazovni sustav u 21.-vo stoljeće, da prijedlog Zakona jamči kvalitetnije udžbenike, veću slobodu izbora, zaštitu kućnog budžeta i proračuna, te rasterećuje učenika od nepotrebnih sadržaja, pa hajmo redom. Ovaj Zakon po nama ne jamči kvalitetnije udžbenike, u prilog tome ide činjenica da ste cijenu odlučili formirati jedinstveno na svijetu, sukladno težini udžbenika. Znači, vi kao Ministarstvo obrazovanja biste trebali biti zadnje Ministarstvo koje će prezentirati određeni Zakon na populistički način, tipa da ovaj Zakon će omogućiti jeftinije udžbenike i lakše torbe, to je nešto što možda i možemo podnijeti da dolazi iz nekih drugih Ministarstava, ali nikako iz Ministarstva obrazovanja ovako površni argumenti, zapravo, što ovaj Zakon nosi, a niste ih se libili koristiti kao ključne elemente od samoga početka kada je Zakon nastajao i to je način na koji ste, zapravo, komunicirali, da ovim Zakonom idete na ruku učenicima i njihovim roditeljima jer ćete jamčiti lakše torbe i jeftinije udžbenike. Ali kažem, Ministarstvo obrazovanja bi trebalo se kloniti ovakvih površnih, paušalnih, jeftinih piar smicalica kojima će prezentirati određeni Zakon. Ministarstvo obrazovanja treba biti to koje će promovirati obrazovanje, koje treba promovirati pristup da ne sudimo knjigu po koricama, nego po sadržaju, a onda slijedom toga i ne bi smijelo pristati, a još manje predlagati u svom zakonskom prijedlogu, Konačnom zakonskom prijedlogu da će se cijena udžbenika, pa recimo, samim time i njegova financijska težina, određivati sukladno njegovoj težini odnosno kilogramima ili gramima. To je nešto što je nečuveno, nešto nečuveno i to definitivno neće jamčiti kvalitetu udžbenika. Struka, ljudi koji se malo više razumiju u ovo od mene, nemojte samo me optužiti da su mi to pisali nakladnici, ne pisali su mi profesori jer ovdje svatko tko uputi ili u javnom prostoru bilo kakvu primjedbu na ovaj Zakon, vi ga a priori odmah proglašavate neprijateljem javnog interesa jer sebe percipirate kao zaštitnicu javnog interesa, onoga tko dovede u pitanje bilo koju stavku Zakona ste u ovom javnom prostoru ovih dana, ovih mjeseci, prikazivali kao nekakve eksponate određenih interesnih skupina, što zapravo, u dosta slučajeva, možda negdje toga ima, ali ne možete generalizirati na takav način, to nije lijepo, ni kulturno. Znači, ljudi koji se razumiju u ovo više od nas, kažu da ograničavanje cijene udžbenika neće nužno smanjiti ni troškove roditelja ako udžbenici dobivaju elektroničku odnosno digitalnu komponentu. Naime, u slučaju elektroničkih dijelova udžbenika, za roditelje se pojavljuje novi trošak nabave i održavanja stolnih, prijenosnih i tablet računala za djecu koju školuju, a kod siromašnijih roditelja i nabava priključaka, te pretplata za kućni Internet, o tome je već i bilo ovdje govora u HS-u. Ovo posebno može pogoditi roditelje s većim brojem djece koja neće moći istovremeno koristiti jedno računalo za korištenje digitalnih komponenti udžbenika, već će možda imati potrebu za nabavom dodatnih računala. Drugo, ograničavanje cijene udžbenika neće nužno imati pozitivne efekte za državni proračun ako će se iz sredstava državnog proračuna sufinancirati nabava tih istih stolnih, prijenosnih ili tablet računala za škole koje će koristiti digitalne udžbenike i sadržaje u nastavi u učionici. Bez dodatnih izdvajanja iz državnog proračuna ili korištenja EU fondova neće biti moguće u svim predmetima koje imaju digitalne komponente udžbenika takve sadržaje koristiti u nastavi škole. Ovim dva argumentima htjela sam samo demantirati, nema ministrice, nju ovo ne zanima što mi imamo za reći, ionako je Zakon kako je ušao u Sabor, tako će izaći, bez obzira što mi ovdje pričali, ali, zapravo su ova dva argumenta koja kaže struka, zapravo samo demantiramo vašu tezu da ćete na ovaj način zaštiti kućni budžet i hrvatski proračun, to naprosto nije točno i to treba reći i nema ništa loše u tome ako će to doprinijeti kvaliteti hrvatskog obrazovnog sustava, ako to košta, neka košta, ali treba biti iskren prema javnosti, a ne obmanjivati hrvatsku javnost. Isto tako, ovo ne jamči kvalitetnije udžbenike, nešto je o tome govorila i kolegica Pusić i ostale kolege u ime kluba. Znači sadržaj je taj koji odrađuje udžbenike, a mi kroz ovaj zakon ne govorimo o sadržaju. Mi imamo sadržaje na kojima godinu dana su radile ljudi i struke imamo kurikularne dokumente s kojima ne znamo što se događa, ne znamo na koji način su implementirani svi oni zaključci, koji smo dobili iz javnih i stručnih raspravi i zapravo jamstvo kvalitete sadržaja, pa samim time i udžbenika od strane ovog ministarstva ne postoji, pogotovo zbog toga što ej u pitanje doveden cijeli koncept cjelovite kurikularne reforme, što se ona u međuvremenu pretovarila u nešto drugo. I zapravo na jedan netransparentan način, javnost nema mogućnost pratiti što se događa u tom dijelu. Tako da time anuliramo i ovaj argument kojim ste rekli da ćete rasteretiti učenike od nepotrebnim sadržajima, hajte, kako?

Tako da, već ovaj uvodni dio, gdje vi kažete što će nama koju dobrobit će nam donijeti Zakon o udžbenicima je pun zapravo neistina i to ne ulijeva povjerenje, pogotovo kada dolazi iz Ministarstva obrazovanja, koje bi trebalo i prema našim obrazovnim institucijama, i prema zaposlenicima u obrazovnim institucijama, i prema roditeljima i prema javnosti, promovirati jedan drugačiji koncept, koncept pun sadržaja, koncept koji se temelji na istini, na transparentnosti i na odgovornost i to je ono što nikako nije dobro. Da ne govorimo o kulturi, ali valjda nije slučajno da ministrica napušta ovu sabornicu baš u trenutku kada svoja stajališta iznose Klubovi SDP-a i između ostala čini mi se i Klub Milana Bandića, jer tu ne može prikriti ljutnju, da je njemu zapravo uspjelo u jednoj minuti, ukrasti šou time što će osigurati za sve osnovnoškolce besplatne udžbenike, a ministrica se toliko trudi sa svojim timom ovih godinu, dvije, da zapravo ostavi taj jedan dobar dojam u javnosti, kamo sreće da se toliko energije u laže i u sadržaje i u kvalitetan rad ministarstva, i u dokumente koji dolaze pred Hrvatski sabor. Ono što je također ovim zakonom kaže se da se osigurava nasljeđivanje udžbenika, to naprosto nije točno. Nasljeđivanje udžbenika svake 4 g. se biraju novi udžbenici, u međuvremenu nasljeđivanja udžbenika je moguć od 2010. g. Kaže se da će se ovim zakonom osigurati sloboda učitelju da sam bira, odnosno, kreira hoće li koristiti zbirke zadataka radne bilježnice itd. Ne. Sloboda bi bila da ste otvorili prostor kao u Finskoj, da neke učitelje iz povijesti, kaže gledajte, meni uopće ne treba udžbenik, ja sam hodajući udžbenik. Ili da je neki učitelj iz nekog, ili nastavnik iz nekog predmeta rekao, da, meni ne treba udžbenik meni treba radna bilježnica, treba mi priručnik, treba mi zbirka zadataka.

A dobar učitelj ili nastavnik je hodajući udžbenik. A radne bilježnice i zbirke zadataka su dopunska nastavna sredstva koja se nastavljaju na taj udžbenik i služe upravo onom ključnom dijelu nastave da učenici vježbaju, usavršavaju, dobivaju povratnu informaciju, rade nešto za sebe da vidimo kako primijeniti ono što mu je dao udžbenik u tiskanom obliku, sutra u elektroničkom ili njegov hodajući udžbenik koji je njegov učitelj ili nastavnik. To je poanta, ali vi ste na jedan bez ikakvih relevantnih procjena, bez ikakvih analiza, bez ikakvih znanstvenih utemeljenja, odlučili da ćete olakšati torbe na način da ćete iz njih izbaciti radne bilježnice i zbirke. Pa najlakše je tako olakšati torbe. Ali to ste mogli riješiti na način, da podijelite te radne bilježnice, na one za prvo polugodište, one za drugo, pa će samim time biti lakše, ako vam je to toliko važno ili da osigurate sandučiće u školama tako da možete da djeca mogu ostaviti to u školama, ne samo to, nego i svoje udžbenike ako im ne trebaju. Da se po prvi put regulira najviše cijena udžbenika, također nije točno, to nije točno, jer 2014. g. tada se je smanjila cijena udžbenika kompleta za 15-20% kompleti su bili isto tako lakši za 2 kg, smanjen je broj udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava u osnovnih školama za 8 predmeta, u srednjim školama za 6 predmeta, dok je ministar bio Jovanović, broj naslova je smanjen za 51, broj formata omota sa 100 na 12 broj akraka za 10% smanjen, propisan je manja gramaža papira, ali se to radilo u suradnji sa strukom, dogovoreno, sustavno i analitički, analitički i držalo je vodu. Kažete, ne znate kolika pompa oko ovako jednog tehničkog zakona, pa malo ste kontradiktorni, di prije 2 dana ste govorili da bez ovog zakona, kada ste ono prijetili i imali predstavu za javnost, prijetili izlaskom iz koalicije, ucjenjivali da ćete izaći, iako je cijela javnost znala da zapravo nemate razloga izlaziti, jer bez te koalicije i vlasti, zapravo vaša stranka ne nažalost ne postoji, ali rekli ste da bez ovog zakona nema kurikularne reforme. Prvo ovaj zakon nema veze sa opstojnošću cjelovite kurikularne reforme, jedino ako izmuzemo da je cjelovita kurikularna reforma, ono što je ovaj Hrvatski sabor propisuje da ona objedinjuje sebe i reformu sadržaja i poučavanje praćenje vrednovanja i ocjenjivanja, a onda tek posljednje instrumente i alate, a udžbenici su samo instrumenti i alati, oni jesu instrument, ali ne smiju biti cilj i jedini smisao, a vi ste to sveli na to. I treće, ne bih rekla da je on baš toliko tehnički, zbog toga što kupnja informatičke opreme u vrijednosti od 3 milijarde kune iz EU fondova i još 450 milijuna kuna iz naših džepova do 2023., čini mi se i nije baš tako tehnička stvar i nekima može značiti posao života. Tako da nije ovo, ovaj zakon tako tehnički kako se posljednjih dana želi prikazati. Ja ne vidim zapravo, što ste vi ovim zakonom novo donijeli, osim što ćete si stvoriti platformu za digitalizaciju i tabletizaciju škola, za uvođenje obrazovnih sadržaja, protiv čega nemam ništa, ali apeliram s ove govornice da bi bilo dobro da pripazite na to ovaj postupak bude do krajnjih granica transparentan, da ne baci sjenu na ovako brzopleto donošenje zakona i da ne ispadne da se ovaj zakon donosi samo iz tog razloga jer netko u njemu vidi prostor i platformu za posao stoljeća. I završno, nikakva nova ideja obrazovanja budućnosti i digitalnog društva pa i ulaska tog društva i primjene u hrvatskim školama nije nastao u ovom ministarstvu za vrijeme gospođe Divjak, Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije, ciljem 5. HS se već opredijelio za modernizaciju nastavnih procesa i same nastave, ali i upravljanja školama.

Međutim, on je nedorečen, on neće jamčiti veću kvalitetu udžbenika i naišao je na velik otpor struke jer se na jedan, onako brutalan način, da ste ih potpuno izignorirali, odlučili neke stvari u njihovo ime i postoji bojazan da ćete time narušiti kvalitetu obrazovnog procesa i da, na žalost niste ispoštivali dobru praksu dijaloga s onima s kojima trebate voditi dijalog kad donosite ovakve zakone, a to su oni na koje se zakon odnosi. Prelazimo na sljedeću raspravu. Poštovani predstavnici predlagatelja, kolegice i kolege. Ajmo prvo jednu stvar da jasno kažem, možda da olakšam nekom teret.

Da to razjasnimo. To nije to. Nemojte to breme nosit, nemojte se toga bojat.

Zašto je to bitno? Kada govorimo o sadržaju, vi ne možete raditi reformu bez određenih koraka. … [[Govornik se ne razumije.]] se čudi što neki sada ovdje ne znaju, ali od 15.11. ove godine u javnom savjetovanju o predmetu kurikuluma i međupredmetnim temama, znači, dan danas možete to provjeriti, vidjeti šta više tamo, dati komentare. To je sadržaj. Pa preko udžbenika koje treba ponovno tiskati i izraditi. Preko Zakona o udžbenicima i drugim nastavnim materijalima. Jedno vuče za drugim. Kaže ovdje se ne govori o kvaliteti. Ne, ako ne mislimo na tehničku izvedbu same knjige, gramaže, vrste papira itd., ali da, govorimo o nečemu što je našim građanima, našoj djeci bitno. Koliko će knjiga bit ili neće? Činjenica je, da, do sada se nije zakonom utvrđivalo maksimalna cijena i težina, sad je ovo prvi put zakonom stavljeno. Zašto? Nema onda, ministar dođe, drugi ode, jedan dođe, pa će on sad pravilnikom dogovarat se sa strukom ili nakladnicima i ne znam kako već, u kojem načinu će napraviti. I jedna isto zanimljiva situacija iz povijesti, što nas može sigurno učiti. Kada govorimo o maksimalnoj cijeni, imali smo situaciju da su određene županije sufinancirale međumjesni prijevoz srednjoškolaca. I gle čuda, država odluči to, prije jedno 7, 8 godina, u jednoj godini, možda predizbornoj, sad će država to platiti. Znate što je bio efekt toga? 20-30% su bile skuplje iste te prijevozne linije. Eto jer je država rekla, ona će platiti. A kad je bilo neko tržište, onda se postigla niža cijena. Ovdje imamo zakon koji kaže, neovisno hoće li to biti, hoće država osigurati knjige ili će morati roditelji kupovati knjige, to je maksimalna cijena na osnovu određenih iznosa. Kad se govori o dopunskim pomoćnim nastavnim sredstvima koji postaju zapravo drugi obrazovni materijali, odnosno o radnim bilježnicama, ja ovdje sada gledam, prijedlog kluba zastupnika SDP-a iz prvog čitanja, da osim udžbenika i radne bilježnice budu dijelom obveznog kompleta koji bi kao i do sada odobravalo ministarstvo. Sada čujem kolegicu da ona želi da udžbenici ne budu dio obveznog. Maloprije ovdje, da si… [[Govornik se ne razumije.]] učiteljima koji su hodajuće knjige. Ovo je ministarstvo odbilo, a između dva čitanja mi smo htjeli i radne bilježnice propisati kao obavezni dio a sad u drugom čitanju spočitavamo Vladi zašto su udžbenike stavili kao obrazovni dio, zanimljivo. A šta je cilj svega toga? Veća autonomija učiteljima. Vrlo jasno je napravljena. Znači ovo je prvi korak tom približavanju, jer rekla je mislim ministrica, usporedila je različite europske zemlje koji uopće nemaju formalni dio, koji imaju neki dio itd., mislim da je ovo najbolje, ono trenutno i ona stepenica koju mi moramo proći iz prereguliranog do tog liberalnijeg, odnosno do veće autonomije učiteljima.

Ali učiteljima koji će birati koje radne bilježnice, koja dopunska sredstva hoće, neće, u kojoj mjeri, ja ne vidim zašto je problem da se njima da to na izbor i zašto sad ovo odjedanput tako ne valja. Znači mi ovdje se pojavile neke teze u prošlim raspravama da imamo ovdje interese djece, interese učitelja, interese budućnosti, obrazovanja i očigledno mogu vidjeti legitimne interese nakladnika, oni koji rade za zaradu. Jer znate smanjuje se knjiga i pojeftinjuju se, imaju vjerojatno sigurno manje profita pa nije im to u interesu. Pa onda se dolazi do drugog dijela, kada govorimo iz onog virtualnog repozitorija odnosno virtualnih izdanja knjiga, koji je omjer cijene u odnosu na tiskano pa na virtualno. Pa zamislite sada, imate cijenu knjige koja je recimo 50 kuna i ministarstvo kaže da je taj virtualni dio koji netko želi koristiti jer može izabrati i drugu knjigu ili na razini škole će biti 20% od te cijene. A izdavači hoće da oni odrede pa da oni kažu, vidite u 50 kuna tiskani dio je 10 kuna a virtualni 40 koji moraju svi uzeti, ... [[Govornik se ne razumije.]] molim, a to neki možda žele ovdje a iz kojih interesa, onda sigurno nije iz interesa odgoja i obrazovanja djece i njihove dobrobiti. Jer netko mi ne može reći da pogodovanje lobijima i većoj zaradi ide u interesu djeteta. Kada govorimo ovdje o uvjetima, da, šta mi sada trebamo raditi, zato što imamo uvjete u školama kakve jesu ne trebamo ništa raditi nego čekati građevinsku operativu da nam uredi škole maltene za djecu koje neće ni biti a neka uče po onome kako se učilo prije 50 godina jer to je razlog zašto da n e radimo ništa. Pa naravno da treba ići jedno uz drugu ruku, da ne možemo jedno bez drugoga i da trebamo odrediti da li nam je prioritet ono što možemo napraviti, sada ili ono što se treba raditi sljedećih 5, 10 godina a ne reći ajmo mi ovo prvo 5, 10 godina pa za 10 godina ćemo govoriti o svojevrsnom softwareu kada napravimo hardware, odnosno o kurikulumima, o načinu razmišljanja, načinu učenja i promijeniti taj dio. To, znači striktno, zašto je ovo bitno za kurikularnu reformu? S obzirom na proceduru odobravanja i odabira udžbenika koja nije jednostavna, koja upravo želi ono, novi sadržaj koji govori o kvaliteti implementirati u tiskana izdanja, u e-izdanja i to da bude spremno za sljedeću školsku godinu. Jer džabe nama to ako mi to ne možemo, ako djeca ne budu imala iz čega učiti. Kada govorimo o materijalima, tabletima, bilo čemu sve ono što se može koristiti, prvi i osnovni cilj da oni to mogu imati dostupno u školama, da opremimo te škole, da tamo imaju dostupno, onda u drugom koraku da mogu imati sve ono i ponijeti to i imati kući da im se osigura. Ja bih volio da smo zajedno sa partnerima ne povećali ovaj proračun za pola milijarde, odnosno ako budu i udžbenici za 700 milijuna nego za milijardu i pol. Ali to nije realno u ovom trenutku.

Cijena kompleta udžbenika 361 kuna, sada je bila i do 407, ovisno o razredu kompleta. Radni materijali iz repozitorija do 100 kuna, cijena, odnosno težina torbi do 3 kg, sukladno odredbama Svjetske zdravstvene organizacije itd., itd., čisto, jasno. Ako gledamo predmetnu nastavu od 5. do 6. 22 do 23 sata nastave, 10 obveznih predmeta, cijena 14% ... [[Govornik se ne razumije.]] na plaće, znači obvezni predmeti 636 kuna. Radni materijali do 210. itd. Znači ono što je bitno da se ne minimalizira ovaj, u jednom trenutku se govori kako ovaj nije toliko presudan, kako je sadržaj bitan, sve je bitno, svaki korak u kurikularnoj reformi je bitan, svaki sastavni dio je bitan ako želite raditi kako treba od temelja i ono što je. I još jednom kažem, 15.11. je pušten u javno savjetovanje o predmetnom kurikulumu i međupredmetnim temama.

Mi smo sada imali situaciju da kada jedna knjiga se izda ti šta god je krivo, ako je otišlo da se provuklo, e tu više nema nazad. Pa onda imate tamo natpise po medijima, reportaže, kako neke neprimjerene stvari neke dogmatske, kakve god hoćete se nalaze u knjigama ali ti to ne možeš promijeniti jer zakon ti nije dao. Sada kada izmijeniš sadržaj uvijek možeš promijeniti udžbenike. Završno, mislim da smo otišli u nekim stvarima mimo ovoga zakona što je dobro da se raspravlja o svemu, ne bi smjelo biti u ničemu što se ne bi trebalo raspravljati ali u konačnici, ono što ovaj zakon pruža je modernije obrazovanje, jeftiniji materijali, lakše torbe, bolji način odobravanja, brži, efikasniji, učinkovitiji i najvažnije, implementaciju novih kurikuluma, sadržaja kojeg su ovdje puno puta spomenuli, kvalitete. A moramo omogućiti da se može nešto i otiskat na način na koji to ide u korist našim građanima odnosno djeci ako to znači jeftinije. Kažu da, to će biti jeftinije a skuplje će biti zato što će morati kupiti nešto drugo.

o osnivanju, pa su osnovali školu koja je već izgrađena, koju su u mnogim slučajevima i sami građani gradili. Zašto spominjem osnivače? Pa eto, da odmah kažem ključnu stvar koja mi se čini u ovom zakonu bitna, a to je članak 14. u kojem se predviđa da Vlada RH može kupiti udžbenike ako ima za to sredstava. Mislimo da to nije najbolje rješenje, jer ako pogledamo po županijama i gradovima koji su osnivači škola onda vidimo različitu situaciju, vidimo nove dvorane u kojima sam sreo čovjeka koji trči sa 5 lonaca, 3 kante i 12 krpa i u novoj dvorani curi krov. Vidimo mnoštvo izgrađenih škola koje nisu problem jer se tim školama prilika da se i oni koji su ih gradili da se promoviraju, da kažu da su dobru stvar napravili, ali vidimo isto tako škole u kojima nema WC papira, nema papira za potrebe nastavnika, učitelji ne mogu ići na stručno usavršavanje, osposobljavanje jer nemaju novca za put. Sve su to stvarnosti današnjih škola u RH. I zbog toga je bitno i to će biti suština amandmana da neka Vlada kupi udžbenike, ali neka prije toga jedinice lokalne samouprave i osnivači pošalju zahtjev Vladi i neka u tom zahtjevu jasno stoji koliko novca od svoga proračuna odvajaju za školstvo, za školski sustav. Neka to bude jasan i transparentan podatak i neka se vidi. Jer za mene je besmisleno da ministarstvo kupuje udžbenike ili Vlada ili svi građani RH za one gradove il općine koji uopće ne žele ulagati u školstvo, koji se prave mi se ne bi htjeli miješati, a pogotovo one, one jedinice lokalne samouprave koji su osnivači, dakle prije svega gradovi i županije. Mislim da je poruka tu jasna. Pomoć države da, ali sami napravite jedan korak k tome jer nećemo se lagati, ja sam jednom prilikom rekao na mojoj županiji jedna stranka, na nekoj drugoj županiji je druga stranka ali vjerujte ne može spremačica biti u školi ako to stranka koja je na vlasti u toj županiji u tom gradu ne odredi. To je slika Hrvatske, možemo tu pričati šta hoćemo, a to je tako. I zbog toga je bitno da ti osnivači i te jedinice lokalne samouprave ulože nešto i u školstvo, a u ovom slučaju udžbenike ako žele da i, da i Vlada RH to potakne. Ne radi se ovdje opet kažemo o, netko kaže jedinice lokalne samouprave su i tako ovoga siromašne, jesu i tu se slažemo, trebalo bi veća decentralizacija, a radi se jednostavno o poruci je li im obrazovanje učenika na prvom mjestu. Što se tiče učenika u zakonu vidim da se nije ništa bitno promijenilo, dakle postoje i dalje zahtjevi prema onim svim ili opsegu koji udžbenik mora zadovoljavati to su zahtjevi znanstveni, pedagoški, psihološki, didaktičko-metodološki, etički, jezični, likovno-grafički i tehnički zahtjevi i sad dolazimo do ovoga dijela oko kojeg ima malo prijepora to je masa udžbenika. Piše u pravilniku, vjerojatno će pravilnik opet ministrica donijeti pište da 75 gramski, 90 gramski papir to su granice u kojima papir može biti, pa to onda diktira cijenu udžbenika, a mogli bi i pravilnikom promijenit pa bi možda sa manjom gramažom papira, ali onda bi bilo u pitanju kvaliteta. Što se tiče svih onih školnika, učitelja, stručnih suradnika naravno da je, il da postavim ovako to pitanje, donosi li ministrica tehnologiju u škole ili je ministricu ponela tehnologija u školu, ovo govorim slikovito, ministrice nemojte zamjerit. Mislim, škola se ne može izolirati od društva kažu da se društvo, nekoliko desetaka puta brže mijenja nego sam školski sustav, možda i 100-tinu puta brže, jer vidimo danas da se tehnologija eksponencijalno raste. Možemo se mi tome i opirati, ali jednostavno doći će do tih promjena i osobno smatram da je poruka koju ovaj zakon nosi dobra. Dakle, trebamo uvrštavati digitalne sadržaje, jedina opasnost je tu, i tu tražim kao zastupnik od ministrice da jasno to i kaže, možda u završnoj riječi, jer ne bi se smjelo dogoditi da mi zastupnici budemo, da se tako izrazim namagarčeni, postoji li ikakav skriveni interes iza toga. Ako ne postoji da ministrica jasno kaže da je spremna dati i ostavku ako postoji skriveni interes. Jer pazite s jedne strane su nakladnici koji imaju naravno svoje interese, s druge strane su drugi nakladnici koji u tiskanju udžbenika jedni imaju, drugi imaju interese u ovim digitalnim sadržajima, dakle toga ja kažem da u zakonu ovdje to ne vidim, ali ako postoji onda je to opasno.

Danas su neke stvari koje tehnologija nosi jednostavno ne možemo ih izbjeći ne možemo se ponašati da ne postoje i u tom smislu to trebamo slijediti, međutim moramo paziti gdje je granica. Gdje je granica koju ne smijemo prekoračiti jer jedan arhitekt je dobro to slikovito rekao, poznati zagrebački arhitekt, nekad smo sporije crtali ali smo imali više vremena za razmišljanje, danas brže crtamo uz pomoć tehnologije ali manje vremena imao za razmišljanje. Dakle, to je ona, ona granica između primjene tehnologije i primjene tradicionalnih metoda koje ne smijemo zanemariti, ne smije se dogodit da nam djeca, eto dozvolite primjer kartajući belu sa mladim ljudima, jedan koji je trebao znate uvijek neko trebao pisati uzeo je digitron, ja sam ga pitao pa šta radiš, trebalo je zbrojiti one rezultate, dakle to su stvari oko kojih moramo voditi računa. Da ne duljim, što se tiče Zakona o udžbenicima, čini mi se neutralan u ovom dijelu koji sam spomenuo kada su u pitanju pojedinačni interesi. Zakon definira što ministarstvo mora napraviti, fali ovaj dio, nedostaje ovaj dio o osnivačima, to ćemo u amandmanu do kraja rasprave predočiti i ako taj amandman ministrica, ako ga možete prihvatiti, o tome će onda ovisiti i naša podrška ovom zakonskom prijedlogu. Najljepša vam hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Žagaru. Prelazimo na sljedeće rasprave. Prelazimo na pojedinačne, poštovani kolega Miro Bulj, nije nazočan. Poštovani kolega Branimir Bunjac, nije nazočan. Poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite. Mi smo dosta danas čuli u ovoj vrlo opširnoj raspravi, mogu reći da, recimo za razliku od one rasprave jučer od Deklaraciji o BiH gdje smo čuli svašta, pogotovo s oporbene strane sabornice, ovaj put smo čuli dosta kvalitetnih argumenata i to mi je drago. Drago mi je da su o temi govorili uglavnom ljudi koji su dio te struke i dio zapravo cijelog tog sustava, bili ili još uvijek jesu, i da smo čuli zapravo i dosta dobrih prijedloga na tu temu. Što se tiče samog zakona, ja osobno podržavam ideju, znači, fleksibilnosti, znači, olakšavanja, više autonomije nastavnika, uvođenje novih sadržaja i otvaranje prostora za nove metode poučavanja i to svakako podržavam.

U tom smislu bih spomenuo dvije stvari koje su nama kao stranci, kao klubu bile posebno bitne, koje su sada ušle u međuvremenu u ovaj konačni prijedlog zakona između dva čitanja, a prva se tiče drugih obrazovanih materijala. Znači, drugi obrazovni materijali koji mogu biti u, znači, različitim oblicima, mogu biti u digitalnom, mogu biti u tiskanom i sl. u prvoj verziji nisu po našem mišljenju imali dovoljno jake mehanizme nadzora i zapravo te kontrole prethodne, prije nego što će zapravo ući u naše škole. U tom smislu mi je jako drago da je sad u novoj verziji jasno pojašnjeno i precizirano i propisano, da drugi obrazovni materijali moraju proći postupak stručne kontrole, da taj postupak provodi stručno povjerenstvo koje imenuje agencija, odnosno ravnatelj Agencije za odgoj i obrazovanje, i da je vrlo jasno definirano da je Agencija ta koja na kraju donosi odluku o odobrenju takvih sadržaja u našim školama. Mislim da je to dobro, mislim da je dobro što se to preciziralo na taj način i da je vrlo jasna, definirana jedna pravna forma. Da je jasno da je to upravni akt, za kojeg postoje pravni lijekovi itd., da bude potpuna sudska i pravna kontrola tu osigurana. Druga stvar na kojoj smo mi inzistirali za koju mi je jako drago da je ušla, da je jasno propisano da su udžbenici obvezni.

Mislim da je to dobro, mislim da udžbenici trebaju ostati ono osnovno nastavno sredstvo, trebaju proći kroz postupak kontrole koji je sad pojednostavljen, ali mislim da oni i dalje moraju biti osnova za sve skupa. S druge strane, postoje i neke druge stvari o kojima se puno govorilo pa bi se ja njih dotaknuo. Naravno, tu je pitanje cijene i kilaže. Činjenica je da je ovakvo rješenje da se zakonom propisuje maksimalna težina udžbenika neuobičajena. Znači, to nije nešto što se baš često vidi u svijetu, ja ne znam baš za takve primjere, ali oke, to je jedan pristup. Ja shvaćam logiku. Međutim, činjenica je također da problem kilaže nije najveći problem našeg obrazovnog sustava. Isto tako je činjenica da se problem teške torbe može riješiti i na drugi načine, ja mislim da sam ja u prvom čitanju spomenuo, recimo ulaganje u ormariće, znači, kako se ne bi svaki put ti udžbenici nosili u školu, kako ne bi svaki put torba bila opterećena itd. Ali, kažem, ovo je jedan pristup koji se usvojio. On je svakako, šalje jednu poruku javnosti pa u tom smislu, vidjet ćemo kako će to funkcionirati dalje. Što se tiče same formule za izračun cijene, također, on je sad u zakonu.

Znači, ipak je teže promijeniti zakon, on mora proći proceduru naših rasprava u Saboru i u tom smislu to je transparentnije, jasnije nego da se samo regulira pravilnikom koji donosi ministar. E sad, to također ima svog smisla, međutim, činjenica je da ipak tu postoje razlike. Nisam siguran da to treba biti primijenjeno u svakom slučaju, kao što je bilo rečeno na Odboru za obrazovanje ovog visokog doma, vi možete imati predmete sa više satnice ili manje satnice, ali da oni predmeti s manje satnice možda trebaju narativnih opisa, objašnjavanja poput povijesti, nego što je možda potrebno za matematiku. Tako da, to je isto pitanje je li to nužno tako striktno, fiksno propisati na ovaj način, ali evo, to je nešto što, o čemu svakako možemo razgovarati. Što se tiče samih cijena udžbenika, o tome se puno govori, ja bih istaknuo ovom prigodom neke povijesne činjenice.

Ti troškovi nisu mali. 2007.-2008. troškovi tih udžbenika financiranih iz proračuna su bili 408 milijuna kuna, a 2008.-2009. 447 milijuna kuna, a projekcija je bila za 2009.-2010. gdje je trebala i cijela srednja škola biti uključena da bi ti troškovi prešli 700 milijuna kuna. Međutim, poučen iskustvom, tadašnjim i tog bujanja cijena također bih ovim putem naglasio da je upravo HDZ-ova Vlada bila ta koja je 2010. propisala da se udžbenici biraju odnosno izabiru odnosno odabiru na 4 godine. I na taj način je zapravo spriječeno da se svake godine ponovno prolazi kroz cijeli postupak da se udžbenici kupuju svake godine iznova i da ti troškovi bujaju. Znači HDZ-ova Vlada je bila ta koja je ograničila rast troškova za udžbenike i koja je uvela zapravo omogućila kroz Zakon o udžbenicima iz 2010. nasljeđivanje udžbenika i to je ono što bih ovom prilikom radi naše javnosti svakako ovom prigodom naglasio. Također što se cijena tiče, znači govorilo se o smanjivanju troškova, znači ulasku digitalnih sadržaja u sustav itd. u smislu da će to dugoročno možda biti i jeftinije. Međutim, tu treba isto tako paziti. Znači, činjenica je da kurikularna reforma znači i ovo što ide kroz ovaj eksperiment i ono što bi trebalo ako prođe ako se eksperiment pokaže uspješnim krenuti od rujna iduće godine znači to je nešto što, to je svakako nešto što će iziskivati dodatne troškove. Toga svi trebamo biti svjesni. O tome smo imali dosta javnih rasprava. Koliko sam shvatio to će se donekle rješavati u hodu, ali svakako mislim da trebamo imati vrlo jasan sistem što prije razrađen sa svim mogućim projekcijama. Pogotovo zato što će dobar dio tih troškova zapravo biti znači na kraju vrlo vjerojatno pasti i na osnivače tako da tu svakako je pitanje kako će se to moći financirati, kakva će biti dugoročno održivost toga. Naravno je li ovaj zakon nužan za reformu ili nije, spominjali su se sadržaji. Činjenica je da mi krovnog dokumenta koji je prošao sve potrebne recenzije i procedure još uvijek nemamo. I to je nešto na čemu se svakako treba raditi, a pogotovo u situaciji gdje već imamo predmetne kurikule, kurikulume kako kome odgovara tako da bi bilo logično, na kraju krajeva taj krovni dokument bi trebao zaokružiti taj cijeli sustav. Mislim da je sada u procesu imenovanje stručnih radnih skupina za pojedine predmete, pa vjerujem i nadam se da će oni i temeljem primjedbi iz javne rasprave na predmetne kurikule također napraviti sve potrebne izmjene kako bi ti predmeti, znači kako bi ti predmeti odnosno kako bi ti kurikuli biti dovedeni na najvišu razinu. On treba biti osnova za ono što se treba uvesti u 9. mjesecu iduće godine. Puno se govorilo o kontroli tog postupka i evaluacije. Ja ovom prigodom podsjećam da je i prema postojećem zakonskom okviru i prema strategiji Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje i obrazovanje ta ključna institucija koja tu evaluaciju treba provesti. I ja zato mislim da se njima svakako treba pružiti podrška kako bi ta evaluacija bila objektivna temeljem na dokazima, na onome kakvo stanje na terenu zbilja je i kako bi se iz toga izvukle sve one pouke kako bi i ta reforma zaživjela u svim našim školama. Ali svakako ono što se slažem i sa … kolegama što su ovdje rekli, mislim da ne možemo krenuti u nešto dok je temeljem eksperimenta dok taj eksperiment nije prošao evaluaciju, dok nije utvrđeno je li on kvalitetan ili nije. Mislim da sam na granici vremena. Zakon podržavam naravno. Činjenica je da tu ima puno još pitanja koja su otvorena i ja se nadam da će se Ministarstvo uključiti, znači da će se angažirati da što transparentnije i što jasnije objasni javnosti koji su idući koraci koji se trebaju poduzeti kako vezano uz udžbenike, tako vezano uz reformu obrazovanja kao takvu. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Poštovani kolega Sokol, u vašem ovako kraćem jednom ekspozeu zapravo ste sublimirali sve ono, pa i onaj dio zbog kojih sam ja imao nedoumice i drago mi je da je to i javnost čula. Međutim, slažem se, obrazovanje je sigurno jedna društvena kategorija koja je po meni velika temeljna vrijednost jednog društva i blagostanja svakog društva zavisi od dobrog obrazovanja. Ali ste rekli da podržavate i nove metode poučavanja i nove oblike obrazovnih materijala time misleći na elektroničke materijale, u ovom slučaju tablete. Dakle kada govorimo o dugoročnom financiranju zanima me i po vama je li se razmišljalo o tome da to ne padne na trošak osnivača u ovom slučaju jedinica regionalne samouprave, jer znate mi često donosimo takve zakone u Hrvatskom saboru ne razmišljajući o takvom trošku, a taj trošak može biti nabave, može biti habanja, može biti samog održavanja takve elektroničke opreme. Kolega da, činjenica je da reforma kako se ona prikazuje u javnosti sa tolikim većim naglaskom na digitalne sadržaje svakako iziskuje dodatnu infrastrukturu. I ona će svakako dugoročno značiti velika financijska sredstva to je činjenica. Mi znamo da naše jedinice regionalne samouprave kao osnivači odnosno županija i Grad Zagreb vrlo često nisu u stanju snositi pune troškove toga i svakako treba razmišljati koji bi bio dugoročni model održivosti toga. Ja podsjećam da u strukovnom obrazovanju imamo centre kompetentnosti gdje također imamo osnivače županije koji će sada potrošiti određena sredstva uložiti iz europskih fondova za opremanje, ali gdje također će se postaviti pitanje dugoročno održivosti upravo zbog ograničenog fiskalnog kapaciteta županija. Zahvaljujem poštovanom kolegi. Izvolite. Kolega Sokol, referirat ću se na onaj dio vaše pojedinačne rasprave u kojoj ste govorili o eksperimentalnoj primjeni „Škole za život“ u kontekstu Zakona o, u kontekstu povezanosti svega toga sa Zakonom o udžbenicima. Naime, ministrica je u svom uvodnom izlaganju ili čini mi se u odgovoru na repliku nekome odgovorila kako u eksperimentalnom programu „Škola za život“ se ne eksperimentira sa kurikulumima, već samo s metodom poučavanja. Dakle promjenom paradigme. Evo, ja se pozivam na ministricu koja je to danas izjavila i sad, s obzirom da mi danas govorimo o Zakonu o udžbenicima, meni se ovdje javlja jedna doista nelogičnost i doista mi je sada jedan veliki upitnik u zraku ako ne eksperimentiramo sa kurikulumima, kako ćemo onda na godinu, u frontalnu primjenu uvesti [[Upadica: Zahvaljujem]] sve zajedno s kurikulumima i to sve skupa dovesti u kontekst… Hvala lijepa, pa dobro, nisam čuo tu primjedbu, ali mislim da je upravo ideja da se novi kurikuli testiraju kroz eksperiment kako bi onda ušao u frontalnu primjenu. Druga je stvar što oni zapravo u finalnom obliku još i ne postoje, što su sad zapravo opet, zapravo, tek u javnom savjetovanju, kao što je rekao kolega Čuraj, tako da treba vidjeti kako će to na kraju funkcionirati, zato je jako bitno da stručne radne skupine, nove, budu izabrane, da počnu sa radom, kako bi to u finalnu fazu zapravo privele kraju. Jer ono što je nama jako bitno i što je ključna stvar kod kurikula da se, da tu jasna procedura stručne recenzije, stručne provjere svih sadržaja bude, da se tu ne bi mogle ubaciti neke stvari koje bi relativizirale Domovinski rat, pitanje tko je agresor u povijesti itd., gdje misli da je najveća, zapravo, gdje su najveći strahovi u našoj javnosti, zato se nadam da će taj proces, kompletne evolvacije, uvođenja frontalnog kurikula itd. biti maksimalno transparentan. Kolega Sokol, rekli ste u vašem izlaganju, između ostaloga, da je HDZ-ova Vlada uvela 2010.-te godine mogućnost nasljeđivanja udžbenika odnosno omogućila cikličko nabavljanje novih udžbenika u hrvatskim školama odnosno odabir i nabavljanje svake 4 godine i to je točno. Ali isto tako, rekli ste da ste uspjeli regulirati cijenu udžbenika u trenutku kada su bili osigurani u RH besplatni udžbenici. Da, vi ste osigurali za vrijeme ministra Dragana Primorca besplatne udžbenike, međutim, upravo iz razloga što niste uspjeli regulirati odnosno kontrolirati nesnosan porast cijena besplatnih udžbenika, se od toga projekta i odustalo. Mi smo isto tako, kao naša Vlada, osigurali besplatan odnosno sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenicima srednjih škola, to su isto cijene toga sufinanciranja su rasle kroz godine, ali mi kao država zadržavamo taj standard i nadam se da neće biti ugrožen. To je sad stvar prioriteta i političkih oduka. Hvala lijepa, pa da kolegice Glasovac, ali cijene su rasle i prije HDZ-ove Vlade, za vrijeme SDP-ove Vlade, one Račanove Vlade, znači, mi smo tu imali veliki taj rast cijena koji je u jednom trenutku stvarno nabujao i u tom trenutku se taj projekt morao prekinuti, ali napominjem, ono što je posebno bitno da je 2009.-te bila godina gospodarske krize, velikog manjka u proračunu i da je nažalost, onda jednostavno donesena odluka da takve cijene udžbenika kakve su tada bile, koje su bujale i u vrijeme SDP-a i kasnije, nisu održive, a 2010.-te, kasnije kronološki došla definiran model kojim su te zapravo cijene ograničene i kojima je njihovo bujanje spriječeno, tako da, to je jedan vrlo kompleksan proces, ali ono što je bitno je, da je situacija sada takva kakva je i da se mi ne trebamo spuštati ispod toga i zato mislim da je izuzetno bitno da se to nasljeđivanje omogući dalje i da se bujanje novih troškova spriječi. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sokolu. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dosta je toga već rečeno u samoj raspravi o Konačnom prijedlogu Zakona o udžbenicima, ali možda neke stvari nije zgorega ponoviti, ali u pojedinačnoj raspravi, zapravo, imamo više prostora, možda posvetiti se nekim detaljima iz samoga Zakona. Mislim da ovdje nitko u ovoj Sabornici nema ništa protiv informatizacije obrazovnog sustava i težnje da naš obrazovni sustav prati trendove i da je tehnologija nešto što naprosto ide, ne čekajući na nas da se odlučimo ili ne odlučimo i da naši učenici u svakodnevnom životu koriste i mobitele i tablete i Internet i naprosto to je činjenica pred kojom mi ne možemo zatvarati oči i činjenica je da te nove tehnologije zapravo možemo, ako želimo, vrlo vješto, upotrijebiti i na dobrobit društva i unapređenje nastavnog procesa i to mislim da svi se u ovoj Sabornici možemo oko toga sporiti, da ovdje nema protivnika, zapravo, protivnika modernih tehnologija i protivnika da sve ono što je dobro, što nam tehnologija nosi, zapravo, koristimo kao alate na unapređenju pojedinih dijelova društva, pojedinih dijelova sustava, u ovom slučaju obrazovanja i nema potrebe ovdje se nadmetati o tome tko je moderniji, tko je zagovornik čega, koga, na kraju krajeva HS, kao što sam rekla i u izlaganju u ime kluba se vrlo jasno odredio u svojem cilju pred strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije za modernizaciju i kaže, proširiti i unaprijediti primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u učenju i u obrazovanju. Ali isto tako, ista ta strategija je upozorila na slijedeće, koncept masovnih otvorenih on line tečajeva s velikim besplatnim repozitorijima akademskih i drugih obrazovnih sadržaja, uglavnom financiran privatnim sredstvima, mogao bi u perspektivi promijeniti pristup obrazovanju kakav danas poznajemo. Promišljenim postupcima poticanja i vrednovanja razvoja e –sadržaja i pomagala, mora se otkloniti opravdanu bojazan da će zanemarivanjem dedaktičkih spoznaja sadašnjih i budućih nuđeni e-sadržaji i pomagala koji su već natječu ili će se natjecati za javno financiranje, rezultirati njihovom hiperprodukcijom i problematičnom kvalitetom. U tom će procesu izdavačka industrija u svom preustroju u multimedijsku industriju vjerojatno nastojati predstaviti te proizvode kao vrlo potrebne i korisne za financiranje iz državnog proračuna i lokalnih proračuna. Stoga treba poticati formiranje dviju skupina sadržaja, prvo, besplatni, koji se financiraju iz javnih ili europskih sredstava i drugih komercionalnih za koje je potrebno osigurati infrastrukturu za distribuciju i provedbu recenzije. Ovdje se često spominje nakladnici kao neprijatelji sustava jer su oni ti koji okreću ogromne novce i to je točno. I nije bilo lako svim dosadašnjim ministrima obrazovanja kada su mijenjali Zakone o udžbenicima, nije bilo, nije bilo ni nama. mjeseci nakon donošenja Uredbe gdje smo propisali rokove jer smo ušli u 4 godišnji ciklus, od tih nazvat ću ih pregovora, ali nisu to bili samo pregovori, znaju ovdje i neki kolege koji ovdje sjede ispred ministarstva kako je teško pomiriti interes kapitala i društveni interes, ali tržište je tržište. Neke stvari nisu uređene kako bi trebale biti uređene, ali ne smijemo pri tome smetnuti s uma da nećemo problem riješiti kad se obračunavamo s postojećim izdavačima koji svoju dobit baziraju na tiskanim sadržajima tako što ćemo pogodovati i stvarati nove centre moći u multimedijalnim sadržajima. A pogotovo je to opasno kad ste u poziciji moći i vlasti i kad imate mogućnost utjecati na neke daljnje tokove novca, raspodjelu moći. E vidite ministrice i vi u ministarstvu se danas nalazite u tom trenutku i nije vam lako, pritisci su ogromni i s jedne i s druge strane. S oni koji, koje napuštamo a to su tiskani materijali i onih iz kojih vi dolazite, mislim dolazite ne mislim pri tom da ste vi zagovornik tih interesa nego ste bliskim svojim obrazovanjem, svojim životnim poslanjem, svojim radom naprosto ste dio tog sustava, vi ga razumijete i vi ste bili jedna od osoba koja je isto tako radila na projektu e-škole, vi znate što znači projekt e-škole on je bitan projekt, on je proglašen nacionalnim projektom RH, međutim tu su ogromni novci, to su ogromne milijarde kuna koje će se, koje će ići u sustav ali netko će na kraju krajeva isporučit neku uslugu sustavu. Možete se vi smijati ali to uopće zapravo nije smiješno, ozbiljne su to stvari i velika je odgovornost na vama kako ćete postaviti kriterije i ovaj trenutak kad se vrlo jasno trebaju definirati objektivni kriteriji i da se ne dovede u napast sebe i druge, a to je upravo taj, taj momenat. E sad, zašto vi tu sumnju još produbljujete pa u članku 3. kažete i pružate mogućnost izmjene elektroničkog dijela udžbenika mimo propisane procedure što može ugroziti naravno kvalitetu i primjernost tog dijela udžbenika. Zašto pogodujete, već samim zakonom u proceduri, u neobjektivnim kriterijima, u nejednakom pristupu, zašto pogodujete elektroničkom dijelu udžbenika u odnosu na tiskani dio udžbenika. Zašto ne vrijede ista pravila povjerenstva, agencije za odobravanje tiskanih udžbenika i elektroničkog dijela udžbenika, e vidite tu vi bacate sumnju da ste zagovornik samo jednog dijela ove udžbeničke politike i ratujete možda sa ovima izdavačima tiskanim, al s druge strane neću sad spominjat koje, al znate vi koje neke firme iz kojih dolaze i vaši najbliži suradnici, već imaju poprilično imaju siguran ulaz i utaban put da imaju ono što se kaže primat u nekim narednim koracima, e vidite tu vi bacate sumnju, sumnju na sebe. Postupak odobravanja, ja nisam vidjela znači najosjetljiviji dio zapravo provedbe Zakona o udžbenicima je onaj postupak koji kod vas će trajati 6 mjeseci, kod nas je trajao nešto duže, odnosno ne kod nas nego u ovom postojećem Zakonu o udžbenicima, gdje zapravo ta povjerenstva su isto tako vrlo često izložena snažnim pritiscima, vrlo često se ispostavi da u škola završe udžbenici koji su prošli i dobili odobrenje povjerenstava i imaju neke sporne sadržaje, ja nisam vidjela da ste vi išli u tom smislu poboljšavat neke stvari koje se vidno loše regulirani ili nedovoljno dobro, tu se niste bavili baš toliko time da ispravite neke krive drine koje tu, koje tu, koje tu postoje. Četvrto ono što sam i zaključno, što se ovdje već postavilo, previše ste u formi a premalo ste u sadržaju. Znači vi kažete sad smo u eksperimentalnom programu imamo eksperimentalni u prvom, trećem, petom razredu osnovne škole i u srednjoj školi stem testiramo, testiramo što, testiramo neke kurikulume. I sad, kako ćemo znat jesu oni prošli test ili nisu, kad ćemo znati, oni trebaju slijedeće godine ući u sve škole, a nemamo test. A onda kažete raspisat ćemo natječaj za udžbenike u siječnju kada donesemo ovaj zakon, a kakve udžbenike će kreirati ti izdavači, bez obzira radilo se o digitalnim ili tiskanim udžbenicima, po kojim kurikulumima, po kurikulumima gdje niste provjerili sadržaj, nemate provjeren sadržaj jer je on u eksperimentalnoj fazi, vi nemate rezultat. Pa to je neodgovorno u najmanju ruku, ali to od vas se očekuje, gledajte vi otkad ste u ministarstvu vi ste postali mjerna jedinica za onako lakonsko donošenje odluka ovisno o tome na koju nogu se ustanete i nije jasno tko vodi politiku vašeg ministarstva, koji su to vanjski centri moći koji utječu na vaše odluke, da se jednog dana probudite i kažete ah danas ću iz strukovnih programa koje idu u dualno obrazovanje izbaciti biologiju, geografiju i neki treći predmet tipa povijest. Onda idete u reformu ne isporučite laptope, onda isporučite laptope bez kamera, onda isporučite laptope gdje pucaju ekrani, pa što je vama, pa ne vodi se tako jedno, tak se ne vodi ni kuća mislim da tako ni doma ne vodite svoju kuću, a usudite se tako voditi ministarstvo i to ne bilo koje ministarstvo, nego ministarstvo koje 500.000 koliko ima, koliko ima učenika, koliko učitelja, nastavnika i 1.300, 1.300 ustanova.

E sad me zanima, ono što ste spomenuli, a to je znači samo testiranje ovog eksperimenta. Mene isto zanima na koji način se ono misli provesti budući da ova školska godina završava u 6-om mjesecu, ali bi odmah u 9-om mjesecu trebalo krenuti ovo. Također, ono što je bitno za naglasiti, mislim da to svaki put trebamo napomenuti, a to je da se mora poštovati Zakon, a zna se koja institucija, to je Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje koje je za to nadležan, i ja se nadam da će se ta procedura poštovati, jer da ne bi stvari završavale na nekakvim sudbenim tijelima. Ja bih vas lijepo molio malo strpljenja, polako, kako kažu Dalmatinci nije posa ptica, da će uteć. Imamo prije vas, dakle ja bih molio kolegice i kolege da u svom obraćanju odnosno u svojim raspravama, malo pripaze na rječnik i da ga primjere ovom Visokom domu. Hvala lijepo. Članak 238., kolega Sokol uporno iz rasprave u raspravu kad je tema obrazovanje, iznosi neistine i klevete. Ja bih za zamolio da prestane. Da donese drugi put kad bude rasprava svih tih 7 kako on kaže Odluka, koje je donio Ustavni sud i poništio akte Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Dakle, to je kleveta kolega Sokol. Drugi put donesite te Odluke. Zahvaljujem kolegi Jovanoviću. Ako smatrate da je kleveta, onda podnesite tužbu protiv gospodina Sokola, a gospodina Sokola sam upozorio da malo bira rječnik, a članak 238., nigdje nije normirao niti klevetu, niti neistinu, a ovo je njegov politički stav i zamolio sam ga da primjeren rječnik bude u Hrvatskom saboru, dakle, smatram da nije povrijeđen Poslovnik. A sada, evo dugo očekivana i strpljivo je čekala, poštovana kolegica Sabina Glasovac, odgovor na repliku, izvolite. Ja se ispričavam gospodine podpredsjedniče što sam malo istrčala pred rudo. Kolega Sokol, a sad vi meni objasnite kako vi, kako će se ispoštivati procedura, ako imate od rujna eksperiment u školama koji traje godinu dana, jel tako? Testiramo valjda nekakav kurikulum, valjda nekakav sadržaj testiramo, mislim ovo je suludo što smo čuli da testiramo metode. Ne, testiramo kurikulum. I sad, da bismo ga testirali mora valjda proći jedna godina, jel tako? I onda ćemo dobiti nekakav rezultat, i onda on treba ući u sve škole, a kad će se poštivat procedura ako ćemo mi rezultat, ako, školska godina će završiti u 6-om, da rade cijelo ljeto, da ga testiraju do 9-og mjeseca, na temelju čega će izdavači, autori, pa onda kasnije izdavači, ovi pisati, a ovi tiskati udžbenike, na temelju kojeg sadržaja, sad vi meni to objasnite, ja to stvarno ne razumijem, imam očito neke smanjenje kapacitete kognitiv. Zahvaljujem kolegici Glasovac na ovom odgovoru. Sljedeća replika poštovani kolega Stjepan Ćuraj, izvolite. Evo ja bih, kolegice Glasovac samo vas zamolio malo da ne idemo u tako opasne insinuacije oko različitih interesnih, pa čak ja bih rekao i kaznenih, kazneno-pravnih odgovornosti, ako imate bilo kakvo saznanje vi ste kazneno-pravno odgovorni za prikrivanje kaznenog dijela ukoliko isto ne prijavite. A ako nemate, onda bi vas molio samo da na taj način me diskutiramo ovdje u insinuacijama bilo kakvim ... [[Govornik se ne razumije.]] , bilo kakvim nezakonitim radnjama, da se bilo koga to ... [[Govornik se ne razumije.]] , jer mislim da to ničem ne vodi, pogotovo najmanje sadržaju i kad govorimo o ovoj razlici iz tiskanih i digitalnih izdanja, da, intencija je da se što više ostave mogućnosti i potiče ta digitalizacija, prije svega i u obrazovanju, i da se što više sadržaja na taj način ostavi dostupno našim učiteljima da mogu koristiti i različite knjige u svojim predavanjima. Odgovor kolegica Glasovac, izvolite. Ne znam ja što je intencija, ja samo znam što je procedura, a ta procedura ... [[Govornik se ne razumije.]] za izmjenu tiskanog, trebala vrijediti jednako kao za digitalnog. Jedino ako ne želimo otvoriti, ubrzati put digitalnima iz nekog razloga i da oni budu povlašteni u odnosu na tiskane, to je sve što sam ja pitala, jednaka pristup i jednaka procedura. Ako smo mi plaćali, dok je Primorac bio ministar, 400 milijuna kuna besplatno udžbenike za djecu iz hrvatskog proračuna, hrvatski građani, netko je to kupio, netko je na tome zaradio, jel tako? Sutra će tako biti s digitalnim udžbenicima, jel tako? Jel danas onaj tko piše Zakone, može utvrditi pravila igre? Može. Jel slučajno da je jedna firma već u Ministarstvu radi na digitalnim sadržajima, a da je jedna od najbližih suradnica ministrice, došla iz te firme, ja ne znam jel' tu nešto ima ili nema, meni je to čudno, a sad jel' to ima nekih elemenata, neka utvrđuju ono koji trebaju to utvrditi. Vrijeme će pokazati, zašto se pisao ovaj Zakon i zašto se pisao ovako kako se pisao, ja se iskreno nadam da se pisao u javnom interesu, al' vrijeme će pokazati, sve, sve dođe na svoje. Sljedeća replika poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo. Kolegice Glasovac, u raspravi ste govorili o mogućim korupcijskim rizicima, pa ću ja ponoviti ono što sam rekao i danas uvodno, da u cilju prevencije svih korupcijskih rizika koji zaista postoje, i koji su ogromni, obzirom da se radi o ogromnim financijskim sredstvima, smatram da, po ugledu na naš posao, treba potpisati antikorupcijski sporazum i treba potpisati, osnovati Povjerenstvo u kojem će biti uključeni razno razni dionici kako bi se prevenirali svi potencijalni korupcijski rizici vezano uz provedbu ovog Zakona u stvarnosti. Zahvaljujem. Ja se s vama slažem, ali isto tako da bi se na minimum sveli korupcijski rizici odnosno da bi se otklonili korupcijski rizici, prije svega Zakon koji dolazi pred saborske zastupnike, ne bi trebao povlađivati nikome, pa ni u ovom slučaju, recimo ja sam dala jedan primjer, kakva će pravila vrijediti za digitalne udžbenike u odnosu na tiskane udžbenike, gdje iz nekog razloga se ovdje osigurava nekakav lakši put i mislim da to nije pravi pristup. Da, sljedeće godine idemo u ključni to je pola milijarde kuna nabavke informatičke opreme. Tu ne govorimo još o ovim digitalnim sadržajima koji će tek doći nakon ovoga zakona. To su ogromna sredstva.

Zahvaljujem poštovanoj kolegici Glasovac. Konstruktivna je i rekao bih samo da se prvi puta u životu možda slažem sa gospodinom Jovanovićem. Korupcija, moram to reći, moram biti iskren korupcija je rak rana našeg društva. Ne znam je u ovoj raspravi itko spomenuo riječ obrti. Obrti umiru u Hrvatskoj. Ja kada sam živio vani djeca su se odmah odvajala u tri faze su se odvajala tamo do 8. razreda osnovne za obrte, tehničke znanosti i akademije. To je dobro. Mene zabrinjava također tko će provoditi ovu školsku reformu. To su naravno učitelji. Također imamo učitelje koje mislim nisu baš spremni i njih treba doškolovati i plaćati malo više treba plaćati te ljude jer mi smo još insolarno društvo i to vidim po učiteljima kada su u pitanju ekonomija, društvene znanosti, pravo da ti mladi ljudi nemaju pojma što se događa izvan granica Republike Hrvatske. Kolega Glasnoviću slažem se ja s vama da su učitelji ti koji trebaju nositi cijelu reformu. Učitelji kada traže prije nekoliko dana jer se Vlada hvali da je izašla iz krize, da je proračun dobar, da je održiv, da imamo novaca, kada traže povećanje više od 5% Vlada kaže – žao nam je nemamo. Međutim, na njega se primjenjuju ista ta pravila. Dobro, bolje išta nego ništa. Ali je činjenica ako od njih očekujemo da provode ove reforme, onda se njih trebamo prvih sjetiti u trenutku kada nam ide dobro. Jer bilo je perioda i kada nam ne ide dobro, pa onda oni su ti koji uz liječnike, medicinske sestre podnesu najveći teret jer zapravo najveća količina ide za te plaće. Ali kada nam ide dobro, onda se trebamo sjetiti njih da ih obeštetimo na neki način. Ali do toga na žalost ne dolazi. Zahvaljujem kolegici Glasovac. Izvolite. Poštovani dopredsjedniče Sabora, poštovana ministrice sa suradnicima. Evo, na početku me zanima, vas je tu četvoro došlo. Vi ste ministrica to svi znamo. Tu imamo još evo dvije muške osobe, jednu žensku osobu. Malo sam se raspitao do vas sjedi ne znam mu ime, evo kasnije ću možda i saznati, savjetnik ministarstva ili ministrice, zatim osoba za pravne poslove. I na posljetku sjedi jedan mladi gospodin koji je uvijek uz vas Maro Alavanja. Ispravite me. Ako ne plaća se iz Ministarstva obrazovanja nema što raditi tu gdje sjedi. Ako se plaća zanima me za što se plaća. Ako je on na stranačkim jaslama onda neka napusti sabornicu. Ako se plaća iz Ministarstva obrazovanja to je pitanje koje danas traži odgovor, neka mi se kaže za što ga se plaća. Jel' on tipkač na mobitelu čovjek koji održava vaše društvene mreže? Pa ne smijete se više? Da, evo Maro Alavanja se počeo smijati. Maro Alavanja Zaustavili smo vam vrijeme. Ja bih vas lijepo molio, ne odlučujete vi niti bilo tko od nas u Saboru od saborskih zastupnica i zastupnika tko će u ime predlagatelja predstavljati Vladu. U ovom trenutku Vladu predstavlja ministrica sa svojim suradnicima. Ona je ta koja je odlučila tko će od njenih suradnika biti s njom i molim vas u vašoj raspravi nemojte omalovažavati nikoga i nemojte spočitavati pravo ministrice koga će ona dovesti sa sobom od djelatnika Ministarstva. Dakle, to su djelatnici Ministarstva. Molim vas u nastavku rasprave da se klonite tog načina i tog stila. Izvolite. Poštovani dopredsjedniče Sabora, ja ipak moram zaokružiti misao na ovu temu. Dakle, ministrica je pomicanjem glave lijevo-desno što znači ne, dala do znanja da gospodin nije financiran iz sredstava Ministarstva. Ali možda i jeste? Ali evo ja jednostavno želim saznati, a moje je pravo jer ona je došla položiti račun ovdje nama i meni da saznam za što je konkretno plaćen gospodin Maro Alavanja, koje je njegovo radno mjesto i koji opis poslova on ima. Možda on još nešto drugo radi? Ali moram drugu stvar ovako primijetiti, da je interesantno da niti jedan pomoćnik ministra odnosno ministrice konkretno niti jedan državni tajnik kod ovoga zakona koji je izazvao itekako mnogo pažnje i pozornosti nije nazočan ovdje. Ali vi ste sami lijepo rekli njezino je pravo dovesti koga god hoće, pa je tako dovela i ovu ekipu koju je dovela. E sada malo o zakonu. Rekao sam već prije u onoj replici, lijepo ste se nasmijali nakon toga, 21. stoljeće tako je to lijepo čuti iz vaših usta, a ne 19. stoljeće. Vi ste suprotstavili u vašoj glavi s jedne strane 21. stoljeće napredak, progres naravno to ste vi, a u 19. stoljeću su svi oni koji su vama kritičari. Ja mislim poštovana ministrice da ste ovdje vi malo u problemu. Vi ste informatičar to svi znamo i hrvatsko obrazovanje nije isključivo informatika koliko god to vi željeli da jeste. Hrvatsko obrazovanje je i geografija i povijest i matematika i biologija i kemija, vi se pravite kao da je jedino nužno u hrvatskom društvu da djeca dobiju tablete, pa ste naručili tablete, platili ste ih našim novcem međutim dogodio se tajfun, navodno pa ti tableti nisu stigli, pa ih je dio stigao, pa ih dio nije stigao, pa smo onda krenuli u nekakvu reformu kurikula, pa od reforme nemamo niti “k“, ... [[Govornik se ne razumije.]] ministrica nam je počela zijevati. Dakle, meni je drago da vi imate smisao za humor, da imate lijepe zube, da ih volite pokazivati, međutim, ministrice, situacija je ovdje jako, jako ozbiljna. Dakle, ministrice sve ovo što vi radite uključujući i ovaj Zakon o udžbenicima je propali projekt i vi to jako dobro znate. Vi znate da je zapravo bez obzira što se vi sad pokušavate tu postaviti na jedan onako način, pa nije me briga, neka Zekanović govori. Nažalost, reći ću, i moja djeca osobno ispaštat će vaše loše odluke a vi zapamtite, više nećete biti ministrica, na sreću po hrvatsko školstvo. A kad govorimo malo uopće o tome što vi zapravo ovdje sada, tj. što niste stavili u zakon. Pa evo kolege su ovdje iz kluba Milana Bandića, zahtijevale su besplatne udžbenike, nažalost ta nagodba sa premijerom nije uspjela e onda ste vi uskočili ispred HNS-a e sad ćemo mi uzet taj dio kolača, sad ćemo mi dati djecu besplatne udžbenike međutim, udžbenika nema. Vi u ovaj zakon niste stavili da će se osigurati proračunska sredstva i da će djeca dobiti udžbenike. Zar vam nije milo da djeca imaju besplatne udžbenike? Ups, zapravo udžbenici nisu ni bitno, bitni su tableti. Bitno je da djeca dobiju besplatne tablete. Pa mi ćemo imati informatizaciju. Znači škola je bila i biti će, a govorim kao prosvjetni djelatnik, predavanje ex katedra i koliko god vama to zvučalo staromodno i zatucano, zauvijek će biti dok je ljudi na ovoj Zemlji, predavanje i predavača a bit će i onih koji će se smijuljiti misleći da su pametni a zapravo nisu. A nažalost, vi zapravo i ne znate ovo napraviti a ne znate ni izabrati tim osim što ste izabrali dobrog PR-ovca, vi zapravo niste napravili ništa. Evo mene samo zanima možda za kraj što još očekujemo iz vaše kuhinje? Da li ćete vi nastaviti na ovaj način i dalje upropaštavati hrvatsko školstvo ili imate još neko iznenađenje?

Ima li odgovor da vidim sam kad budete završnu riječ, tko je s vama i na kojem radnom mjestu? Ministrica ako bude odlučila imati završnu riječ, njena je procjena i njena je volja da li će vam odgovorit ili ne a vi možete temeljem Poslovnika, zatražiti pismeno očitovanje tko je gospodin koji sjedi s njene desne strane. Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora.

Mislim da nije povrijeđen Poslovnik. Ja sam kolegi Zekanoviću ukazao na tu činjenicu, kad bi se strogo držali teme, onda bi malo njih tu govorilo u Saboru cijelo vrijeme rasprave, tako da molim vas, dozvolite predsjedatelju koji rad svoj posao da on procijeni da li se raspravlja u skladu s Poslovnikom ili ne ali hvala vam na korisnim obavijestima i informacijama ali sam čuo sve. Hvala lijepo, imamo još jednu povredu Poslovnika? Ne. Hvala lijepo, prelazimo na replike. Poštovani kolega Željko Glasnović, izvolite. Poštovani kolega, ja sam slušao vaše izlaganje, jednu stvar ste dobro pogodili, savjetnici. Hrvatska ima više savjetnika po ministarstvima nego ima kineski dvor tamo u 14. st., više savjetnika nego Pentagon, pitanje tko ocjenjuje te ljude, jel' se oni ocjenjuju kvartalno, kako se procjenjuje njihova izvedba? Ja znam u vojsci gdje sam bio, imal iste kvartalna izvješća, svake godine se morate kvalificirati osobno na naoružanju, ispite, kako se to događa kod nas. Dotakli ste jednu drugu točku, tu moralnu točku, kod nas fali taj teološki diskurs, a to je izostalo iz ove rasprave jutros i tu je gđa. ministrica, kako je u Hrvatskoj došlo, otkuda ta kultura varanja u hrvatskom obrazovnom sustavu? Lažni ispiti, lažne diplome, lažne biografije, prodavanje ispitana fakultetima gdje ste mogli kupiti u bivšem sustavu za 500 maraka diplome. Odgovor, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Lijepo ste primijetili, kolega Glasnoviću. Znači ovdje imamo jedan očiti primjer upravo toga što vi govorite, znači ministrica je sa sobom dovela ni manje ni više nego tri savjetnika, znači tri savjetnika, nula dužnosnika. Ja ću reći evo, lijepo mi je ukazao na to potpredsjednik Sabora, to je njezino pravo, ali to je ogledalo društva. Znači da svatko danas ima 15, 20 savjetnika ali da nitko zapravo s obzirom da se plaćaju iz državnog proračuna ne vrednuje njihov rad, da ih ne ocjenjuje, nego zapravo oni mogu raditi što god hoće, dok je to odgovara stranci, ovdje konkretno je to HNS ili ministrici, koja normalno je opet ekspozitura tog istog HNS-a odnosno njihov glavni PR projekt. Na žalost, koji baš nije uspješan, ali ona će se i dalje truditi, ali na njenu žalost, neuspješno. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Sljedeća replika, poštovani kolega Marko Vučetić, izvolite. Zahvaljujem. Poštovani kolega, iako je vaše izlaganje u najvećoj mjeri bio pokušaj utemeljenja jedne nove discipline unutar povijesti umjetnosti, a to je da goste iz ministarstva promatrate, ne kao one koji imaju nešto reći, nego kao one na čiji se izgled i funkciju mi trebamo usmjeriti. Ja bih se odmaknuo od jedne takve prosudbe i držim je neprimjereno ovom domu, ali bih se zadržao na onaj dio izlaganja u kojem se pretjerano usmjeravate na nastavnike i učitelja. Postoje discipline i ja njima pripadam, filozofija, u kojem se traži jedan drugačiji medij. Međutim, nastava je usmjerena prema učenicima i usvajanju znanja i znanje treba biti autoritet. Nastava nije u funkciji dizanja samopouzdanja nastavnika niti formiranja nekog lažnog autoriteta. Zahvaljujem poštovanom kolegi Vučetiću. Odgovor, kolega Zekanović, izvolite. Drago mi je da se slažemo oko ex katedre. I ja se slažem s tim da je to jedan oblik predavanja, odnosno transfera znanja koje nikad neće nestati i naravno treba uključivati i druge oblike učenja, ima ih jako mnogo. Ali, to je onaj prvi i osnovni od kojeg sve počinje. Ali, ipak bi vas ispravio, nisam komentirao izgled gospode ovdje, mislim da su, evo ga, svi dosta lijepo obučeni, kad već spominjete, lijepo izgledaju, naspavani, odmorni, našminkani, tako da, evo ga, kad već nisam, mogu i to komentirati. Zahvaljujem poštovanom kolegi Zekanoviću. Sljedeća replika poštovani kolega Joško Klisović, izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovani gospodine Zekanoviću, nekoliko puta ste u svojoj raspravi spomenuli riječ moderno obrazovanje na jedan, onako, posprdni način. Pa što vi imate protiv modernog obrazovanja koje bi trebali hrvatskim učenicima osigurati? Pa hoćemo li mi pripremati stvarno djecu za neko prošlo doba ili za neko buduće doba? Hoćemo li ih pripremati za život koji je pred nama ili za život koji bi željeli da imamo, kao što su imali naši pradjedovi ili prabake? Dakle, sve ono što je dobro u obrazovnom sustavu iz prošlosti, bliže ili dalje, treba zadržati. Zato imamo i klasično obrazovanje, također. I ja sam na Pravnom fakultetu učio rimsko pravo i bilo mi je vrlo drago što sam to učio. Ali, to ne znači da nećemo u nastavne metode unijeti modernost.

Odgovor, kolega Zekanović, izvolite. Poštovani kolega Klisoviću. Mislim, u pravu ste vi zapravo sve. Ja sam osobno 97. ili 98. godine bio prvi profesor geografije u Hrvatskoj koji je imao svoju web stranicu. Prvi. Znači prvi u Šibensko-kninskoj županiji koji je koristio multimedij, odnosno spominjala je projektore ministrica, radi koga je projektor i nabavljen, u cijeloj županiji. Dakle, sve te metode koje vi govorite, još uvijek su moje stranice i aktivne, još uvijek se download-aju i moji kvizovi i moja ispitna pitanja, još uvijek se koriste interaktivni sadržaji koji sam postavljao. Tako da, ja sam pristaša toga. Međutim, nisam pristaša, naravno, naravno, i danas sam informatički iznimno obrazovan i koristim to i u ovom poslu. Međutim, protiv sam informatičkog lobija. A kad govorimo o informatičkom lobiju, govorimo o onima koji stavljaju sebi u džepić, govorim o tabletima, govorim o trošenju proračunskog novca. Poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče.

Samo ću se onda kratko osvrnuti na neke od ovih rasprava. Vjerojatno je najveći problem što tamo ne sjedi gospodin Glunčić, ja pretpostavljam pa zato onda imamo prvi put da čujemo kako je tu ministar, a nije državni tajnik iako je dosad u ovom domu bilo uvriježeno mišljenje da je, kad ne dođe ministar, da je to problem. Ali, evo sad prvi put čujemo nešto i naopačke. Što se tiče Zakona o udžbenicima, mislim da dovoljno o ovim netematskim stvarima. Dakle, rekao sam ispred kluba, sad želim posebno malo ući još, možda više u samu temu, dakle. Mi, vrlo jednostavno rasterećujemo, stavljamo naglasak na učitelje, na one koji su najvažniji u obrazovanju, oni koji su prvi kontakt svakog djeteta s obrazovanjem, sa sustavom, sa načinima stjecanja znanja, njima omogućavamo veću autonomiju. Mi ćemo birokratske bilo kakve utjecaje koji onda mogu ili ne moraju ili ne znam kako su bili povezani sa kakvim lobijima, nakladničkim, ovakvim ili onakvim. Je li možemo tom logikom ići govoriti, zamislite koji je to nakladnički lobi proizvođača krede, ploča, imenika, ne znam što sve ne ne koristi se, šestara, ravnala, svega onoga što se koristi u nastavi. Tko tu ima interes? Zašto baš šestar takav, zašto baš kreda? Tko proizvodi flomastere? To je bitno. Nije bitno kako prenijeti znanje. Nije bitno da je to oruđe, alat.

Kako bi to izgledala danas zemlja da smo tako slušali i tako rezonirali tada, šta bi onda bili i gdje bi bili? Ali u redu je koristit svu tu tehnologiju, u redu je to sebi osiguravat bolji i lagodni život i kvalitetniji to je onda valjda OK, ali kad to želimo našoj djeci da na drugačiji način počnu razmišljati, stjecati znanja, koristiti se tehnologijom ne za zabavu nego za znanje, za stjecanje znanja za učenje, idemo iskoristit tu tehnologiju. I onako nam previše djeca gledaju te male ekrane što nije dobro, idemo im pokazati da za to na drugačiji način služe, da to nije za zabavu samo. Da znaju koristit se i internetom i sve ono što dolazi u modernom dobu. udžbenike kao formalni dio, radne bilježnice, ostale pomoćne materijale stavljamo u dopunski, ali sve ih otvaramo, znači mi dozvoljavamo školi, kolektivima da odaberu jedan udžbenik od ponuđenih ali i da koriste sve druge i neke teme iz drugih i zato taj digitalni sadržaj.

Ja se sjećam kad sam ja išo u osnovnu i srednju školu, pa se promijenio udžbenik i znate šta onda profesori kažu, eto ja vama moram reći da to je taj i taj udžbenik ali znate onaj stari je bio bolji i ja ću vas pitat po starom. I onda se dogodilo da smo morali imat oba najčešće, tako je bilo. Mislim sigurno svima nama, nije to poseban slučaj, jer se sigurno nekom u onom obveznom 12 godišnjem školovanju dogodilo da su se mijenjali udžbenici, da nisu se mogli koristit od braće, sestara od starijih, da su sad neki izašli novi, da je u starom to bilo bolje itd., itd. A profesori eto nisu htjeli prihvatit tu promjenu nego kažu bože ovi svašta izmišljaju, barem djeci nama su tako govorili. Znači sada ti profesori će imati svu autonomiju odnosno veću ne svu da prenose znanja, to ovaj zakon dozvoljava. Ovaj zakon dozvoljava da ona sadržaj koji je sada na javnoj raspravi koji se primjenjuje, koji će se objediniti sa svim svojim imputima pretoči u nove te udžbenike i nove materijale, zato je on bitan zato je to taj kotačić u cijeloj reformi.

Ako hoćete i onaj populistički dio, da što svi prigovaraju zamislite lakše torbe, pa ja ne znam ni jednog roditelja koji nije prigovorio kako mu dijete ima torbu da je njemu teško nosit i ja sam svom djetetu nosio torbu jel njemu teško bilo nosit u školu, a nije baš mali ima na koga biti.

A što se tiče elektroničkog sadržaja mi moramo naći načina da ga potaknemo tako što nećemo dozvolit da valda nakladnik određuje koji će bit udio cijene u elektronskom u odnosu na tiskanim, pa će on reć za knjigu koja košta 50 kuna tisak je 10 kuna, a 40 kuna je sadržaj, pa će ispast skuplja pita od tepsije, a to su očigledno neki imali neke interese da naprave. Sve moguće sumnje koje neko god ima nek prijavljuje gdje god može, nek kaže meni ja ću prijavit, ali ne razbacivat se, paušalno govorit, karakterizirat o nekim interesima, lobijima i svemu i na kraju kad od tog ništa se ne pokaže ostaje riječ u zraku i neko neku sumnju uvijek ima.

Ja apsolutno se slažem da imamo škole koje ne samo da uče iz prije 50 godina nego izgledaju od prije 100 godina i gore u gorem stanju kad su napravljene prije 100 godina, to nas mora bit samo poticaj da što više ulažemo ali ne da segmentiramo i selektiramo i kažemo dok svi nemaju uvjete iz 21. stoljeća učit ćemo iz 19. odnosno 20. moramo paralelno radit i ne smije nas to sputavat jer nije svugdje isto, a mi znamo da su naši nobelovci uz svijeće učili, a mi moramo nać te naše nobelovce među našim učenicima i dati im mogućnost da se iskažu, a ne ih zatvoriti, šablonizirati i da bubetaju jer tu gubimo puno onih koji bi sigurno pokazali svoju izvrsnost u određenim dijelovima. Zato, još jednom mislim da je ovo kažem ne mogu se otet dojmu i želim svima poručit da ovo zbilja nema veze niti sa HNS-om niti s bilo čime ovo ima veze sa boljom budućnošću naše djece, sa obrazovanjem, sa lakšim knjigama, jeftinijim knjigama, kvalitetnijim i mogućnosti prenošenja sadržaja kroz te knjige, kroz određene druge elemente odnosno virtualne repozitorije i to je svrha i suština ovoga zakona. Zato se nadam da će zbilja se to naći i sve prijedloge dobre da će svi prihvatiti. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju. Imamo nekoliko replika. Izvolite. Znate kolega Čuraj, u Zadru vam je jedna ekipa izgradila privatnu garažu. Potpisala ugovor sa gradskom tvrtkom o najmu privatne garaže kroz koju taj dugoročni ugovor o najmu je ne samo isplatila ono što je uložila, nego je i dobro zaradila. A onda da bi opravdala taj ugovor podigla je cijenu javnog parkinga u staroj gradskoj jezgri skoro za duplo da bi potjerala ljude zapravo u tu privatnu garažu i opravdala taj posao stoljeća. Oni nas razuvjeravali, ali nakon par godina raskinuli taj ugovor. E sada, ono što ja ne bih voljela da se radi ovim zakonom je da ukidanje radnih bilježnica i zbirki bude to udvostručenje cijene javnog parkinga da bi se napunila nečija garaža odnosno ovaj virtualni repozitorij da bi se opravdalo trošenje novaca na digitalne sadržaje. Evo, samo to sam htjela reći, a bojim se da je tome tako. Izvolite. Zahvaljujem. Ja bih volio da me zbilja predlagatelj ovdje ispravi. Kada vi tiskate knjigu, da li vi nju onda prilikom tiskanja morate imati u elektronskom sadržaju ili se netko sa čekićem i djetlom to na ploču ukucava? Ako ju ima u elektronskom sadržaju onda je to to ja mislim. Onda svi nakladnici imaju samo je pitanje što oni rade na koji način to mogu distribuirati i na koji način to mogu učiniti dostupnije kroz različite oblike informatičke. Ja ne vidim tu nikog posebnog. Pa onaj tko je vlasnik prava knjige, on je vlasnik i elektronskih i tiskanih. I samo je ovdje pitanje da ono što oni imaju na nekim datotekama učine dostupno i u elektronskom obliku kroz e-knjige mislim da smo svi čuli.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Čuraj, drago mi je da ste se vratili na ovaj zakon koji prije svega govori o cijeni, težini udžbenika i davanju veće autonomije našim učiteljima. Zato me zanima, s obzirom da čujemo da se tu ukidaju radni materijali odnosno radne bilježnice, znamo da nije tako. Da je data daleko veća autonomija upravo tim učiteljima u odabiru toga da li će netko zaključiti da mu je potrebna radna bilježnica ako će zaključiti podučavati na taj način bit će sigurno omogućeno i to. Međutim, i vas ću pitati ono što sam već i ranije u replikama govorila, a to je da li su naši učitelji spremni prihvatiti svu tu odgovornost, jer to je stvarno velika odgovornost, a svi mi smo osjetljivi upravo na taj segment školstva. Izvolite. Da kolegice Makar, mislim da ste dobro pitanje rekli. Dakle, ovdje sa ovim ništa se ne rješava. I oni učitelji koji žele raditi po starom ako ja dobro iščitavam oni mogu raditi i po starom. Odabrati radnu bilježnicu, odabrati pomoćni materijal, odabrati knjigu i ne otvoriti niti jedan materijal iz virtualnog repozitorija. Ja ne želim platiti ni 10, 20% te cijene toga ne želim. Ja želim kako je kolegica Glasovac rekla ja sam hodajući udžbenik i ja mislim da ja svojim predavanjem mogu bolje prenesti znanje nego nekim tabletom, pametnom pločom ili 17 knjigama koje će vam dati da učite. Dapače, dajemo i veću mogućnost i kroz praktični dio nastave i kroz sve ono što taj učitelj misli da treba da ispuni za krajnji cilj, a to je da prenese znanje. Hvala potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Uvaženi kolega Čuraj, ja nemam strah od novih tehnologija, ali oprez svakako. Kaže: „Svaki učenik bi zapravo trebao raditi po posebnim potrebama.“ Svaki učenik ima posebne potrebe. Trener koji bi Luku Modrića vježbao da daje golove glavom je bio suludi trener, jel' Zato nove tehnologije to mogu omogućiti jer danas moramo priznati da učitelj ne može biti jedini izvor informacija učenicima. Učenici da nemaju čitav niz informacija i u tom smislu ja podržavam ovaj dio koji je zakonom predviđen. Samo želim i to sam tražio od ministrice, želim da se uspostavi mehanizam kontrole da to ne bude doista poslije sumnja i što se nama događalo u Saboru zastupnicima da izglasamo zakon a da poslije netko zloupotrebljava. Samo to. Zahvaljujem kolega Žagar. Izvolite. Zahvaljujem. Imate članak 18. Utjecaj na odabir udžbenika i drugih obrazovnih materijala. To je nešto što je kolega Jovanović isto istaknuo. Možda bi trebalo još dodatnim uredbama razgraničiti, ali ovdje kroz par stavaka upravo se navodi potencijalni sukob interesa kod odabira materijala itd. tko smije, tko ne može biti u povjerenstvu, što smiju škole primiti koje donacije ili ne smiju da bi izabrale nešto iz tog virtualnog repozitorija. Mislim da se i na to razmišljalo. Ali opreza nikada dosta. Ja se slažem i mi zaboravljamo jednu stvar. Danas kada netko kaže učitelj, koja vam je prva slika koja se pojavi u glavama? Je li to osoba od 27 godina? Ja mislim da nije. A nama su danas učitelji koji prenose znanje djeci ljudi koji su rođeni recimo 90-te godine. A to onda gledamo u kontekstu novih tehnologija ipak im nešto znači. Zahvaljujem poštovanom kolegi Čuraju. Izvolite. Evo pred nama je dakle taj Konačni prijedlog Zakona o udžbenicima i ne želim u svojoj raspravi reciklirati sve ono što smo rekli kroz prvo čitanje na svim odborima koji su bili više puta nego što je to uobičajeno i u današnjoj ovoj raspravi samo kazati da je zapravo ovo jedan od najvažnijih zakona u reformskom paketu zakona iz Ministarstva znanosti i obrazovanja, a koji nam ukazuje na potrebu cjelovite kurikularne reforme. Ovo je dakle jedan od najvažnijih zakona i on se izravno tiče ogromnog broja dionika. Učenika, učitelja, nastavnika, roditelja, izdavača, Ministarstva dakle same i Vlade. Zakon ćemo donijeti u ovome Saboru, prilično sam u to uvjerena. Međutim, ono što još moramo napraviti nakon što se zakon donese, a prije nego on krene u svoju punu provedbu u praksi u životu naših škola, naših učenika, nastavnika, profesora, ravnatelja to je da želimo vidjeti cjelovitu potpunu analizu rezultata i ishoda postojeće eksperimentalne reforme u hrvatskim školama, a samim time i analizu kurikula pojedinih predmeta koji do potpune i frontalne provedbe kurikularne reforme moraju biti gotovi, pregledani, kvalificirani, utemeljeni na činjenicama, recenzirani. Naravno da nam je potrebno provesti i cjelovitu edukaciju svih naših učenika i nastavnika, a ono što se u drugom čitanju izmijenilo u odnosu na prvo čitanje u zakonu to je to tzv. drugostupanjsko povjerenstvo koje će odlučivati o sadržajima koji će biti uneseni u virtualni repozitorij iz kojega će naši učitelji, nastavnici raspolagati određenim sadržajima i na taj način upotpunjavati ono što se nalazi u obveznim udžbenicima. Također moram ovdje kazati da sam prije nekoliko trenutaka izravno čula ljude u Županiji Dubrovačko-neretvanskoj kojima je u tijeku skupština i koji su mi rekli da u proračunu ne samo moje županije, nego vjerojatno i ostalih nemaju definirana sredstva kojima će se opremati škole. Ministrice, na odboru smo razgovarali da ćemo sa predstavnicima hrvatskih županija koje su većinom osnivači škola utvrditi na koji će se način financirati i opremiti hrvatske škole. To za sada kao što sada izgleda iz njihovih proračuna, danas smo u danu 13. prosincu kada se proračuni već ili su se donijeli ili se moraju donijeti kroz koji dan, ide iz decentraliziranih sredstava, a na osnovu tablica koje ste vi kao Ministarstvo od škola tražili da ih popune. Pa onda vjerujem da će ipak naše županije naći sredstva da sve hrvatske škole odnosno svi hrvatski učenici dobiju jednake mogućnosti i jednake početne pozicije. Također vjerujem da ćemo i nakon donošenja ovoga zakona možda nekim pravilnikom utvrditi tko su vlasnici udžbenika koje će se nabaviti, tko su vlasnici ostalih materijala. Vjerujem da će škole biti dovoljno kapacitirane da provedu i određenu vrstu da sačuvaju te udžbenike da ih na određeni način ponovno daju novim generacijama učenika. Vjerujem da će se i to urediti u okviru škola. I također ono što nas očekuje osim tog sada postojećeg 60%-tnog subvencioniranja naših učenika udžbenicima, sada nas očekuje vjerojatno i 100%-tno i utvrđivanje zapravo svih onih načina poučavanja koji će se provoditi iz virtualnog repozitorija. Evo, vjerujem da će ovaj zakon u petak biti donesen u Hrvatskome saboru. Kao što se ovdje već čulo mislim da nema niti jednog zastupnika ovdje, niti bilo koga drugog iz zainteresirane javnosti tko ne želi promjene u hrvatskim školama. Međutim, njima treba pristupiti s dozom opreza jer se radi o najosjetljivijoj skupini društva. Prvenstveno mislim o našim učenicima.

Znači, znamo da doista županije i to smo već, to sam ja govorio u svojoj raspravi, moraju osigurati dugoročnu održivost znači, opremanje, financiranje itd. a to je nešto što fiskalno doista nije baš jednostavno. Imamo primjer kod strukovnog obrazovanja centara kompetentnosti koji bi trebali sada biti opremljeni iz europskih fondova, ali kasnije to prelazi dugoročno održivost na osnivača. I da biste vi dobili sredstva iz EU fondova vi morate dokazati da će to i kasnije biti dugoročno održivo, da neće kasnije zapravo ono u što je Europska unija uložila sredstva propasti. Pa evo, zanima me što mislite o tome, čisto vaš komentar. I druga stvar, kada smo spominjali zapravo recenzije i evaluaciju itd. ključna stvar je da to provode stručna tijela, da tu nije politikanstvo i politiziranje, nego da to rade oni koji su po zakonu stručni, nadležni za to. Mislim da bi svakako trebalo spomenuti ekspertnu radnu skupinu o kojoj se možda ne govori toliko u zadnje vrijeme, a itekako je bitna u svemu tome. Pa kolega Sokol, u potpunosti se slažem s vama. Dakle i ta povjerenstva koja će utvrđivati sadržaj koji ulazi u virtualni repozitorij sigurna sam da će biti sastavljena od stručnjaka čija imena uostalom javnost u konačnici ni ne mora znati, ali njihova struka mora biti zagarantirana kako bi naši učenici dobili najkvalitetnije moguće sadržaje. Dakle, za sada decentralizirana sredstva koja nisu na žalost garancija i jamstvo da će se takvo financiranje biti održivo u budućnosti. No ipak vjerujem da će u Konačni prijedlog ovoga zakona ipak ući odredba da država u tom slučaju ima pravo intervenirati u kupnju potrebnih materijala za učenike. Hvala gospodine potpredsjedniče. Neću ponavljati ono što sam govorio pri prvom čitanju, nego bih počeo sa nekoliko konstatacija pa na temelju toga izvukao zaključke o ovome zakonu. Prvo, vjerujem da, svi smo ovdje za to da ulaganja i u obrazovanje i znanost moraju biti daleko veća nego što su sada. Drugo, da reforma obrazovanja je nešto što nam je nužno i što nam je potrebno postići. Treće, da je ovaj eksperimentalno razdoblje koje je planirano da je ono nužno i da je potrebno kako bismo mogli valorizirati cijelu ovu novu paradigmu, ako hoćete tako, ili kako se najavljuje jer bez vrednovanja pozitivnih i negativnih učinaka ovoga eksperimenta naprosto ne možemo ići dalje. Da situacija nije crno-bijela, mislim da svi možemo posvjedočiti na svim razinama obrazovanja jer naša djeca postižu na ovim olimpijadama znanja izuzetne uspjehe, pa prema tome, treba vidjeti zašto je tome tako i što je dobro onda u obrazovnom procesu, kako bismo mogli mijenjati ono što nije dobro. Nova paradigma o kojoj je ovdje danas bilo riječi, koja se zagovara, zasniva se, kako se kaže, na ishodima učenja. Međutim, taj cilj, odnosno taj osnovni kriterij mislim da nije dosljedno primijenjen i proveden pa ću tijekom ove rasprave reći i zašto.

Mislim da ove metafore koje se stalno koriste nisu dostatan odgovor na one argumente koji su do sada iznijeti u javnosti, a neki i u ovome Saboru. Nesporazumi koji se javljaju oko te dihotomije koja se naprosto nametnula u raspravi, udžbenici ili digitalni mediji sa argumentacijom da je zagarantirana sloboda nastavnika u odabiru udžbenika, ali se zaboravlja da je odabir udžbenika iz kataloga udžbenika koji propisuje ministar. S druge strane, teza da će digitalizacija pridonijeti aktivnom mišljenju, kritičkom mišljenju, načelno može biti prihvatljiva, međutim, ta teza ima nedostatak što postoji bitan nedostatak što postoji bitna razlika između logike, ako hoćete i načina mišljenja i zastarijevanja znanja u prirodnim znanostima i u društvenim znanostima.

Mi smo svjedoci da takve primjedbe iz društvenih znanosti su itekako došle, prvo od toga da je nedopustivo da se, predmeti koji se tiču nacionalnog identiteta šalju na recenziju u inozemstvo, kao primjer povijesti. S druge strane, nisu uslišane ocjene iz Stručnog povjerenstva HAZU-a, kad se radi o povijesti, konkretno, ili Odjela za povijest zadarskog sveučilišta, a sa tezom koja se onda provodi u odabiru tih udžbenika i te građe, da treba razobličiti mitove nacionalne povijesti, naprosto je jedna plošna interpretacija koja nije prihvatljiva u jednome ozbiljnome pristupu i odabiru i vrednovanju učenika. Ovdje bi možda, da previše vremena ne gubim na tome, trebalo podsjetiti možda i na knjigu koja je prije masu godina izašla, pred 15-tak godina ako se ne varam, Konrada Liessmanna Teorija neobrazovanosti, koja upravo govori o tim dihotomijama društvenih i ovih znanosti.

Vjerujem da nitko od nas nije bio protiv industrijalizacije u 19. i 20. st., ali negativne strane te industrijalizacije preko ekologije već jedno stoljeće ispravljamo. Prema tome, ovdje trebamo voditi računa o onim primjedbama, kad se govori o digitalizaciji, odnosno o digitalnoj ovisnosti i nemogućnosti zapravo, da digitalizacija isto tako u velikoj mjeri pridonosi ukidanju ljudske komunikacije, socijalne komunikacije, primarne komunikacije, to je nešto što već i sociologija i psihologija u velikoj mjeri upozoravaju. Prema tome, nisam protiv digitalizacije, ali treba znači, pravu mjeru i procijeniti domet. Ono što bi vrijedilo ovdje iskoristiti, a mislim da je to propušteno s obzirom da je ovo drugo čitanje, a što je i ministrica rekla da ove skandinavske zemlje nemaju katalog udžbenika, mi vjerojatno ne možemo danas odmah ukinuti katalog udžbenika, ali možemo uvesti katalog znanja kao kontrolni mehanizam da li ti udžbenici korespondiraju s onim što želimo imati kao ishode učenja kako bismo de facto došli do toga da više ne vodimo rasprave uopće o udžbenicima, nego da taj katalog znanja bude mjera uspješnosti i nastavnika i učenika u budućnosti i sve ove onda priče o izdavačima, digitalnog, nedigitalnoj tehnologiji, odnosno udžbenicima će doći u drugi plan. Prema tome, zaključno ono što se može reći, logika prirodnih znanosti ili ono što se danas zove STEM znanosti, je jedna, a logika društvenih znanosti je potpuno druga. Logika, u prirodnim znanostima znanja zastarijevaju na jedan način, u društvenim znanostima na drugi način. S druge strane, ono što mi moramo biti svjesni ili što bi ove generacije trebale biti svjesne, to je da nam prirodne znanosti mogu osigurati brži tehnološki, ekonomski, civilizacijski razvoj, ali da društva i države, opstaju i propadaju ovisno o sustavu vrijednosti na kojima su se temelje, koje žele promovirati, tako da, a takve odgovore nećemo naći u virtualnom stvarnosti, niti u repozitorijima nego u jednom sasvim drugom pristupu, odnosno pristupu koji neće ovo isključivati, ali će naglasak stavljati na direktnu komunikaciju, vrednovanje, kritičko mišljenje koje tehnologija ne može dati zato što je unaprijed programirana i nudi već unaprijed zadana rješenja. Prema tome, pomanjkanje senzibilnosti za mišljenje i primjedbe struke društvene znanosti upućuje u najblaže rečeno, na oprez i na to da moramo biti puno oprezniji odnosno skeptičniji kada zagovaramo ovakav zakon kao Panaceju ili uvod u reformu koja će nas dovesti do neviđenih uspjeha.

Evo, već nam je, polako ulazimo i u popodnevne sate, ja ću prvo pokušati evo, na neki način napraviti nekakav mali rezime pa onda i moje viđenje ovog zakona. Prije svega, htjela bih istaknuti, da, i to je, dakle moje osobno mišljenje i moj stav da doista podupirem način na koji je oblikovan ovaj zakon, a oblikovan je na način da osnažuje, ne samo fleksibilnost nego i autonomiju nastavnika pa onda i njihovu kreativnost i njihovu inicijativnost i inovativnost. Ili naravno, ono što onaj zakon osnažuje i podupire, to je svakako jedna paradigma preobrazbe škole kakvu želimo imati u, dakle, 21. st. i u tome naravno podupirem i ministricu i njene suradnike. Ali, jednako tako podsjećam da svakako preobrazba škole, tradicionalne škole u školu za 21. st. pri tom ne treba i ne smije nikako biti načinjena na način da onako jednim ili dva poteza preko koljena pregazimo sve ono što je tradicionalno dobro, sve ono što naš odgojno-obrazovni sustav baštini kao svoju tradiciju. Između ostalog, i neke od tradicionalnih metoda poučavanja, jer u nekim dakle, situacijama i ex katedra kao tradicionalan način poučavanja itekako je učinkovita i to u onim situacijama i onim, dakle, primjerima kad se za primjenu ovakve metode odluči sam učitelj, nastavnik ili profesor i to kao autonomni profesionalac koji zna raditi svoj posao i u tom smislu doista podupirem odredbe zakona koje osnažuju autonomiju učitelja, je li, kad je riječ o izboru nastavnih materijala, kad je riječ o izboru i dodatnih materijala, ja sam ih nekako podijelila na dopunske i dodatne, nekako sam sebi u glavi one materijale koji se odnose na radne bilježnice i zbirke zadataka nazvala dopunskim materijalima, jer dopunjuju udžbenike, koje smo sad odredili da budu obvezni u školi, osnovnoj i srednjoj, a oni dodatni materijali, na neki dodani način daju jednu dodanu vrijednost, dakle, nastavi u smislu njene i zornosti i kritičkog promišljanja, razvijanja kod učenika i na kraju krajeva, svih onih vještina koje su im potrebne za primjenu, dakle stečenih znanja u praksi i to, naravno podupirem. Naravno i sama sam, kao što sam već i u početku u jednoj od replika napomenula, sudjelovala u čitavom nizu konzultacija i rasprava, kad smo brusili, ajde da tako nazovem, ovaj zakon i vrlo često smo raspravljali, konzultirali se, nastojali argumentirati evo i sa ministricom i sa njenim suradnicima i nekako smo nastojali da svaka od tih rasprava bude argumentirana i da pokušamo objasniti zašto mislimo da je nešto dobro ili da nešto može biti još bolje. I naravno, u tom smislu smo neke od ovih odredbi zakona koje imamo u konačnom čitanju uspjeli dakle usuglasiti, uspjeli smo izbrusiti. I ja moram reći, sada govorim ja osobno, dakle ne u ime Kluba zastupnika HDZ-a, govorim u svoje osobno ime s nekim odredbama ovako konačno oblikovanih naravno da se slažem, s nekim se ne slažem i imam pravo na to ne složiti se. Međutim ja sam rekla da ću zakon unatoč svemu tome podržati i da naravno kao članica Kluba zastupnika HDZ-a nisam jedina koja odlučuje i naravno da ću se prikloniti većini mojih kolegica i kolega iako kažem ne slažem se, ne slažem se u svim odredbama. Ja naime i dalje mislim i dalje smatram da cijena i masa udžbenika ne trebaju biti dio zakona nego podzakonskog akta. Molim ministricu i njene suradnike da se ne ljute na mene, da mi to ne zamjere, imam pravo na svoje mišljenje. A zašto mislim da to treba biti dio podzakonskog akta, odnosno pravilnika primjerice ako to usporedimo sa onom drugom jednom odredbom koji kaže da udio cijene elektroničkog dijela u ukupnoj cijeni udžbenika određuje se pravilnikom, dakle tu meni se čini da su dvije stvari došle onako u jednu zanimljivu konstelaciju snaga tako da ili će se sve određivati pravilnikom ili se neće ništa. Ja osobno mislim da ne treba cementirati zakonom i da sve ove detalje treba staviti u podzakonske akte, ali dobro, odluka je takva i ja ću se tome prikloniti. Naravno podupirem prihvaćanje prijedloga, između ostalog i moga da onaj dio koji se odnosi na onaj dio komentara koji je vezan za odobravanje drugih obrazovnih materijala, pri tome mislim na one komercijalne materijale na način da moraju proći proceduru stručnog povjerenstva i proceduru agencije i smatram da je dobro što smo to dodali, nekomercijalni dio obrazovnih sadržaja, dodatnih obrazovnih materijala i dalje je ostao bez odobrenja nadležne agencije, oni će se nalaziti u repozitoriju, besplatni su, dakle nisu komercijalni. Oni na jednoj strani omogućuju kreativnost svih naših učitelja, nastavnika, profesora koji će u repozitorij dodavati dakle različite materijale i to je dobro i neka potičemo njihovu kreativnost. S druge strane mislim da ćemo jako morati paziti što će nam se naći bez odobrenja u tom repozitoriju, na kraju stavili smo odredbu da za to odgovara škola kao institucija i tu je onaj dio autonomije koji prenosimo na škole i tu će same škole itekako morati voditi računa što njihovi profesori i nastavnici koriste kao dodatne materijale. I evo još mi ostaje 2, 3 minute do pred kraj, naravno vjerujem da ćemo zakon u petak izglasati. Naravno implikacije zakona u praksi će se pokazati u vremenu koje dolazi jer svakako ja smatram da je ovaj zakon nužno potrebno promatrati sa najmanje dva aspekta i u najmanje dva konteksta a to je prije svega eksperimentalni program škola za život a onda ovaj drugi aspekt je nastavak provedbe projekta e-škola. I na kraju krajeva i na tom tragu i razumijem ministricu kada kaže da ovaj Zakon o udžbenicima moramo donijeti da bi se moglo dalje nastaviti sa reformskim procesima. I doista imam jedno pitanje za ministricu, žao mi je što je sada ustala ali vjerujem da će me poslušati, ako ne sada onda ću joj pitanje postaviti u replici kada bude imala završno svoje obraćanje. Dakle doista ja sam u nekom trenutku zapisala da je ministrica, malo me je to zbunilo i doista me je, puno me je zbunilo, ministrica je u odgovoru nekome na repliku izjavila da eksperimentalni program ne testira kurikulume. Ja sam to zapisala. Dakle, e sada je to nešto što je mene jako zbunilo, naime, eksperimentalni program škola za život u njegovom tamo, dakle u programu stoji da će se eksperimentom ispitati prvo novi kurikulumu, drugo različiti oblici rada i metode poučavanja i treće različita nastavna sredstva. Ako eksperimentalnom provedbom programa škola za život ne testiramo kurikulume s čime idemo u frontalnu primjenu od iduće školske godine s netestiranim kurikuluma? Šta će biti s eksperimentalnom dakle primjenom za koju ne znamo što će pokazati evaluacija? Ako provodimo eksperiment, eksperiment ima svoje zakonitosti, moramo znati što mjerimo a ako mjerimo, ako ispitujemo nove kurikulume, različite oblike rada i metode poučavanja a i različita nastavna sredstva, ova izjava me zbunila, što ćemo tamo dakle primjenjivati u frontalnoj primjeni. I ako sve to gledamo u kontekstu dakle Zakona o udžbenicima koji doduše u članku 13. u odredbama koje su vezane eksperimentalni program kaže da se odredbe ovog zakona ne odnose na dakle uporabu udžbenika pri provedbi eksperimentalnih programa i da za provedbu primjene udžbenika u školama koje se provode u eksperimentalnim programima ministar može donijeti smjernice, dakle to smo riješili, to je OK, OK, sad je eksperimentalna faza, to smo pokrili, retroaktivno, pokrili. E ali sad što dalje u kontekstu To ću moliti dakle da mi se odgovori.

Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Tomislav Sokol, izvolite. Hvala lijepa. Kolegice Bedeković, spomenuli ste jako bitno pitanje a to je kada imamo eksperiment i evaluiramo bitno je što mjerimo zapravo, koji su to elementi koje mjerimo i na koji način. Primjerice, meni bi bilo logično ako ocjenjujemo uspjeh određenog eksperimentalnog programa da se to mjeri, ili kroz državnu maturu, ili ako nećemo čekati toliko dugo kroz nekakve nacionalne testove. Pa čisto me zanima, evo mene recimo zanima je li pripremljeno nešto na taj način kako bismo učenike iz tih škola i njihov uspjeh kroz nekakve standardizirane testove mogli usporediti sa učenicima iz drugih škola. A to je mislim da je jedna jako bitna stvar kako bismo znali je li program uspješan ili nije. Druga stvar, spomenuli ste da ne treba lomiti preko koljena, slažem se, mi smo nažalost od 2016. do danas imali jako puno politiziranja ove teme, neki ljudi su prikazivani kao guru i mesije koje će našu mladež odvesti u bolju budućnost, mislim da je to krivi pristup i da trebamo puno više argumentirano govoriti, a ne nekritički prihvatiti, prihvaćati neke stvari. Kolega Sokol ja se jako slažem s vama i s vašom konstatacijom pogotovo ovom zadnjom da ne treba o ovim problemima, u stvari nisu to problemi to je dakle realnost koju trenutno imamo u sustavu ne treba raspravljat niti ostrašćeno, niti raspravljat na razini euforije, treba raspravljat argumentirano. Za sva ova pitanja koja vjerujem, čini mi se tako, čitam to iz vaše, iz vašeg govora evo opterećuju možda muče i vas, morat ćemo zajedno potražiti odgovor od naše ministrice, jer na neka od vaših pitanja doista nemam odgovor i ja se pitam. Dakle, ako je eksperiment što se eksperimentom mjeri, ako je nešto eksperiment kako će se evaluirati, što će se evaluirati, ono što ja imama informaciju to sam iščitala, ponavljam program eksperimentalni program škola za život će ispitati, će se ispitati, novi kurikulumi, različiti oblici rada i metode poučavanja i različita nastavna sredstva. Ja očekujem ako se to ispituje kurikulumom da ćemo dobiti evaluaciju i da ćemo dobit [[Upadica: Zahvaljujem.]] nekakve rezultate. Poštovanoj kolegici. Slijedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani podpredsjedniče, poštovana kolegice Bedeković, pa evo mi smo neke generacije prošle ono doba Šuvara i normalno da svako vrijeme traži neke, neke nove izazove i neke nove metode učenja i pomagala, ali ono što je sigurno da treba se dogoditi nekakva promjena. Međutim ono što mene brine, a evo u jednom dijelu ste to i vi rekli u razgovoru sa kolegama dole našima koji su isto tako stručnjaci vrhunski, a uputili su na evo razgovor koji je vođen sa gospodinom Malfredom Špicerom koji je govorio o tome kakva i u kojoj mjeri može i treba biti digitalizacija u smislu nekakve demencije digitalne, dakle treba [[Upadica: Hvala.]] biti isto tako vrlo oprezan. Da, sad je tu u vašoj replici bilo puno pitanja dakle ne mogu naravno odgovoriti na sve, počet ću od kraja. Dakle što se tiče digitalne, utjecaja digitalne tehnologije na način učenja djeteta naravno to je između ostaloga pitanje koje zadire u područje psihologije poučavanja i naravno da bi se na tu temu dala razviti rasprava ja naravno imam premalo vremena da bih vam sada odgovorila na pitanje, a inače nisam osoba koja će ulaziti u rasprave i bez prethodne pripreme i konzultiranja sa stručnjacima, u svakom slučaju ukoliko imamo jednu knjigu koja se zove Digitalna demencija istog autora koja je na tržištu i dobila je recenzije struke onda je svako i tema, dakle utjecaja digitalne tehnologije na djecu na način učenja i poučavanja zasigurno zaslužila jednu ozbiljnu raspravu bez obzira na to što mi možemo uzeti, zauzeti stav da podupiremo ili ne podupiremo mislimo ovo ili ono tu je znanost tu su [[Upadica: Hvala.]] istraživanja, tu je struka da kaže konačno svoje. Hvala poštovani podpredsjedniče, kolegice Bedeković, pa evo ja vas potpuno razumijem, baš u onom dijelu vašega izlaganja kada ste govorili o tome da imate neka pitanja za ministricu i da vam nisu neke stvari jasne, kako će se, na koji način će se vrednovati, kako će se ocijeniti nešto što je krenulo u neki postupak. Al to je logično, to je naprosto logično, jer se odustalo od cjelovite kurikularne reforme, naprosto se nije uzelo u obzir i nije se krenulo na način koji je logičan. Ono što nam je, što nam ministrica nudi to je da se neki djelići su se uzeli, provode se parcijalne stvari, ali nema jasnog sadržaja, nema jasnog cilja, nema i ono što je najviše nedostatak [[Upadica: Hvala.]] vizija, pitanje je gdje je vizija? Hvala vam lijepo kolegice na ovom pitanju, naravno ja vjerujem da ćemo i vi i ja zasigurno od naše ministrice dobiti jedan kvalitetan odgovor na i moje i vaše pitanje jer ministrica jako dobro znade moj stav da ja nju podupirem i podupirem ono što njene napore na svim mogućim oblicima reforme, a ona jasno zna i moj stav da ako je za nešto preuzela ovlasti da naravno na kraju za sve to skupa mora snositi i odgovornost. I upravo u tom ozračju snošenja odgovornosti za sve pojedine poteze ja očekujem, dakle odgovore od ministrice i na moja i na vaša pitanja. Hvala, evo prije nego što nastavimo, pozdravimo učenice i učenike Gimnazije Josipa Slovenskog iz Čakovca, koji su nam na galeriji. [[Pljesak.]] A slijedeća pojedinačna rasprava biti će ona poštovanog zastupnika Zdravka Ronka, izvolite. Hvala lijepo poštovani podpredsjedniče, ja sam jako blizu da podržim ovaj zakon, ali imam jedno tri dileme pa sam htio eto tako iznijet te neke svoje opservacije. Naime, Zakonom o odgoju i obrazovanju, osnovno obrazovanje je obvezno za sve, ako je tomu tako, ako još Ustav naravno propisuje i jamči jednakost onda je naša obveza založit se po meni i za besplatne udžbenike. I to za sve. I sam sam kao čelnik jednog velikog grada svojedobno od 2002. uveo besplatne udžbenike, sukcesivno i to za sve učenike bez ikakvih cenzusa i to je išlo sve do 2007. godine kada je to na sebe preuzela Vlada RH, a kak je to završilo znate i sami. Dakle, jedno moje promišljanje je da moramo mijenjati članak 14. i ja vjerujem da će se on kao takav i promijeniti odnosno da će se uvažiti ono što smo išli sa amandmanom i da ćemo tu naći tu granicu da jednostavno svi učenici bez ikakvih cenzusa mogu dobiti te besplatne udžbenike. Drugo, kad je digitalizacija, da, pa suludo bi bilo kad bi netko bio i protiv. No, postavlja se pitanje pa i iz ovih rasprava prethodnih, trebamo li mi to ići kao guske u magli u taj posao, imamo li mi izrađen standard, nekakav plan korištenja ograničenja ili slično jer i ta digitalizacija, znamo i sami da utječe i na zdravlje i na neaktivnost i na empatiju i na otuđenost i na trening a i na razvoj mozga. E sad, jel' nam to budućnost, hoće li to nekontrolirano korištenje dovesti do napretka ili ćemo mi samo guglati, guglati i polako otupljivati. Mislim da tu treba nać tu mjeru koliko korištenja, kada, kako i na koji način jel' mi to imamo, jel' mi to nemamo, nisam baš negdje naišao, da li ćemo o tome još raspravljati, da li ćemo nešto po tom pitanju poduzetim, pa ja se nadam da će hoćemo, dakle to je drugo. I treće, u prijedlogu Zakona o udžbenicima u prvom čitanju, članak 4. po meni je bio dobro koncipiran. Mislim na ono reguliranje cijene udžbenika. Točnije, najviše dopuštene cijene udžbenika. E sad, ja ne znam što se dogodilo između prvog čitanja i drugog čitanja, što se dakle u međuvremenu desilo i zašto se umjesto odredbe od 20%-tnoj najvišoj cijeni elektroničkog djela udžbenika, uvodi ministar s pravilnikom. Kog će nam jarca sad tu ministar sa pravilnikom?

Slijedeća pojedinačna rasprava biti će on poštovane zastupnice Marije Alfirev, izvolite. Evo još jedanput hvala poštovani potpredsjedniče. Pa evo nakon gotovo ove cjelodnevne današnje rasprave u kojoj smo imali dosta toga prilike čuti pa i najviše o samom zakonu i onome čime se ovaj zakon bavi pa bih ja zapravo prije nego krenem od nekih načelnih ili se osvrnem na neke načelne teme koje se tiču samog procesa odgoja i obrazovanja, htjela reći da postoje neke stvari u samom zakonu o kojima treba voditi računa i sa kojima se možda, ne kojima se možda nego kojima se ne slažem i koje bih voljela da su drugačije. Stoga zaista mislim da ste negdje rekli da ćete voditi računa o tome da se doista i taksativno zaista navede da su znanstvene činjenice te koje su bitne i koje moraju biti tako navedene i koje moraju biti temelj. Ono što je također meni problematično u zakonu, to je dio koji se tiče određivanja mase, određivanja prema satnici ne određivanja prema sadržaju odnosno prema karakteru predmeta. Mislim da bi to trebalo biti upravo na ovaj drugačiji način regulirano stoga se ne slažem s tim kako ste predložili u ovom prijedlogu zakona. Isto tako voljela bih vam još jedanput istaknuti mada ste to sigurno imali prilike čuti i na sjednicama odbora i u prvom čitanju pa i kroz izlaganja kolega u ovoj današnjoj raspravi a to je da doista uvažavamo činjenicu vremena u kojem se nalazimo, uvažavam činjenicu da su djeca učenici sve čak i bolje educirani i imaju daleko više znanja što se tiče i korištenja samih digitalnih sadržaja nego što su možda i njihovi učitelji pogotovo učitelji starije dobi. Međutim isto tako kao što imate argumente za ovakvo intenzivno uvođenje digitalnih sadržaja u sam proces učenja obrazovanja, edukacije, jednako tako postoje i već neka istraživanja koja govore da sam proces učenja i nije toliko u pozitivnoj korelaciji sa ovim što vi navodite. Postoje istraživanja koja zapravo govore o negativnom utjecaju i zaista prilikom donošenja i ovog zakona i prilikom argumentiranja, mislim da o tome trebamo voditi računa. I to je bitan aspekt. To je jako važno jer ovo što mi danas radimo, što mi danas govorimo, donosimo, to je nešto što će utjecati na budućnost djece. To je ono što utjecati i na to što će oni naučiti, kako će to naučiti ali će utjecati i na njihovo zdravlje. Mi tih saznanja još uvijek nemamo. Ali naša je odgovornost da dobro procijenimo i dobro sagledamo što i kakve su sve moguće posljedice. Ono što mene daleko više brine i što bih voljela čuti više od vas. Nažalost, ovdje nije ministrica, nadam se da ćete joj prenijeti, da će ona i pročitati ovo o čemu smo mi i govorili jer važno je kako se vodi Ministarstvo, važno je što se, koje se poruke čuju i važno je čuti i vidjeti da je čelna osoba ima sliku našeg obrazovnog sustava. A kakav je on? Kad sam govorila da je nešto neugodno, onda ću reći i slijedeće, da postoje škole, dakle, u mnogim školama, niti ima i učitelja kojima nije ugodno, ima učenika kojima nije ugodno, a škola bi morala biti mjesto ugode, škola bi morala biti mjesto sreće, mi moramo ići ka učeniku, ka djetetu, ka sretnom djetetu jer jedino takvo dijete, takav učenik će izrasti u čovjeka koji je pun samopoštovanja i koji je sretan čovjek. Upravo ta vizija je ono o čemu govorim i što ne vidim kod ove ministrice, ja ne vidim tu viziju, ne vidim je. I to je problem. Da bismo imali i viziju i da bismo mogli tu kvalitetno, morat biti, postojati određena strast, al strast ne samo u Ministarstvu, ne samo strast čelnih ljudi, potrebna je strast svih u ovom obrazovnom procesu, i ravnatelja, i učitelja, i učenika. Tu strast sam vidjela kod onih koji su predlagali cjelovitu Kurikularnu reformu, od koje ste vi odustali. Tu strast sam vidjela kod ljudi koji su stvarali taj proces jer su krenuli cjelovito, krenuli su od čovjeka, krenuli su od individue i to se je negdje uz put izgubilo. Ja vas mogu pitati zašto? Pitali su vas mnogi, međutim, mislim da vam je to teško odgovoriti jer odgovara nemate, postupcima kojima krećete il ono što radite, upravo govori u tom smislu. Vi predlažete Zakone koji su zapravo posljednji u ovom cijelom procesu. Budite svjesni, tu je već toga izrečeno. Udžbenici, tableti, to su samo alati, to je alat. Ono što je ključno to su prethodni procesi i to je jako važno i to je ono o čemu vam ja govorim, to je ta interakcija između učitelja i učenika. Tu je ono od čega ste odustali. Jeste li odustali od vrednovanja, kvalitetnog vrednovanja, vrednovanja učenika s teškoćama u razvoju, vrednovanja darovitih učenika, gdje su ti procesi? To je ono što vas pitam. Odustali ste od devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja, gdje je to nestalo? Gdje je jednosmjenska nastava? To vas moramo pitati jer opet vam ponavljam, ovaj Zakon govori o alatima, ne govori o sadržaju, govori o formi, gdje je sadržaj? Bavimo se sadržajem, a ne formom. Gdje je cjelodnevna nastava, produženi boravak? Ono što je ministrica također spomenula i na to se moram osvrnuti, rekla je da je ovo demografska mjera. Ma molim vas, ovaj Zakon je demografska mjera, ma nemojte, molim vas i da kvalitetnu školu čini tablet, pa tableta, da tableta. Ja sam imala jednu, cijelo vrijeme razmišljam kako ću to reći i kako to predstaviti, a zapravo se radi o svojevrsnoj tabletomaniji jer gledajte, ja ne govorim o tome da se uzimaju tablete, ali je jedna ovisnost o dijeljenju tableta jer došli smo do toga, a hoće li ova vrsta tabletomanije zaista utjecati na kvalitetnu školu, porast kvalitete, bolje učenje? Ne znam, teško. Znate kako smo, kad se nešto pretjera s nečim, onda zapravo postane otporno i zato imajmo na umu da ovo što sad radimo, radimo za budućnost naše djece i imajte na umu da neke stvari zaista vam ne možemo podržati, dok ne vidimo u kom smjeru zapravo ide ovo što vi radite, u kom smjeru to ide i kakve će imati posljedice po našu djecu, po budućnost naše djece, pa budućnost zapravo i ove zemlje. Ja vam samo još jednom moram reći, da to što ste napravili, dakle, nije dovoljno niti samo olakšati torbe jer je to zaista populistička mjera, niti podijeliti [[Upadica: Hvala lijepa]] tablete, niti provjetriti programe, nego zaista raditi [[Upadica: Hvala]] na suštini cijelog odgoja obrazovanja. Slijedeći se za pojedinačnu raspravu javio poštovani zastupnik Stevo Culej, nema ga, gubi pravo na govor, pa će slijedeća pojedinačna rasprava biti poštovanog zastupnika Joška Klisovića. Hvala lijepa potpredsjedniče Sabora. Ja ću pokušati biti kratak, dakle, iz mojih dosadašnjih intervencija, ja mislim da je svima bilo jasno, da podržavam modernizaciju obrazovnog sustava u RH, kako u sadržajnom smislu, tako i u izvedbenom smislu uključujući digitalizaciju, jer mislim da živimo, ušli smo u digitalno doba i da trebamo jednostavno našu djecu pripremiti za funkcioniranje i to uspješno funkcioniranje u to doba. Htjeli mi ili ne htjeli uvesti digitalne aparate i kompletni način razmišljanja u škole. Naša djeca već danas ih koriste i većinu svojih podataka koje primaju tijekom jednog dana, u stvari primaju kroz elektroničke aparate. Prema tome, nećemo to moći izbjeći, ako možemo birati između toga da imamo ili nemamo tablete u školama, ja sam za to da ih imamo i to ne samo učenici, nego i profesori. No, digitalizacija je jedan veliki, također reformski iskorak, koji i košta poprilično puno. I ne samo da bi trebalo osigurati sredstva za tu vrstu reforme u državnom proračunu i svim proračunima iz kojih se financira, nego bi trebalo jako dobro paziti kako će se taj novac koristiti. Prije svega, tu mislim na razne interesne lobije koji su se već sada počeli okupljati kao mačci oko kaše. Oko tog jednog financijskog kolača. I svakako ono što ne bi trebalo napraviti, zaprljati obrazovnu reformu bilo kakvim skandalima koji se vezuju uz eventualno pogodovanje bilo kojem lobiju, tvrtki, pojedincu ili nečem trećem. Ja mislim da i oporba a i svi građani ove zemlje će itekako paziti kako će se taj novac trošiti i kako će, ljudi koji imaju pristupa informacijama, te informacije dijeliti, na koji način će se poslovi dodjeljivati, u kojoj poslovnoj, rodbinskoj ili nekoj drugoj vezi će ti ljudi međusobno biti. I to je tako, to moramo svi shvatiti i moramo svi na to paziti. Kad govorimo o modernom obrazovanju, htio sam istači jednu stvar koja mi je jako značajna, kao roditelju i kao osobi koja vodi jednu akademsku instituciju, a to je učenje stranih jezika. Danas teško možete biti kvalitetan student, ako ne znate strane jezike, posebice engleski. Ne možete jednostavno pratiti literaturu koja vam je nužna da bi produbljivali svoje znanje, ne možete jednostavno sudjelovati u programima razmjene sa drugim međunarodnim učilištima i sveučilištima, školama, ne možete kao akademska institucija organizirati suradnju sa drugim akademskim institucijama ili vaši studenti nisu u stanju pratiti takvu nastavu. E, pa bi molio da ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja također u svoja razmišljanja unese upravo ovaj element, da djeca koja završe srednju školu i dođu na fakultete, jednostavno moraju biti spremna pratiti nastavu i na stranom jeziku, pratiti stranu literaturu, biti u mogućnosti otići na međunarodnu razmjenu bez da se posrame jer nisu u stanju pratiti svoje kolege iz drugih ili europskih zemalja ili dalje i šire od toga. Mi jesmo mala država, ja se sjećam da smo svojevremeno imali ponude od Njemačke i Francuske, recimo da se financiraju u srednjim školama na njihovim jezicima izvođenje nastave u pojedinim predmetima. To smo odbili zato što hoćemo jedino i isključivo hrvatski. Da, hrvatski je naš jezik i trebamo ga njegovati, trebamo ga promicati i trebamo ga čuvati. Ali jednako tako, mala smo nacija, i da bi naša istina se čula u svijetu, da bi naši studenti mogli funkcionirati sa svojim vršnjacima, da bi mogli se ukopčati u poslovnu zajednicu svijeta, moramo govoriti strane jezike, a to počinje od prvog razreda osnovne škole, i u tom kontekstu, evo ministrica je tu, nije možda čula uvodni dio, mislim da u modernizaciji našeg kurikuluma i obrazovnih metoda apsolutno moramo voditi računa o učenju stranih jezika kako bi mogli biti građani punopravni, i Europe i svijeta jer sam se previše nagledao ovih hrvatskih diplomata koji su željeli braniti hrvatske interese u inozemstvu, ali nisu znali sklopiti misao da ih njihove kolege razumiju. lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava je poštovanog zastupnika Kažimira Varde. Prekinuo sam svoju raspravu radi vremena u ime kluba zastupnika, ali bih se vratio jer nisam čuo objašnjenje, zapravo, koje bi u odnosu na naše amandmane i obrazloženja koje smo dali bi me zadovoljila, a to se odnosi na čl. 3. st. 4 Konačnog prijedloga zakona, dakle vraćam se na elektroničke udžbenika ili na elektronički dio udžbenika po vašem prijedlogu koji mora sadržati barem jednu od sljedećih triju značajki itd. Ali, kažete dalje, „radi tehničkog i metodičkog unaprjeđivanja elektronički udžbenik ili elektronički dio udžbenika može se izmijeniti bez procedure propisane ovim zakonom, po završetku nastavne godine u kojoj je udžbenik u upotrebi, a prije početka nove godine“, završavam citat. Mene sad zanima, da li je izmjena elektroničkog udžbenika ili njegovog dijela opravdana i prihvatljiva na ovaj način, jer inače ste zakonom precizno utvrditi proceduru mogućih izmjena. Naprotiv, na ovaj način se upravo otvara mogućnost određenih manipulacija, prijepora u javnosti, prozivka, lobiranja itd. Čak se može govoriti o otvorenom pogodovanju tvorcima elektroničkih udžbenika pa me zanima kako mislite bez propisane procedure po završetku svake nastavne godine mijenjati ovaj dio digitalnih udžbenika.

E pa, poštovani ministre, nemam ništa protiv. Nemam apsolutno ništa protiv takve odredbe, ali vas činim odgovornom za kompletnu reformu obrazovanja. Činim vas odgovornom. I budno ćemo pratiti kako ćete tu reformu uvoditi i kako ćete pomiriti razno razne lobističke interese. Da vas podsjetim, kod uvođenja ove eksperimentalne škole i onda sam u svojoj raspravi upozorio da bi bilo dobro sav taj državni novac, novac poreznih obveznika Republike Hrvatske, riješiti putem Ministarstva u nabavi laptopa, a ne ga razjediniti, ispalcelirati po školama i izbjeći postupak javne nabave. Dakle, samo upozoravam da ćemo budno pratiti, a vama želim sreću u realizaciji obrazovne reforme, ali ponavljam vi ste odgovorni, vi ste Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o obrazovanju, sebe stavili u tu poziciju. I na kraju mi dopustite, što se tiče digitalizacije, nisam ja protiv 21. stoljeća, ja tek učim nešto malo na laptop, i nešto malo na pametni telefon, moj unuk od 8 godina više zna ja mislim nego, nego pa skoro bi rekao onaj inženjer koji je završio, završio ovaj, fakultet prije 20 godina. Moj unuk od godine i nešto dana, čim vidi mobitel, odmah trče, i prstićima gore, zato bih vas upozorio, vjerujem da ste pročitali knjigu Manfreda Spitzera Digitalna demencija, vjerujem da jeste, ako niste, preporučam, u izlogu je knjižare na Jelačić placu, mislim da košta 200 kuna ili koliko, nije šteta tih novaca. Al' bi vas upozorio vezanu uz tu knjigu i to znanstveno istraživanje uvaženog Manfreda Spitzera na nedavnu recenziju profesora, doktora znanosti Gorana Šimića. O tome kako autor nije apriori protiv digitalnih medija, ali se zalaže za njihovu optimalnu upotrebu, po čime misli na one načine i onu količinu koja je za ljude, a napose djecu mlađih dobnih uzrasta najbolja, kako u psihičkom, tako i fizičkom smislu. Autor na osnovi znanstvenih interdisciplinarnih istraživanja, navodim dakle recenziju, poziva da se djeci ograniči vrijeme provedeno uz digitalne medije, jer kada je u pitanju blagostanje i održanje naše kulture, možemo se samo osloniti na mozgove generacija koje dolaze iza nas, posebno iza mene, s obzirom na godine, ne. Da li mi svi skupa dovoljno smo svjesni tehnologije koju uvodimo, makar ona ima pozitivnih, ali sve više i negativnih strana.

Imamo jednu repliku, poštovanog zastupnika Tomislava Panenića, izvolite. Hvala lijepo, poštovani zastupniče Varda. Ja bi samo iz ovog vašeg izlaganja nekako izveo zaključak da vi zapravo i sami sebe smatrate, ono, da nećete dočekati digitalizaciju, jel, ja smatram da u ovome vremenu i vi, i svi mi skupa, ono, zapravo moramo tome težiti, i svojim primjerom i vi pokazati, ne samo mlađima, nego i drugima u svojoj generaciji, da moramo napraviti napredak. Nije to samo napredak u školstvu, nego, to je opći jedan napredak, ako nećemo prihvatiti digitalizaciju, onda evo pogledajmo samo ove papire na našim stolovima što imamo, zapravo mi moramo biti prvi primjer kako ćemo funkcionirat.

Ja mislim da sam bio jasan, ja sam rekao da ona ima svoj pozitivni, ali ima i više negativnih strana, na mozak mladih ljudi posebno, a uputio sam vas, i vama preporučam kupite ovu knjigu i pažljivo je pročitajte. A što se tiče mene osobno, evo ja imam pametni telefon, već sam u digitalizaciji. Izvolite. poštovane zastupnice i zastupnici. Hvala svima na komentarima, primjedbama, upozorenjima, evo ja ću se osvrnuti na većinu njih, iako većina njih nije bila vezana direktno uz Zakon o udžbenicima. Naravno ne mogu se u ovom vremenu osvrnuti na sve, a niti bi to bilo pristojno da možda komentiram na način kao što su neki komentirali i davali osobne opservacije. Dakle, ja se unaprijed ispričavam s obzirom da ovo moje posljednje obraćanje neće biti strukturirano na način da ću sve teme objediniti, pa govoriti o jednoj, drugoj, trećoj temi s obzirom da sam za ovo vrijeme vodila bilješke, i na taj način ću se osvrnuti na većinu komentara. Dakle, prije svega imali smo komentar da, jako puno komentara je bilo vezano uz digitalizaciju, ali ja još jedanput ponavljam da ovaj Zakon ni na koji način ne forsira digitalizaciju, samo omogućuje tamo gdje učitelj prepozna da je to dobro, da je to korisno, da koristi i digitalne materijale. Ono što mi već sada znamo i što vidimo u eksperimentalnom programu, da velika većina učitelja koristi mješoviti oblik, znači i digitalne materijale i fizičku knjigu, a ono što svako od vas, svako od nas može provjeriti da je to ujedno i najefikasniji način učenja i poučavanja. Znači, gdje se koriste različiti materijali, a digitalni materijali se koriste najvećim dijelom kako bi se proširilo ono što piše u osnovnom udžbeniku, najvećim dijelom zato da bi se omogućila prilagodba, kako učenicima s teškoćama, tako i darovitim učenicima, i kako bi se omogućilo da oni to učenje zapravo dožive. Ne znam koliko ste imali priliku vidjeti, kako to izgleda u praksi, međutim situacija gdje vi možete ući u Keopsovu piramidu i vidjeti gdje se nalaze grobnice, gdje se nalaze pojedine komore, gdje se nalaze prolazi, kako je to konstruirano, kakva je matematika iza toga, prije svega omogućava doživljaj koji nadilazi to da vi vidite neku fotografiju ili vidite opis, pročitate opis u udžbeniku, a s druge strane daleko vam više omogućava i interdisciplinarni pristup. U tome smislu to je prepoznato, to su prepoznale i druge države, prepoznato je u visokom obrazovanju i ja sam sigurna da i ovaj naš eksperimentalni program pokazuje da to može funkcionirati i u znači i u školama. Naravno da s time treba na određeni način raditi. Također vas upućujem da smo mi i u ovom zakonu o udžbenicima predvidjeli zadržavanje radnih udžbenika za razrednu nastavu i to je jasno napisano, zato jer smo sigurni i to svi oni koji su izrazili takvo mišljenje sigurno mogu biti mirni da zadržavanje radnih udžbenika i pisanje rukom se potiče, tako je i u kurikulumima i tako je to pripremljeno i u ovoj eksperimentalnoj provedbi i ta fina motorika koja je i te kako važna za prve, u razrednoj nastavi prva četiri razreda škole, nju treba poticati i to je tako i osmišljeno, kako u ovom udžbeniku tako će biti i praćeno naravno i u pravilniku koji o tome govori detaljnije govori o samoj kvaliteti toga. Također, kada govorimo o opremanju škola, o recimo o projektu e-škole koji je prvenstveno prije nekoliko godina bio zamišljen da u drugoj fazi pokriva samo 65% škola u međuvremenu je donesena odluka i radi se prema tome da se angažiraju dodatna sredstva u fondovima da se pokriju sve škole kako se ne bi došlo u pitanje kojih je to 65% škola u velikom projektu, 10% u onom pilot projektu, a kojih je to 25% škole neće biti uključene, znači to je i onako riješeno. Računala za nastavnike se osiguravaju, kako preko tog projekta, u tom tako i, naravno jednom dijelom iz državnoga proračuna, lokalna mreža u školama je također se projektira preko projekta e-škola, to je već sada započelo za sve škole uključujući i područne škole. Znači o tome se i te kako vodi računa i to u obuhvatu 100% Znači roditelji neće plaćati više i zakon ne uvodi dodatna opterećenja za roditelje i zakon ni na koji način ne uvodi tablete. To je svima ovako zgodno za komentirati, ali zakon ne uvodi tablete, ja vas stvarno pozivam da još jedanput pogledate i vidjet ćete da nigdje se ne spominju tableti. A zašto bi se i spominjali, tehnologija se mijenja. Tehnologija koju danas imamo prije 10 godina je bila nezamisliva, pa na koji način bismo, prije 5 godina je bila nezamisliva, pa na koji način bismo mi propisivali za slijedeće 3, 4 ili 5 ili više godina u zakonu. Također je bilo pitanje, da sada će nositi i tablete i knjige, pa ja se nadam da nitko ne misli da će nositi istovremeno i tablete i knjige, koja bi inače bila svrha bilo kakvog unapređenja da nose i tablete i knjige. Ako će nositi knjige ne trebaju tablete i obrnuto. Što se tiče same brzine uvođenja toga, istina je da djeca puno brže, lakše prihvaćaju tehnološka rješenja, to mi vidimo ponovit ću istraživanja koja je pokazala da u EU, a jednako tako i u Hrvatskoj 9 od 10 mladih ljudi još prije 2 godine je svakodnevno koristilo mobilnu tehnologiju i internet, znači još prije 2 godine. Možda smo već sada u limesu prema 10 od 10. Naravno da u tom kontekstu sve, sve prednosti tehnologije treba iskoristiti, a sve rizike treba prevenirati kolko god je to moguće. Dakle, često se spominju da u zakonu i postoje i mogućnost izmjene digitalnih materijala, da naravno postoje mogućnosti izmjene digitalnih materijala, čemu bismo inače imali digitalne materijale da ne možemo ispraviti greške, da ne možemo unaprijediti simulacije, da ne možemo ubaciti nove statističke podatke itd. to je prednost tehnologije u odnosu na tiskanu knjigu koju upotrebljavamo 4, 5, 6 ili više godina. I u tom smislu je to u zakonu i napisano, znači da se radi o tehničkim izmjenama i eventualno metodičkim unapređenjima i to ne podrazumijeva nikakvu novu cijenu, niti podrazumijeva da će na bilo koji način to opteretiti, opteretiti onoga ko to koristi, a način kako se koriste digitalni sadržaji, digitalni materijali postoji svjetska praksa kako se to radi. Što se tiče tema koja je bila, evo ja ću se sad malo osvrnuti i na znači kurikulume i na primjedbe koje su bile u ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina. Dakle, istina je da se udžbenici na korištenje, dakle kad se koriste da je ovdje predviđeno i dalje više godišnje korištenje. Jednako tako da treba vidjeti da i ovaj model osiguravanja besplatnih udžbenika za učenika koja se trebaju platiti iz državnog proračuna valjda i iz nekih drugih javnih sredstava, da u tom smislu treba vidjeti da to treba biti i svrsishodno i da mora biti kvaliteta za sredstava koja se ulažu. Što se tiče kurikuluma za nacionalne manjine, istina je da je prethodna garnitura zaboravila pokrenuti raspravu za kurikulume za nacionalne manjine, niti su oni bili izrađeni u onom prvom valu, prvom naletu, to sada ispravljamo. Znači ispravili smo na način, evo primjerice baš za kurikulum za predmet romskog jezika, model c, javna rasprava završila 27. kolovoza, znači i to se ispravlja i za druge nacionalne manjine iako ti kurikulumi u onom prvom valu nisu bili izrađeni, mislim da treba o tome voditi računa i vodimo računa i o tome. Što se tiče samih udžbenika Ministarstvo ne izrađuje udžbenike, međutim mi osiguravamo da kada se udžbeniki, udžbenici ili izrade ili na neki drugi način osiguraju da se oni financiraju ili sufinanciraju. I to je tako i u zakonu prepoznato.

Znači zakon prvenstveno stavlja naglasak na proceduru, osigurava kvalitetno recenziranje, transparentno ali istovremeno štiti povjerenstvo koje radi taj posao i osigurava otvaranje slobode izbora za učitelje. To je ono što zakon osigurava. Nadalje osigurava da udžbenici ne budu preskupi jer koordinira odnosno kontrolira najveću dopuštenu cijenu, najveću dopuštenu cijenu, ni na koji način ne ulazi u tržišnu utakmicu koju ne narušavamo što smo naravno ispitali odnosno dobili smo mišljenja Agencije za zaštitu od tržišnog natjecanja, to je ono što je u zakonu i ni na koji način težina u formuli za cijenu, mislim, tko je to iščitao, to nije dobro iščitao ali dozvoljavamo da su te dvije varijable povezane ali ne u formuli. Što se tiče kvalitete i kontrole kvalitete osiguravanja kvalitete, više o pojedinim kriterijima, načinu odabira povjerenstva i tako, to ulazi u pravilnik, kao što je i do sada u pratećem pravilniku i kada se prihvati zakon, nakon toga ćemo u javno savjetovanje staviti pravilnik, tako da se može vidjeti, naravno mogu se dati sugestije u javnom savjetovanju vezano uz pripadni pravilnik. Znači zakon naglasak na proceduri, pravilnik propisuje jasnije kriterije kvalitete a u kurikulumu su dani sadržaji i ishodi učenja. Pa zbog toga jer se odluka o donošenju kurikuluma, znači odluka ministre o donošenju kurikuluma i dinamici donošenja kurikuluma stavlja u javno savjetovanje i tom prilikom u javnom savjetovanju su i svi prilozi što znači i predmetni kurikulum i u tom smislu svako može i vidjeti te kurikulume, oni nisu tajni i slijedi se procedura koja je propisana zakonom. Znači procedura je propisana zakonom i ona se baš tako i slijedi.

Dakle i vi znate da je bila isto tako ustavna tužba vezano uz proceduru prihvaćanja i u toj tužbi nije udovoljeno odnosno kurikulum je stupio informatike na snagu, znači mi slijedimo jednako tako proceduru sa ostalim kurikulumima. Prema tome ne vidim zašto bi ovo sada tu proceduru dovodili u pitanje jer ona je zakonska procedura.

Jednako tako radimo i na projektu prebacivanja škola u jednu smjenu pa ja se, to danas nije na dnevnom redu, ali ja se nadam da ćemo uskoro i s tim projektom izaći i da ćete vidjeti kakav je plan oko toga, naravno, to su daleko veća sredstva nego što se mogu direktno osigurati u državnom proračunu ali za to postoji već sada naznake plana koje će naravno predstaviti pa ćete vidjeti da je to jedan dugoročni projekt, dobro promišljen gdje nije samo naglasak na to da ima škola u jednoj smjeni nego što će učenici raditi u jednoj smjeni. Naravno neki će onda postavljati pitanje sad prebacujete škole u jednu smjenu, to su u slijedećih možda 7, 8 g. ulaganja od nekoliko milijardi kuna pa možda će se netko pitati ima li netko od toga koristi.

Jasno, bilo je dosta riječi i o tome kakva je štetnost digitalizacije u više puta spominjano, naravno, mi možemo razmišljati na dva načina. Mi digitalizaciju i tehnologiju ne možemo zaustaviti, ono što možemo napraviti je da usmjerimo učenike da na svrsishodan način upotrebljavaju tehnologiju. I to radimo. To je napravljano i tako da i u postojećem dakle u novom kurikulumu informatike uvedemo i posebna tema koja ide kroz sve godine, sigurnost na internetu, na način da postoji međupredmetna tema, upotreba informacijsko-komunikacijske tehnologije gdje se također te stvari obrađuju i naravno već sada i u eksperimentalnu programu postoji posebni sustav koji štiti učenike od neželjenih materijal koji bi došli na njihove službene uređaje. I to je daleko sigurnije nego da dajete učeniku kao što danas velik većina ima mobilni uređaj gdje nema baš nikakve zaštite, tako da se o tome vodi računa i vodi se briga o tome i tako će biti i dalje. A što se tiče štetnosti digitalizacija, ja ću samo reći da, gledajte, kada govorimo o digitalizaciji, teško je ne se sjetiti drugih tehnoloških revolucija u povijesti pa se samo prisjetimo da krajem 19. st. postoji koji se zove ludizam gdje su ljudi uništavali strojeve jer su se bojali da će ostati bez posla ili da je to štetno, naravno. ali jednako tako možemo kazati da je štetan i automobil jer može ugroziti ne samo sigurnost nego i život nečiji. Hoćemo li se mi odreći prijevoza automobilom zato jer može ugroziti nečije zdravlje, ne, nego uspostavljamo regulativu. Sigurnost u prometu, edukacija o tome, prometne znakove, educiramo, jednako tako je i sa tehnologijom. Naravno, bilo je i puno pitanje što i na koji način ćemo nabavljati i jesam li ja ili bilo tko iz mojeg tima na bilo koji način upletan u neki skriveni interes. Naravno, ja sam spremna, u istom trenutku, kada bilo tko od vas pokaže da u mojem djelovanju postoji skriveni interes, da postoji skriveni interes otići s ovoga mjesta i to je u redu. Ali pozivam sve vas koji imate bilo kakve spoznaje o mojoj ili bilo čijoj upletenosti u različite lobije, koji provlače ekstra profit, da to kažete, to je vaša obaveza, ali klevetanje nije nešto što ću ja prihvatiti i što ću mirno podnositi. Znači ako imate nešto vezano uz to, izvolite, i to je obaveza bilo kojeg građanina u RH, pa onda i sigurno saborskih zastupnika da se to prijavi. Još nekoliko riječi o nekim drugim temama, koje evo, nisu možda vezane direktno uz udžbenike, ali treba, s obzirom da su pitanja bila postavljena kazati, možda bi trebalo svaki puta na početku kada dođe ministar sa svojim suradnicima, te suradnike i predstaviti, mislim da bi to bilo dobro, pa da se onda saborski zastupnici ne pitaju tko je ovdje, pa evo, ja ću sada iskrstiti tu priliku. Sa mnom ovdje su g. Marko Košić koji je glavni savjetnik zaposlen u ministarstvu, tako, također šefica naše pravne službe i g. koji je bio do nedavno, pa je otišao je g. Maro Alavanja, koji je posebni savjetnik za odnose s javnošću, kojeg je imenovala Vlada RH, na sjednici i njegova naknada za taj posao, kao posebnog savjetnika je 4000 kn mjesečno. Znači to je njegov status i njegova naknada. Meni je sada žao da nema g. Zekanovića, jer onda bi se možda mogao podsjetiti da je i šef njegove stranke isto tako bio posebni savjetnik ministrice kulture i na jednaki takav način imenovan i na jednako takav način mu je određena naknada. Još 2 teme, jedna je dosta je bilo pitanja, u kojem je statusu eksperimentalna provedba, što eksperimentalna provedba ima s kurikulumima, kako se ona provodi, pa evo, da iskoristim ovih nekoliko minuta da to i objasnim. Eksperimentalan provedba je rađena prema Zakonu u odgoju i obrazovanju. I u tadašnjem zakonu znači prije izmjena i dopuna je jasno bila otvorena mogućnost eksperimentalnog programa, koji ne mora slijediti, niti donesen kurikulum i u kojem se može eksperimentirati i sa nastavnim materijalima. I u tom smislu, nije istina, da ovi eksperimentalni udžbenici nemaju svoju podlogu. Tamo je podloka u zakonu, niti mi sada u ovom zakonu retrogradno nešto blagoslivljamo jer to nije bila namjera, niti je to potrebno jer u Zakonu odgoju i obrazovanju, postoji podloga i za eksperimentalni program, kao i podloga za to da se u eksperimentalnom programu koristi oprema ili nastavni materijali, koji nisu prošli proceduru sukladno Zakonu o udžbenicima. Što se tiče donošenje kurikularnih dokumenata, ona je propisana, znači to donešenje je propisano u Zakonu o odgoju i obrazovanju. I mi radimo isključivo o Zakonu odgoju i obrazovanju, uvažavamo pri tome, stvarno mišljenja i iz različitih rasprava, a ovdje konkretno u važećem iz ove posljednje rasprave o odluci o donošenju. Znači ministar, stavlja, ministrica u ovom slučaju, stavlja odluku na javno savjetovanje gdje su u prilogu svi kurikuluma i to je procedura. Nakon toga se javna rasprava sređuje i tek nakon toga se donose kurikulumi i dinamika njihovog uvođenja u nastavi i tu nema stvarno nikakvih dilema oko toga jer to je procedura. Iako su ovi kurikulumi su sada u javnom raspravi, prošli nekoliko krugova, što javne, stručne rasprave, međunarodne recenzije, domaće recenzije i sada u tom dorađenom obliku su još jedanputa kao prilog u javnoj raspravi. To je bilo raspisano u pozivu. Dakle, raspisano kada su se škole javljale dakle, svojim dakle, da žele sudjelovati u tome. Pa prije svega imamo puno jasniju sliku, kako tadašnji eksperimentalni kurikulumi funkcioniraju u praski. Što treba raditi da se potegnu ishodi učenja, znači koje metode poučavanja, koje metode vrednovanja treba uzeti u obzir. Jesu li nastavni materijali koji su bitno drugačiji, a sada, već mogu kazati, bitno usklađeniji s ovim novim prijedlogom zakona, jesu li oni dobri, kako se oni koriste, a tu naravno uzimamo u obzir načine korištenja, koji su poduprti tehnologija. To je ono što je u eksperimentalnom programu, a procedura donošenja kurikuluma takva kakva je. Također, u eksperimentalnom programu smo imali edukaciju nastavnika, koja je trajala od travnja do rujna, ali i dalje se kontinuirano provodi i prikupljaju se informacije od tih istih nastavnika, je li im ta edukacija bila dobra i čim se prikupi određeni skup informacija stavlja se dalje u primjenu kako bi se edukacija za slj. g. unaprijedila i to se radi. Dakle, neki od nalaza su npr. da veći naglasak treba staviti na ocjenjivanje metode vrednovanja. I to je sada pojačan taj modul u edukaciji. Također se procjenjuje na koji način funkcionira oprema, mi evo, imamo podatke, da 75% svih tableta koje smo stavili na raspolaganje, odnosno, koje su škole nabavile je u upotrebi svaki dan, 75% Imamo MDM sustav, koji rekli, smo štiti učenika od nepoželjnih sadržaja i sve je to besplatno za, dakle ni država ne plaća ništa vezano uz Internet, tako da se razumijemo ovdje. Pa, između ostalog, da vidimo kojom brzinom se neke stvari mogu primjenjivati, je li to svrsishodno i tu ćemo također napraviti evaluaciju već nakon I. polugodišta da vidimo kako te stvari funkcioniraju u praksi. Međutim, ne smijemo miješati evaluaciju provedbe, evaluaciju funkcioniranja opreme, evaluaciju funkcioniranja novih udžbenika sa donošenjem, za koje postoji procedura, kurikularnih dokumenata.

Dakle, ovaj zakon sigurno otvara mogućnost i digitalne transformacije, međutim ona ni na koji način nije bila prvome planu, ali s obzirom da je bilo puno pitanja oko toga, ja na ta pitanja odgovaram. Naravno da svi oni koji kao što sam kazala, koji misle da tu ima bilo što sumnjivo, uvijek mogu svoje sumnje podijeliti s nadležnim tijelima i osobama i to je važno.

A sada nije u redu zato jer se opremaju škole. Nitko se ne pita zašto u Njemačkoj, u taj isti posao se ulaže u to isto opremanje 5 milijardi eura, u Francuskoj milijarda eura, pa valjda i tamo postoji neki rezon oko opremanja.

Ali, ne možemo se držati samo zato jer da učenike ili oslobodimo digitalizacije jer to se neće dogoditi jer oni to u svom svakodnevnom životu itekako upotrebljavaju i to će raditi dalje, ali trebamo im osigurati da to rade na siguran način, svrsishodan način. I to je naša zajednička obaveza i tu obavezu moramo stvarno uzeti s punom odgovornošću i sviješću o tome što radimo. U tom smislu, ja svoj dio obaveza i odgovornosti preuzimam, i to je razlog zašto ćete najčešće mene vidjeti ovdje i u Saboru da branim zakone i odgovaram na vaša pitanja jer mislim da je važno da ministar osobno dođe u Sabor i odgovara na pitanja i da čuje koje su vaše primjedbe. Ja vam na svim tim primjedbama zahvaljujem, ali vas stvarno pozivam da podržite zakon jer on daje, on je bitan iskorak za naš sustav u dijelovima koje sam već sada kazala i također vas molim da poslije pratimo svi zajedno kako se taj zakon provodi i da nas upozorite ukoliko vidite bilo kakvih problema u tom provođenju.

Spomenuli ste primjer oko piramida ono kako je potrebno znati. Ja bi isto tako napomenuo da je jako bitno i okviru reformi koje će se provoditi da djeca znaju tko je u Domovinskom ratu bio agresor, tko je bio žrtva. Da djeca znaju što se događalo u vremenu kad je došlo do osiromašenja Hrvatske gdje sada, evo svi pokušavamo napraviti bolje. I stao bi na vašu stranu, u vašim tvrdnjama, gdje tražite da se jasno identificira ako postoje bilo koje sumnje u bilo koji oblik manipulacije, što se, evo i kroz ovu raspravu, što ste sami rekli, netko je napomenuo, ja mislim da je to više povezano možda i sa predlagateljem tko vas je predložio u samu Vladu, to jest g. Vrdoljakom jer uz njega se vežu malverzacije i jako je bitno da ova reforma i udžbenici ne postanu nešto što je povezuje sa razdjelnicima ili vjetroelektranama, to su zapravo loši primjeri. Naravno da obrada tema koja jesu u udžbenicima podliježe i recenziji i posebnom povjerenstvu koje vodi računa o tome da je to usklađeno, ne samo sa kurikulumom, nego sa znanstvenim spoznajama, a ja vas uvjeravam da je tema Domovinskog rata takva da ćemo sigurno voditi računa o tome da ona bude na primjeren način i prikazana u udžbenicima, a pogotovo će se slijediti i Deklaracija koju je donio i ovaj Hrvatski Sabor vezano uz Domovinski rat.

Pa evo, glavna vaša promidžbena poruka je bila „Torbe će biti lakše“, to je naprosto kad je zakon sad krenuo, kad ste, prva poruka koje je bila, upravo je bilo to. Međutim, sad ovo vaše zadnje izlaganje jednostavno ne govori u prilog tome, govori zapravo suprotno, govori nešto drugo, jer rekli ste, pa neće valjda nositi u torbi i tablet i udžbenike, knjige. A s druge strane cijelo vrijeme razgovarate i govorite o tome, daje sve da je ovaj zakon fleksibilan i dopušta izuzetnu fleksibilnost učiteljima da odlučuju, što će i kako će nabavljati poučavati i slično. Što ako oni traže da učenik ima i tablete i knjige, nosi i jedno i drugo dakle, to što ste rekli nije točno. Naravno da će torbe biti lakše i u doslovnom i u prenesenom smislu. I to sam već objasnila, a naravno svaki učitelj koji se odluči za to da treba i digitalne materijale ili da ima pretežito digitalne materijale, ako traži da se nosi i tableti i udžbenici, mislim da je to nerazumni zahtjev i to sam sigurna da nitko od učitelja neće napraviti, a sada, hoćemo li mi već sada propisivati na bilo koji način te vrste kontrole, ja prije svega apeliram na to da imamo povjerenja u naše učitelje, da im osiguramo edukaciju, a kao što sam kazala, niti je obavezna upotreba digitalnih materijala, a ne vjerujem uopće da bi se mogao dogoditi ovakav zahtjev, ali dozvoljavam da vi možda poznajete Ministrice vi ste bili kada sam ja nešto govorio o dilemama koje me pate, jer sam jako blizu da prihvatim, da podržim ovaj zakon. Na 2 sam dobio odgovor, ali ostalo mi je treća dilema, pa bi ja ipak volio da mi na to odgovorite. Dakle, u prijedlogu Zakona o udžbenicima, on je dobro koncipiran po meni i pitanje je reguliranje cijena udžbenika, točnije, najviše dopuštena cijena udžbenika. E sada mene interesira, šta se je to u međuvremenu desilo i zašto se umjesto odredbe od 20% najvišoj cijeni elektroničkog dijela udžbenika, najedanput uvodi ministar ili ministrica sa svojim pravilnikom?

Da to smo odgovorili na primjedbe koje smo imali sa strane saborskih odbora, to je u obrazloženju dano, a ja mogu samo kratko kazati, radi se o tome da različiti udžbenici mogu imati različitu razini digitalizacije, a to naravno ovisi o kriterijima koji su dani također ovdje u definiciji elektroničkog udžbenika u ovome zakonu. Što zapravo znači da se negdje može to procjenjivati na 5-10 ili 20% a kriteriji za to i povjerenstvo koje će o tome voditi računa, naravno gdje će biti stručnjaci za to područje, to će biti dano u pravilniku koji će također biti u javnom savjetovanju. Uvažena ministrice jedan ispravak i molim jedno pojašnjenje. Osvrnuli ste se u ovom svom izlaganju i na kurikulume na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ističući kako su sada, kako se radi na tome, a da prethodnici to nisu učinili, zato želim naglasiti, da ti prethodnici su vaši koalicijski partneri, dakle, HDZ, ministar Šustar i ministar Barišić, obzirom da je javni poziv bio raspisan u listopadu 2015. da su oformljene stručne radne skupine, koje su nakon toga trebale završiti posao, međutim, u mandatu ministra Barišića i ministra Šustara ništa se nije radilo na tome. Dakle, to je razlog zašto se kasnilo. I nije mi jasno vezano za raspravu o kojoj ste govorili da je ponovno otvorena rasprava za predmet razred kurikuluma, budući da je ona završena još 2016. i stručna i javna odgovoreno je na sve primjedbe, pa ne razumijem što se sada 2 g. nakon toga, ponovno raspravlja i na koji način se to uopće radi.

Što se tiče rasprave, rasprava po zakonu je rasprava o odluci o donošenju kurikuluma, koja se također mora staviti u javno savjetovanje. Jer istina je, neki su ovdje izrazili ovako ja bi rekla dvojbu oko toga, da to donosi ministar, donosi ministar, odnosno, ministrica, ali temeljem opet javnog savjetovanja.

Hvala lijepo. Uvažena ministrice, jedno samo još pojašnjenje. Naime, vi ste u jednom u odgovoru na jedno od replika u vašem uvodnom izlaganju govorili da, i doista malo me je to zbunilo, da eksperimentalni program, misli se na školu na život, ne testira kurikulume. Ja sam u početku mislila da sam krivo čula. Međutim, onda sam išla to malo provjeriti, pa sam tražila fonogram i doista, evo u fonogramu stoji izrijekom, a eksperimentalni program ne testira kurikulume, pitam vas to u kontekstu, jer stvarno me je to zbunilo, eksperimentalni program škola za život u njemu dakle, u njegovom konceptu stoji da će se eksperimentom ispitati novi kurikulumi, različiti oblici rada, metode poučavanja i različita nastavna sredstva. Zašto vas to pitam? Ako na godinu kažete da idete s frontalnom primjenom, kako u frontalnu primjenu nečega što nismo istražili, ispitali, molim dodatno objašnjenje. Prije svega, da to nije procedura donošenja kurikuluma, jer procedura donošenja kurikuluma je propisana zakonom i ona kaže kako se donose kurikulumi, a istina je jednako tako da smo mi u eksperiment, dakle eksperiment se radi prema eksperimentalnim kurikulumima, i vidi se kako oni funkcioniraju u praksi, ali eksperimentalni kurikulumi, sama procedura donošenja je potpuno nešto drugo, a gledajte, mi smo inače svjetski prvaci u tome, u proizvodnji dokumenata, međutim ono što nam ne ide tako dobro je provedba, i zato smo se odlučili na eksperimentalnu provedbu, gdje se u učionicu stavlja nastavnik koji je educiran, kurikulumi gdje se stavljaju i eksperimentalni materijali, odgovarajuća oprema i radi se mentorski s tim nastavnicima, i to je nešto što je važno kako bi se nešto sustavno uvelo kada se ide u sve škole, i ja mislim da u tom smislu, sigurno kad gledate i svjetska iskustva, to se točno tako radi.

Dakle, moje osobno mišljenje je da država mora imati ključnu ulogu u obrazovanju, dakle da se ne smije nikad dozvoliti bilo kakvim parcijalnim interesima, bilo kojih skupina, da utječu na bilo koji segment obrazovanja, stoga ću vam postaviti jedno pitanje i pročitati jedan komentar. Dakle, prvo pitanje je, zar ne mislite da bi možda CARNet kao državno tijelo, trebao biti više uključen, osobito u pripremu različitih aplikacija, a da zapravo onda privatni sektor samo nuđa neku uslugu za te aplikacije?

Uz sve navedeno zakonom se ostavila mogućnost dodatnog pružanja potpore studentima i učenicima za potrebe prijevoza, smještaja, prehrane i sl. Od svog osnutka zaklada je dodijelila oko 4.400 studentskih stipendija i u iznosu od 1.000 kuna, kao i 30 učeničkih stipendija u iznosima od 500 do 1.000 kuna. Dobro je da zapamtimo tu brojku 4.400 kroz cijelo to vrijeme. I zapravo najveći dio sredstava se osiguraju iz državnog proračuna, kad kažem najveći dio onda je to više od 95% sredstava za zakladu je bio osiguran iz državnoga proračuna. Troškovi zaklade na godišnjoj razini iznose oko 350.000 kuna i zapravo zaklada jedanput godišnje objavi natječaj za 400 stipendija koje se u potpunosti financiraju iz državnog proračuna i to je njezina jedina aktivnost. U to vrijeme, znači u vrijeme kada je osnovana zaklada Ministarstvo znanosti i obrazovanja je radilo pod određenim uvjetima gdje je stvarno bilo i manjka stipendija i nije postojalo niti refundiranje, niti sredstava za potporu, za prijevoz, smještaj, prehranu studenata odnosno bilo je u manjem obimu, a u sadašnjem, dakle sadašnjoj situaciji moramo znati evo neke podatke, pa ću ih ja iznijeti. Znači do 2017. godine ministarstvo je dodjeljivalo 5.500 stipendija iz državnog proračuna plus, dakle uključujući i ovih 400 koje su ovdje bile, za studente slabijeg socioekonomskog statusa, a od 2017. dodjeljuje 10.000 stipendija. Dakle, gotovo dvostruko više stipendija, znači s 5.500 na 10.000 stipendija za studente slabijeg socioekonomskog statusa i 3.400 stipendija za stem područja, ako se tome pridodaju sredstva koja se direktno spuštaju na sveučilišta i dodjeljuju se, u tom slučaju imamo oko 14.500 stipendija koje se godišnje dodjeljuju. I to je dvostruko više nego što je bilo do 2017. godine, znači u jednog godini preko 14.500, a zaklada je ukupno dodijelila 4.400 kroz 10 godina i to 95% na račun sredstava iz državnog proračuna plus naravno sredstva koja su bila za održavanje samog sustava zaklade. I u tom smislu je proces kojeg danas imamo i dodjele stipendija i bitnog uvećanja stipendija gdje u jednoj godini dodjeljujemo tri puta više stipendija nego što se dodjeljivala preko zaklade, kroz 10 godina, doveo do toga da u ovom sustavu kada pokušavamo procijeniti na temelju pokazatelja koji su nam, koje sam sada iznijela koja je svrsishodnost postojanja zaklade, prijedlog da zapravo cijeli ovaj posao prebaci na ministarstvo. Znači da stipendije se i dalje dodjeljuju, dakle da povrh ovih 14.500 stipendija koje se godišnje osiguravaju se dodaje i ovih 4 milijuna godišnje gdje se osigurava još ovih 400 stipendija da se pokriju sve potrebe koje su bile pokrivene i preko zaklade i da se na taj način smanji ovaj trošak hladnoga pogona djelovanja zaklade. Dakle, ovim zaključkom zapravo i ovim zakonom se zapravo to je u paketu smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta i zaklada, predviđeno ukidanje nacionalne zaklade, s time da se svi poslovi iz njezine nadležnosti prenose na ministarstvo. Ujedno predmetnim zakonom regulira se i preuzimanje poslova, kao i preuzimanje i imovine i prava i obveza i pismohrane i druge dokumentacije te radnika Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu na samo ministarstvo znanosti i obrazovanja i za provedbu tog zakona nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva, a sredstava za stipendije će i dalje biti namijenjena dodjeli stipendija. Evo na taj način, je koncipiran i ovaj prijedlog. Uvažena ministrice, podaci o kojima ste govorili, pokazuju da nacionalna zaklada za potporu učeničkom standardu zapravo nije odradila posao koji se od nje očekivao. Prema tome, ako se financira sa 95% iz državnog proračuna, to nije bila svrha i smisao zaklade, koja je trebala naći izvore financiranja i izvan državnog proračuna. To jeste veliki problem u Hrvatskoj i svega 8% stipendija dolazi na taj način, dakle, iz zaklada, iz sektora izvan državnog proračuna. Ono što bi ja molio, obzirom da je zaklada bila ipak specifična po tome, da je imala posebne kategorije, dakle, djeca iz udomiteljskih obitelji, djeca studenti, sportaši, osobe s invaliditetom, tako da se vodi o tome računa prilikom raspasivanja natječaja u narednom periodu, da te kategorije budu u većoj mjeri financirane kroz stipendije, nego što je to bilo moguće kroz ovu zakladu, budući da je taj broj ipak s ovih 4 stipendija bio simboličan. Da, tako je mi ćemo barem zadržati na toj razini, a vrlo vjerojatno povećati s obzirom da to ulazi u ovaj pul sredstava koji se nekako su sada udvostručene u odnosu na prethodno razdoblje za stipendije. Što se tiče ovog prvog pitanja, odnosno, konstatacije da nažalost kod nas, ta kultura da se na neki način, iz drugih sredstava, ne nužno iz sredstava državnog proračuna, osiguravaju za zakladu sredstava nije zaživjela, to evo, kroz 10 g. smo vidjeli i dugi niz smo imali ja ću kazati i ministara i ljudi koji su vodili brigu o zakladi, to jednostavno nije uspjelo, što ne znači da privatne zaklade ili zakladništva ili neki drugi način neće uspijevati.

Hvala lijepo.

To je primjer, koji nažalost, u nekim drugim ministarstvima nije zaživio kao ovo ministarstvo, stoga hvala Europi, na ovih gotovo duplo više stipendija i nama koji smo uspjeli odraditi posao da povučemo i da te stipendije završe Odgovor poštovane ministrice Divjak. Tako je. Dakle, ovo je dobar primjer suradnje koje je potreban u ovakvim slučajevima, gdje se od faze programiranja, do faze obrazlaganja, sažetaka, potpisivanja projekta i programa taj posao napravi i da se pri tome ne gleda, koja stranka, koja boja taj posao radi, jer je interes iznad, da će naših učenika i naših studenata iznad toga. Ono što je bitno je također unaprijeđeno, pa ću povezati sa prethodnom temom, da je ministarstvo cijeli proces primjerice dodjele stipendija u potpunosti digitalizirao tako da u oba slučaja, u oba natječaja se provode u cijelosti, online, što je značajno, do primjeno skraćivanje postupka dodjele a pogotovo, jer zapravo pravo tražiti studente učenika, a ne obrnuto, da učenik traži svoje pravo. Govorite kako vam je stalo do studenata kako o njima brinete, kako onda komentirate slučaj na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu, gdje si je dekan, sa svoja tri prodekana isplatio plaće iz proračuna, veće nego što ih ima predsjednica Republike, a da istovremeno taj novac uzeo od studentskih nagrada, koje su bile predviđene pravilnikom, i koje se kreću od 1000-5000 kn.

Prije svega ja nemam pravo komentirati ovakav slučaj na temelju novinskih natpisa, pogotovo ako je samo jedna strana priče iznesena u novinama. Ja sam naravno promptno zatražila očitovanje od Tehničkog veleučilišta i od dekana i od upravnoga vijeća. I kada proučimo sve te odluke i materijale i vidjeti ćemo je li ono što je u medijima prikazano točno ili treba to ipak uzeti sa rezervom. A naravno ukoliko se to dogodilo, mi imamo instrumente i upravno vijeće će također poduzeti mjere da se to sankcionira. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu i prva će u ime Kluba zastupnika GLAS- a i HSU-a govoriti poštovana zastupnica Vesna Pusić, izvolite.

Ovo je moglo bi se reći, zaista jedan mali tehnički zakon, za razliku, po mom mišljenju od onog drugog, iako i u njemu kada malo bolje pogledate, ima, pa ja bi rekla barem jedna zanimljiva stvar. Dakle, svakako je dobro čuti da nam je izlazak iz procedure prekomjernog deficita i ulazak u EU da su nam omogućili da se dodjeljuje duplo više stipendija, to je svako bolje, dobro i stipendije su vrlo značajan instrument društva, recimo izjednačavanja šansi i davanje jednakih šansi ili barem približnih šansi svim mladim ljudima da se, ne samo obrazuju nego da tretiraju obrazovanje kao instrument socijalne promocije. Jasno je, imamo sad cijeli niz takvih zakona, bili su neki i jučer, da je temeljem odluke ili direktive ili nekog stava premijera da se smanji broj agencija za, koliko sam vidjela nešto, pedesetak, različitih, posebnih ureda, službi, agencija, zaklada itd., da je ovo jedna od tih, dakle, ta nacionalna zaklada za potporu učeničkom i studentskom standardu, jedna od tih koje se režu i priključuju se ministarstvu. Moje mišljenje da bez obzira na činjenicu da zaklada nije uspjela u onom što je bila glavna svrha, a to je da izvan proračunskih sredstava prikupi neka sredstva za stipendiranje, da bi u tom pravcu bez obzira što se zaklada ukida, trebalo ići dalje, da se od takvog projekta ne bi smjelo odustati, mi smo uveli neke prilično stidljive promjene u tom pogledu, što se poreznih olakšica tiče za donacije u kulturi. Možda bi trebalo ispitati mogućnost da se takve stvari malo pojačaju za donacije vezane na stipendije za đake i studente. U tom smislu pitam što znači kao dio ovog zakona, odnosno članak koji govori o tome da donatorska skupština prestaje s radom. Da li to znači da se ubuduće s ukidanjem ove zaklade u potpunosti onda ukida i bilo kakav pokušaj da se pronađe načina da se mobiliziraju ili prikupe sredstva od privatnih donatora odnosno tvrtki, u prvom redu za stipendiranje učenika i studenata, mislim da to, ne bi bilo dobro ni pametno, obzirom da, ako jedna metoda nije uspjela, treba ne odustati od cilja koji je dobar i pozitivan, nego možda potražiti primjereniji i efikasniji način da se taj cilj postigne. U zakonu se također kaže da se priključenjem Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu ministarstvu, preuzimanju svi radnici koji postaju državni službenici. Osim nekih, koji ne postaju državni službenici nego postaju namještenici i ti onda, naravno mogu dobiti i otkaz s posla, ako se pokaže da za njih nema posla u ministarstvu onako kako je to bilo u zakladi. Međutim, po mom mišljenju, najzanimljiviji dio ovo g zakona je obično ono na što se rijetko osvrćemo, a to je ocjena sredstava potrebnih za provođenje zakona. Dakle, čovjek bi očekivao, prvo da je direktiva da se sve te zaklade, agencije itd., njih 50-tak ukine, da je svrha toga, između ostalog ušteda. Tako da bi trebalo bit nekih financijskih učinaka, dakle, ne dodatnih troškova, nego dodatnih ušteda. A ovdje piše da toga nema. Dakle, ukinut će se zaklada, navodno će se otpustit neki ljudi za koje neće bit posla, a trošit će se jednako. Ukinut će se jedan tip djelatnosti, ako dobro zaključujem iz činjenice da se ukida ovo što se zove, donatorska skupština, dakle, neće se više baviti, pretpostavljam, donatorima ili privatnim donatorima ili tvrtkama koje će sudjelovati u skupljanju novaca na stipendije, ali se uštedit neće ništa. Katkad se zbog, što bi se reklo, umjetničkog dojma, ukidaju, a katkad osnivaju agencije koje nemaju puno veze i često završe neuspjehom. Međutim, financijski efekt bi se morao vidjeti jer ako ste do sad imali jednu djelatnost, kao posebnu djelatnost, a sad ju više nemate, onda bi se morali neki novci tu uštedit, i ti novci bi onda mogli ići eventualno za još pokoju stipendiju za učenike i studente što je bila glavna zadaća ovoga, dakle, ove zaklade koja se sad ukida. Dakle, jedan mali tehnički zakon, s druge strane pokazuje da takvi rezovi ukidanja pojedinih agencija, službi itd. imaju smisla ili ako smatramo da je ta aktivnost nepotrebna, pa ju ukidamo, što mislim da bi bilo potpuno pogrešno jer to što se nije uspjelo do sada, ne znači da ne treba na tome nastojati i pokušati skupiti novce od drugih izvora izvan proračuna za učeničke i studentske stipendije i zato da se uštedi na troškovima administracije i još jedne takve institucije. I tu bi molila objašnjenje, šta to znači, kako to da vi ukidate agenciju a financijskih efekata ne predviđate, hvala vam lijepa.

Zahvaljujem g. potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena ministrice sa suradnicom, poštovane kolegice i kolege.

Predviđeno je između ostalog i ukidanje i Nacionalne zaklade za potporu učeničkom i studentskom standardu i to na način da poslove iz njene nadležnosti preuzme Ministarstvo znanosti i obrazovanja i naravno s obzirom da je predmetna Nacionalna zaklada osnovana zakonom, evo danas po hitnom postupku, prvom i drugom čitanju, donosimo Prijedlog zakona o prestanku važenja tog istog zakona. E sad, dakle valja ovdje još samo kratko napomenuti da evo, žao mi je, nažalost praksa je i činjenice nakon evo 10-ak godina rada zaklade, praksa je pokazala da zaklada nažalost nije u potpunosti uspjela ispuniti svoju svrhu odnosno po meni najveći problem je u tome što zaklada na godišnjoj razini nažalost ne uspije prikupiti dovoljno donacija za dodjelu stipendija nego većina stipendija, Većina tog novca dolazi iz državnog proračuna i tu zapravo dolazi do preklapanja i našeg ministarstva i zaklade i meni osobno se čini dakle, a jednako tako i Klubu zastupnika HDZ-a, da je odluka o ukidanju agencije opravdana. Međutim evo, imala bi samo potrebu istaknuti da ipak ne treba zanemariti da je ova zaklada bez obzira na način odakle su došla sredstva, naravno većim djelom iz proračuna a ja bi rekla svake godine sve manjim djelom iz različitih donacija, dakle ova zaklada je ipak na godišnjoj razini dodjeljivala 400 stipendija u 8 kategorija. Ne treba to zaboraviti, ja ću nabrojiti kategorije, reći ću kasnije zašto. Dakle prije svega, kategorija u deficitarnim nastavničkim studijskim programima 243 stipendije, 70 stipendija za osobe sa invaliditetom, 22 stipendije za pripadnike romske manjine, 10 stipendija za aktivne kategorizirane sportaše, 10 studenata koji su do svoje punoljetnosti bili smješteni u domove socijalne skrbi ili udomiteljske obitelji, 10 stipendija za studente bez oba roditelja i 20 stipendija za studente koji su i sami roditelji. Dakle to su vrijedne kategorije naših mladih ljudi i željela bih dati do znanja evo i na pažnju i na brigu našoj ministrici da vodi računa o tome da ove kategorije ne budu zakinute kad nadležnost zaklade pređe u ruke Ministarstva znanosti i obrazovanja zato što se radi doista o širokoj lepezi vrlo korisnih stipendija za ove kategorije koje sam navela i doista je trebalo vrlo potrebno, vrlo pažljivo voditi računa da neke od ovih kategorija se tijekom vremena ne izgube. I jednako tako pri kraju, naravno na samom zaključku moram reći da će Klub zastupnika HDZ-a podržati ovaj Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu i pritom ću naglasiti još jednom da ova Vlada među svoje važne, ja bih rekla ako ne i najvažnije ciljeve, ubraja i one koji se odnose na ulaganje u mlade ljude osobito ulaganje u mlade znanstvenike, mlade doktorante s ciljem njihovog ostanke, osiguravanja njihove egzistencije i profesionalnog razvoja ovdje u Hrvatskoj. I jednako tako ću podsjetiti da Hrvatska zaklada za znanost na godišnjoj razini povećava svake g. sredstava za financiranje mladih doktoranda i poslije doktoranda.

Između ostalog smatram i držim da je to veliko povećanje i značajno ulaganja upravo u naše mlade doktorande, odnosno, polijedoktorande. Dakle, zaključno, kao što sam već rekla još jednom ponavljam, Klub zastupnika HDZ-a će ovaj prijedlog zakonski podržati. Sljedeći Klub zastupnika onaj SPD-a u ime kojeg će govoriti poštovana zastupnica Sabina Glasovac.

Ovako kada to, kada uđete malo u materiju, onda to može zvučati onako poprilično tužno da radimo nešto protiv studenata, da ukidamo nešto što je osiguralo stipendiranje naših učenika i studenata.

Jer roditelji naprosto možda nemaju sredstava kako bi svojoj djeci osigurali sve one potrebne troškove za završetak, što srednjoškolskog što visokoškolskog obrazovanja. Međutim, kada malo zagrebemo ispod površine, nismo baš tako brutalni i nećemo baš tako hladno kao zastupnici ovdje dignuti ruku za zakon koji će oštetiti učenike i studente, jer to mu neće biti, vjerujem tako, pogotovo ako uzmemo u obzir činjenicu da većina sredstava koja su išla prema učenicima i studentima, se osiguravala u državnom proračunu, samo što to od sutra više, ta sredstva neće transferirati u formalnom pravnom smislu raspisivanje natječaja, provedbe natječaja i dodjeljivanja sredstava, neće to više raditi zaklada, nego će to raditi ministarstvo. Poznato je također, da zaklada već godinama ne funkcionira, da prije nekoliko godina je došla u situaciju da su unatoč činjenici da su sredstva u državnom proračunu bila osigurana za učeničke i studentske stipendije, ona su poprilično kasnila i nisu bila doznačena učenicima i studentima na vrijeme, upravo zbog lošeg funkcioniranja zaklade u trenutku kada čelni čovjek zaklade odlaze u trenutku kada se gasi web stranica zaklade, u trenutku kada nije jasno što se događa s njihovim prostorima u Ilici, kada novinari pokušavaju doći do kontakt osobe, pitati što se događa s tim sredstvima koja postoje u proračunu, zašto natječaj zapravo se ne privodi kraju, zašto ona ne završavaju u rukama učenika i studenata. Dolazi se zapravo u situaciju da se tada eklatantno vidi da tu nešto nije u redu. Poslije toga se imenuje novi upravni odbor, novo donatorsko vijeće, novo čelništvo, sve je to u redu, međutim, činjenica je da, evo, sada je vlada iskoristila priliku da kroz ovaj plan gašenja odnosno, kako bi to rekla, sada sam već malo umorna, pa mi mozak baš i ne radi, s ciljem ušteda se spajaju određene agencije, zaklade, neke se gase, tako da je našla priliku da evo s tom ekonomičnošću, odnosno, zahtjevom za ekonomičnošću, zapravo ugasi ovu zakladu koja već dugo ne ispunjava svoju svrhu, a svrha je bila da s malim intervencijama proračuna, znači da proračun, država osigura funkcioniranje tog hladnog pogona i što se tiče zaposlenih i poslovnog prostora i održavanja i svega skupa. Ali da gospodarstvo bude to, koje će zapravo zajedno s državom privlačiti sredstva odnosno, involvirati gospodarstvenike, privrednike, da ulažu u zakladu, da se pomaže, da se napravi taj nekakav spoj tržišta rada i državnog sektora, da se ulaže u te mlade ljude, da se eventualno sutra, kroz to stipendiranja oni vraćaju u taj sektor, odnosno, u privredu, gospodarstvo onih koji su ih stipendirali.

Danas to više nije tako i ne postoji zaista, ako će ona i dalje ovako funkcionirati, ako nemamo mogućnost da se gospodarstvo jače uključi u ovaj dio ona je bolje zaista da ju ugasimo. Međutim, ono što bismo mi u Klubu SDP-a željeli dobiti i čuti od vas danas, je sljedeće, znači mi ćemo podržati ovaj zakon, ali ako nam vi kao predstavnica vlade, odnosno, vlada može jamčiti da će se zadržati stipendiranje po svih ovih 8 kategorija koje su do sada bile stipendirane. Mi znamo, evo sada smo ovdje imali prilike čuti iz IZF-a financira se 10000 stipendija, većina tih stipendija 9000 i nešto ide za studente koji dolaze iz obitelji, koji žive u lošim soci imovinskim uvjetima. Jedan manji dio, pokriva stipendiranja osoba s invaliditetom, a onda još dodatno na tih 10000 stipendija, ima čini mi se oko 3700 rekli ste stipendija za studente koji studiraju redovite studente u području stema, e sad ono što mi želimo je da nakon gašenja zaklade niti jedna od ovih ranjivih skupina ne ostane zakinuta. Znači, da ostane nekako ova razina, ako ne i veća, evo ove godine oni su završili 12. prosinca, baš sam provjerila, 2018. godine je održana posljednja sjednica upravnog odbora, znački oni su proveli natječaj za akademsku i školsku godinu, utvrdili rang listu, znači studenti za ovu godinu neće patiti time što će se ugasiti, ugasiti sama zaklada, ali mi želimo da vi nama jamčite da će se kao i ove godine ili u većoj mjeri dati da će 245 studenata studijskih programa deficitarnih dobiti te stipendije, osobe s invaliditetom su već u jednom dijelu pokrivene kroz stipendije ministarstva al da ćete jamčit da će, ovdje ih je bilo dodijeljeno ove godine 70 da će to ostati na toj razini. Pripadnici romske nacionalne manjine su kroz zakladu ove godine bili stipendirani recimo njih 25, 10 aktivnih kategoriziranih sportaša, 10 studenata koji su do svoje punoljetnosti živjeli ili u udomiteljskim obiteljima ili su bili u domovima socijalne skrbi, 10 studenata muzičkih i umjetničkih akademija smo stipendirali kroz zakladu, 10 studenata bez roditelja i 20 studenata koji su roditelji. I ono što je nama potrebno kao jamac, odnosno kao garancija je da nakon što, s obzirom da sredstava u proračunu ministarstva postoje ove godine za ove stipendije, nadamo se da ako se ne planiranju, a vidimo nekakve benificije za državni proračun ni u pozitivnom, ni u onom negativnom aspektu, očekujemo evo da ćete sve ovo pronaći način kako stipendirati svih ovih 8 kategorija studenata.

Hvala podpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicima, naime jedan tehnički zakon koji se temelji na zaključku Vlade, racionalizacija i mislim da nitko ne bi, neće imati ništa protiv toga tim više što je u uvodnom obrazloženju i onome što možemo iščitati iz obrazloženja samoga prijedloga zakona radi se o tome da postavlja se i pitanje svrsishodnosti daljnjeg funkcionira same zaklade. Naime, jedna dobra namjera nije donijela ona očekivanja, one očekivana rezultate s kojima se u početku i krenulo, samo kad pogledamo, ako gledamo ekonomski u periodu postojanja koliko je prihodovala, koliko je uspjelo se realizirati stipendija, financijski da 95% praktički prihoda odnosno realizacije stipendija je transfer iz državnog proračuna, 5% je prihodovala kroz svoje aktivnosti što je u ukupnosti kroz 10 godina praktički prihodovala je onoliko koliko su i sami troškovi funkcioniranja zaklade. Vjerujem da i ovo što je ministarstvo prošle godine ministrice što ste pokrenuli sa duplo većim brojem stipendija, uveli stem stipendije i da ovaj dio što je bio sa ove govornice, da oni principi i one vrste stipendija koja su se stipendisti bili iz same zaklade, da će ostati na istoj razini da se neće ništa umanjiti odnosno da se neće određene kategorije biti uskraćene za same stipendije. Ono što bi također htio kazati, naime malo se i mijenjaju se trendovi, ne samo u smislu što je ministarstvo tijekom prošle godine promijenilo i paradigmu promišljanja i opredijelilo se za stem stipendije i jedan drukčiji pristup i među samim poduzetnicima, pogotovo među grupacijama većih tvrtki postoje trendovi sufinanciranja od učeničkih stipendija, od stipendija za studente, ali prvenstveno radi se po načelima i po principima izvrsnosti što svakako je za pohvaliti i mislim da će takve vrste stipendiranja biti, biti njih sve više i više.

Hvala lijepo podpredsjedniče, uvažena ministrice, kolegice i kolege, a nekoliko napomena vezano za ovaj zakon obzirom da rijetko imamo priliku raspravljat o položaju učenika i studenata u RH, a imamo i podatke koji su nedavno objavljeni Državnog zavoda za statistiku koji pomalo zabrinjavanju. Naime, po tim podacima po prvi put u zadnjih 5 godina počeo je padati broj diplomiranih studenata, tako da zadnjih 5 godina taj broj se smanjio za 2.500 pri čemu naravno uz iseljavanje, jedan od razloga koji studenti navode je da se sve duže studira, a studira se sve duže iz razloga financijskih problema tako da su brojni studenti prisiljeni istovremeno i radi privremeno i povremeno kako bi osigurali sredstva potrebna za studij. Inače Hrvatska je zanimljiva po nekoliko podataka provodi se stalno jedno istraživanje euro student, dakle studenti Hrvatske su u najvećem postotku u Europi studenti koji ostaju kod svojih roditelja gotovo 50%, također najmanji postotak studenata koji je smješten u studentske domove i ono što posebno je bitno istači 44% studenata obavlja privremene i povremene poslove kako bi osiguralo potrebna sredstva za svoje studiranje. Također je po tom istraživanju pokazalo se da su stipendije u Hrvatskoj izrazito neravnomjerno raspoređene među onim koji dobivaju pa tako studenti sveučilišnih studija znatno češće primaju stipendije u odnosu na studente stručnih studija. Visoki udio redovitih studenata koji ne plaćaju školarinu, prima stipendiju 36%, izvanredni studenti koji plaćaju školarinu ne primaju gotovo nikakve ... [[Govornik se ne razumije.]] stipendije, izrazito ... [[Govornik se ne razumije.]] studenata koji žive u studentskim domovina prima stipendiju 53%, inače je problem u Hrvatskoj što imamo veliki udio tzv. neizravnih potpora a sve smjernice koje idu prema nama i upute, kažu da bi trebali povećati udio direktnih potpora dakle stipendija. Ono što je bitno istaći također, studenti koji su završili gimnazije, češće primaju stipendiju u odnosu na studente koji su završili strukovne srednje škole. Izrazito je visoki udio studenata koji su prvi put upisali studij sa 21 g. i više, ne prima nikakve stipendije a slično vrijedi i za studente koji imaju djecu što je bila specifičnost za ovu zakladu koja je stipendirala takve studente, 91% njih ne prima nikakvu stipendiju što svakako treba promijeniti. Dakle upravo istraživanje je pokazalo koje su to ranjive skupine studenata koje imaju dodatne izazove u pronalaženju dodatnih prohoda za pokrivanje troškova studija pa bi trebalo u nekakvim budućim natječajima voditi računa i o tome. Dakle te preporuke iz izvješća Euro studenta ukazuju na mogućnost povećanja potrebe ukupno dostupnih stipendija iz javnih po kriteriju potrebe jer stipendije te obuhvaćaju manji udio studenata obzirom da se nerijetko traži izvrsnost a nisu svi izvrsni, zapravo njih je najmanje i trebalo bi voditi računa i o studentima slabije socio-ekonomskog statusa što je promijenjeno djelom iz ovih stipendija koje su danas na raspolaganju, od 10 000 i 3400 za STEM područja. Također ono što je ovo istraživanje pokazalo a potvrda je danas i ove naše odluke, dakle traži se da se razrade mehanizmi koji bi potaknuli tvrtke, zaklade i udruge na aktivnije uključivanje stipendiranja studenata. Naime, ovo istraživanje je pokazalo da u Hrvatskoj svega 8% izvora stipendija dolazi upravo iz tog privatnog sektora. Kolegica Pusić se upitala da li to znači ako ova zaklada prestaje raditi, da više nema načina da potičemo privatne donatore, ne znači, dakle mi imamo Hrvatsku zakladu za znanost, Sveučilište u Rijeci ima svoju zakladu, dakle ostaje prostor gdje privatni donatori mogu svojim donacijama osigurati povećanje broja stipendija. I na samom kraju ono što želim dodatno istaknuti, to je vezano za STEM stipendije, dakle STEM stipendije su nešto izuzetno dobro, međutim STEM stipendijama obuhvaćeni su samo dodiplomski studiji a diplomski studiji nisu. Mislim da to nije dobro i da bi trebalo naći načina kako i nakon završetka preddiplomskog studija, studenti diplomskih studija u STEM području mogu također biti kandidati za stipendiranje.

Uvažene kolegice i kolege, ministrice sa suradnicima. Znači mi danas raspravljamo o nekakvom poboljšanju studentskoga standarda koji u biti je vrlo loš isto kao i cijeli sustav obrazovanja i meni dosta nije jasno na koji način je u zadnje 2 g. taj sustav poboljšan, to ministrica možda zna bolje objasniti. Ja sam gledao proračun i za protekle 2 g. i projekciju za slijedeće 3 g., koliko vidim sredstva za obrazovanje i znanost se dodatno smanjuju i kvantitativno i kvalitativno. Vidimo da je na fakultetima, visokim učilištima, situacija vrlo loša. Primjerice za pojedinoga studenta se isplaćuje glavarina, redovnog studenta, 3650 kuna a onda imamo situaciju da fakulteti masovno upisuju tzv. izvanredne studente kojima naplaćuju proizvoljno školarine koje su višestruko više nego što država daje za redovnoga studenta pa tako često imamo školarine i od 7500 i 9500 pa i više kuna, da se studentima naplaćuju sve moguće vrste naknada i pristojbi poput recimo famozne naknade za upis semestra, zatim se naplaćuju indeksi koji nigdje u svijetu ne postoje osim naravno u Hrvatskoj, evo to ministrica koja se bavi digitalizacijom, informatizacijom bi mogla riješiti, bar je ona u tome stručna, ali vidimo da ne rješava. Vidimo da se studentima naplaćuju izrada diplomskoga rada, obrana diplomskoga rada, čak se naplaćuje i promocija, diplome. Zatim vidimo da se čak ti novci koji se uzimaju od studenata ne troše namjenski što su pokazali nalazi Državne revizije nego se u pravilu troše za pumpanje plaća dekana i njemu odanih nekolicine ljudi koji si ona povećaju plaću iako imaju koeficijente koji ih razlikuju od ostalih djelatnika za 50% onda nije ovo samo slučajno Tehničkom veleučilištu nego i na brojnim drugim fakultetima da pojedini dekani imaju plaće veće od Predsjednice države pa čak kako je pokazalo Državna revizija, plaće veće od 40 000 kuna neto. Vidimo također da se na fakultetima novci troše nenamjenski, da se vrlo često potpisuju ugovori o djelu sa svojim vlastitim zaposlenicima, da se isplaćuju predujmovi kao za neke poslove da se čak isplaćuju pozajmice koje se mnoge često niti ne vrate, da se uzimaju nenamjenski krediti, čak je Sveučilište u Zagrebu uzelo nenamjenski kredit od 350 milijuna kuna, da se novac oročuje iako on kao da je fakultet nekakva banka a istovremeno dakle studenti doslovce preživljavaju, stipendija državna od 1200 što je daleko premalo se u pravilu ne može dobiti a onda gledamo da te iste stipendije dobivaju recimo ljudi koji idu na privatne fakultete, gdje su školarine po 30 ili 35 000 kuna. U nekakvim normalnim državama, svako sveučilište moralo bi izdvojiti oko 5% svojih prihoda za studentske stipendije i nagrade. A mi imamo fakultete koji isplaćuju više od 80% sredstava samo za plaće a studenske stipendije i nagrade iznose nekakav sitniš koji iznosi možda 1000 maksimalno 5000 kuna koji dobije par studenata, stisak ruke i može ići, dok im i to ne ukinu isto kao što su im ukinuli i na Tehničkom fakultetu a sve opet samo zato da bi se neko imao plaću 50 ili čak 100% veću nego sama ministrica obrazovanja.

Ti podaci govore sami dosta za sebe. Ono o čemu bi dakle trebalo težiti, trebalo bi težiti ustvari ne tome da se studentima daju te neke stipendije koje su kažem vrlo male, nekad samo par stotina kuna, eventualno 1000 kuna kao što sam spomenuo, nego bi trebalo težiti tome da se obrazovanje doista napravi besplatnim kao što je u mnogim drugim država svijeta, znači bez ikakvog plaćanja, po našemu mišljenju iz Živoga zida, sve dostupnija doktora znanosti. Vi ćete naravno reći da toga nema jer težite amerikanizaciji obrazovanja isto ako ministar Kujundžić amerikanizaciji zdravstva, ali ima recimo na Kubi.

U Sloveniji, evo još jedan primjer i zato naši studenti masovno odlaze na slovenska sveučilišta studirati, u Ljubljanu, u Maribor i na druga mjesta, znači možete vidjeti da se tamo ponekad nalazi cijela jedna kolonija Hrvata koji dakle u Hrvatskoj ne mogu ostvariti ono što mogu u susjednoj zemlji koja je s nama donedavno bila u zajedničkoj državi, koja je isto kao trpila i Aleksandra Karađorđevića, Tita, UDBA-u, koga god hoćete ali ipak je zadržala odnosno ostvarila neki standard za one kojima je to najpotrebitije a to su učenici i studenti. I moram se doista još jednom osvrnuti na ono što je danas govorila ministrica da će djeca moći pristupiti digitalnim sadržajima zato što svaka škola ima računalo, kao da će sad ne znam, škola sa 900 učenika na jednom računalu pristupati digitalnim sadržajima, to samo pokazuje da je i ministrica Divjak potpuno odvojena od stvarnosti života u Hrvatskoj jednako kao i njezine kolege u Plenkovićevoj Vladi jer da je pročitala analizu Ekonomskog instituta objavljenu prošle godine, na njoj bi jasno vidjela da 27% hrvatske djece nema svoj krevet, da 35% njih uopće ne sudjeluje u nikakvih izvanškolskim aktivnostima a da 45% njih nema svoje računalo. Nema računalo. I prema tome, ovdje promovirati nekakve visoke tehnologije, nekakve visoke standarde kao dostupne svima a ne biti svjestan da nisu riješeni osnovni problemi kako osnovnog i srednjeg obrazovanja tako i visoko obrazovanja, doista pokazuje da se pod ovom ministricom i pod ovom Vladom ništa bitno neće promijeniti u hrvatskom sustavu školstva i znanosti i to je ono bitno što moramo reći. Ministarstvo obrazovanja i znanosti nije osiguralo dovoljno sredstava u proračunu, nema nikakvoga povećanja, HNS služi samo kao privjesak HDZ-u s kojim se oni doslovce lotaju kako god se žele a to se pokazalo između ostaloga i na ovim svim glasanjima koje smo imali prilike proteklih tjedana vidjeti.

Hvala vam lijepa. Evo ja ću se pokušati ograničiti i vrlo sažeto dogovoriti na pitanja koja su bila u ovoj raspravi. Bilo je potanje donatorske skupštine, naravno, donatorska skupština u ovom zakonu je tijelo koje je propisano Zakonom o zakladi i to je razlog da ga trebaju i službeno, znači ovim novim zakonom ukinuti jer trebaju prestati postojati sva tijela koja su prethodnim zakonom bila propisana. Što se tiče broja zaposlenika, u zakladi su zaposlena dva zaposlenika i oni će prijeći u Ministarstvo znanosti i obrazovanja s obzirom da imamo upražnjenih mjesta. Troškovi će biti manji jer se primjerice, iznajmljivao prostor i postojali su različiti drugi materijalni troškovi.

Godišnji troškovi su oko 350 tisuća kuna i oni su svi plaćeni iz državnog proračuna, a ako izuzmemo plaće, koja će ionako trebati platiti jer ova dva zaposlenika, prelaze u ministarstvo, onda, ušteda je minimalna, oko 100 tisuća kuna, ali zapravo je puno veći bio problem u neefikasnosti, što je također bilo istaknuto u ovoj raspravi jer su se natječaji provodili sa zakašnjenjem tako da su rezultati bili u travnju, a evo, ove godine kada je ministarstvo već sada i preuzelo ovaj tehnički dio su u ovom trenutku dostupna i rezultati i objavljena je rang lista, što je, kao što sam kazala prethodnih godina bilo puno kasnije, tamo na proljeće. Također, ove godine je specifično to da su sve osobe koje su se javile na natječaj, osobe s invaliditetom, studenti, roditelji, djeca iz udomiteljskih obitelji zapravo i dobili stipendije, što zapravo znači da su i na različite druge načine ove kategorije dosta dobro pokrivene, međutim, mi ćemo sve te kategorije koje su sad bile obuhvaćene natječajima, zadržati, pa i one kategorije, dakle neke smo mi i uveli prošle godine. Na prijedlog Ministarstva znanosti su uvedeni i studenti roditelji, studenti bez oba roditelja i deficitarni nastavnički programi, to će se sigurno zadržati i u narednim natječajima, a ja sam uvjerena da ćemo i broj tih stipendija povećati. Dakle, sigurno da kada ministarstvo preuzme, što se već i ove godine pokazalo da će se te stipendije i natječaji provoditi na vrijeme, zajedno i s ovim drugim natječajima koje sada imamo, 10 tisuća stipendija iz, znači socio kategoriju odnosno 3400 za STEM stipendije plus ove druge stipendije. U isto vrijeme će se objavljivati, obrađivati i ja sam sigurna da će to biti sve skupa efikasnije kao što je sad već ova godina i pokazala. Potrebna je sigurno diversifikacija stipendija, i dalje moramo poticati unatoč tome što se ovim zakonom ova zaklada ukida i povećanje broja stipendija, ali i većeg uključivanja i privatnog sektora i donatora u dodjelu stipendija. Što se tiče samih STEM stipendija, to je isto bilo pitanje, odnosno konstatacija, zašto mi uvodimo ove stipendije na drugačiji način, pa prije svega da potičemo izbor STEM studija. I ove STEM stipendije su po prvi puta bile dodjeljivane i brucošima, što do sad nije bio slučaj. I na taj način smo stvarno potaknuli veću, dakle, više upisa odnosno veći interes za STEM studije jer kao što sam rekla i brucoši dobivaju STEM stipendije. E sad, mogla bih jedno duže vrijeme govoriti vezano uz navode g. Bunjca jer ja ne znam odakle on uzima podatke, ali sigurno ne službenih statistika. Ja ću samo kazati da je ova Vlada u protekle dvije godine, u tome sam i sama sudjelovala, bitno povećala sredstva za obrazovanje i znanost i to je vidljivo iz proteklog proračuna iz ovog proračuna gdje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja među dobitnicima i raste brže nego što raste, odnosno porast je u apsolutnim i u relativnim brojkama više nego što je rast proračuna bi mogao dati vezan uz prosječni rast. Također, subvencije za studente su povećane novom odlukom vlade s kraja rujna. Dakle su bitno veće subvencije od onih koje vi navodite, tako da bi bilo dobro da si malo ove podatke nove pogledate. Naravno da se bi trebalo i moglo više, međutim, ono što ste i sami utvrdili, da visoka i javna visoka učilišta prihoduju i sredstva na druge načine, i tu posebno podržavam i transparentnost rada i financijsku odgovornost. A ove stvari koje ste govorili vezano uz neke vaše osobne stavove neću odgovarati, ali mislim da smo, što se tiče same zaklade, dali dovoljno obrazloženja da će se sa radom zaklade nastaviti, da će svi oni koji su do sada kategorije koje su dobivale stipendije da će i dalje biti zadržane, a da će se efikasnost rada povećati. Uvažena ministrice, ostalo je jedno pitanje bez odgovora.

svega, ovih 3400 stipendija zadovoljava potrebe preddiplomskih studija i onu namjenu koja je bila, a to je da se potakne upis na preddiplomski studije u STEM području i da se obuhvate brucoši. To do sad nije bio slučaj, pa je upis na STEM studije koje smo imali raniji bio manji i zbog toga jer studenti prvu godinu stipendiju nisu mogli dobiti, sada je to moguće.

Sada, kao što smo jutros odlučili ćemo provesti objedinjenu raspravu o sljedeće tri točke i to: Konačni prijedlog zakona o izmjenama zakona o regionalnom razvoju RH, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, PZ br. 540, Konačni prijedlog zakona o brdsko-planinskim područjima, drugo čitanje, PZ br. 412 i Konačni prijedlog zakona o potpomognutim područjima, drugo čitanje, PZ br. 410. Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85. Poslovnika Hrvatskoga sabora. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za regionalni razvoj i fondove EU, te Odbor za lokalnu i područnu, regionalnu samoupravu. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Poštovana ministrica regionalnog razvoja i Fondova EU, Gabrijela Žalac.

Za repliku su se javili gotovo svi koji su zastupnici koji su u dvorani pa ćemo krenuti redom kako su se javili. Izvolite. Hvala. Poštovana ministrice javio sam se za kratku repliku na temu Izmjene zakona o regionalnom razvoju činjenica je jedna da se doista radi o tehničkim izmjenama, no ja bih u ovoj replici želio ipak govoriti o sadržaju. I ovaj sastav Vlade nije u dovoljnoj mjeri efikasan i uspješan u povlačenju sredstava iz EU fondova. Za to postoji više razloga. Ja ću nabrojati svega iz mog kuta gledanja nekoliko. Prvo, postoji potkapacitiranost od lokalnog do državne razine. Drugo, u određenim ministarstvima definitivno ljudi se ponašaju prekomotno i vrlo, vrlo inertno a o tome sam danas govorio i stanci. Treća stvar, gdje mislim da ćete vi kao ministrica vrlo važnog resora, imate jako lošu podršku od ostalih kolega u drugim ministarstvima i izmjene ovoga zakona zapravo uopće nam ne daju garanciju da ćete vi za godinu dana i svi mi biti uspješni.

Hvala lijepo.

Jutros smo tražili ali predsjednik Sabora nije pristao i saborska većina da raspravljamo u jutarnjem terminu.

To je prvo. Drugo pozivate se kako je vaše ministarstvo napravilo Zakon o brdsko-planinskom području a ne znamo uopće koje jedinice lokalne samouprave i koja područja će po novoj indeksaciji ili kako vi kažete spadati u to područje što znači da je to ruganje. Nemamo mjera, nemamo mjera koje očekujemo. I najbitnije, povucite ovaj zakon jer vaše ministarstvo radi velike štete RH. Zadnji smo po povlačenju sredstava u EU, Malta nas je prestigla, na začelju smo. Izvolite. Ministrice, na području brdsko planinskog dijela Hrvatske živi trenutno 190 tisuća Hrvata, to je 12 tisuća manje nego po zadnjem popisu stanovništva iz 2011. godine. Ovaj zakon ima financijsku omotnicu od 40 milijuna kuna. Dao sam si truda i zajedno sa Udrugom gradova napravio financijsku analizu svih gradova na brdsko planinskom području 2014., '15., '16., '17., '18. Kumulativno smo svi usporedno s 2014. izgubili 564 milijun kuna, ovo vam je po izvršenju, možete ministra Marića pitati u Ministarstvu financija. I ako sada nam kažete da su kompenzacijske mjere jednake, nisu, one iznose ukupno kada bi gledali prihod poreza na dohodak i sve kompenzacijske mjere za postojeća 45 grada 390 milijuna kuna, po izvršenju pomoći i prihod poreza na dohodak 2014. je iznosio 466 milijuna kuna. To je za 76 milijuna kuna manje. Znači ne da su, dodaje se 40 milijuna kuna nego i ovih 76 milijuna kuna nije vraćeno.

Uvažena ministrice od ovog zakonskog paketa po meni je najsporniji Zakon o brdsko planinskim područjima koji je netransparentan, diskriminirajući i potpuno neambiciozan. Dakle ako pogledamo koliko ljudi živi na tom području vi kažete da će svatko od njih dobiti 100 kuna. Je li zaista mislite da će tih 100 kuna spriječiti demografsku katastrofu i osigurati povratak stanovnika u brdsko planinska područja. Ovo kao da je nekakav poklon pred Novu godinu za stanovnike Gorskog kotara npr. jedna kutija zamotana šarenim papirom, šarenom vrpcom i vi to njima date i kad razmotaju taj šareni papir tu šarenu vrpcu i otvore kutiju što će naći u njoj, ništa.

Hvala lijepo, poštovana ministrice, ja se evo ne bi složio sa kolegom Jovanovićem, ja bi ipak rekao da Zakon o potpomognutim područjima je značajno zapravo teži, gledajući kad bi se raspodijelila sredstava koja osiguravate, koja nisu navedene u zakonu onda bismo došli u idealnoj jednoj situaciji, da bi svaka lokalna samouprava dobila nešto oko manje od 400.000 tisuća kuna. 400.000 kuna za gospodarski razvoj, za demografsku obnovu, za unapređenje infrastrukture, za sve moguće mjere 400.000 kuna, cijelih 400.000 kuna po jednoj lokalnoj samoupravi. Ja mislim da to otprilike gledajući sve one mjere koje su unutra navedene, a nije sadržaj ovog zakona, tamo je nabacano sve ostalo, stambeno-zbrinjavanje je jedan drugi zakon, financijsko izravnavanje je jedan drugi zakon, to je treći zakon. Ne možemo sve pod ovaj zakon staviti, ali mi gledamo konkretno što ovaj zakon donosi.

U komunikaciji vas odnosno predlagatelja na odborima sa javnošću govori se o broju od 85 jedinica lokalne samouprave, međutim mi kao saborski zastupnici ne znamo koja su to, ovaj koje su to jedinice lokalne samouprave i to u najblažu ruku može ovaj dovesti do određene ne transparentnosti u tome obuhvatu. Nadalje, ovaj zakon dakle ovaj prijedlog zakona u drugom čitanju ne mijenja onaj kriterij da se obuhvat temelji na granicama jedinica lokalne samouprave, pa stoga recimo npr. jedan grad Ozalj koji je u većini područje nizinsko ipak ima 30% brdsko-planinskog dijela i to izuzetno značajnog iznad 1000 metara nadmorske visine, dakle to je za hrvatske prilike velika planina Žumberak gdje ima naselja iznad 500 ovaj 500 metara nadmorske visine, međutim temeljem ovog obuhvata bojim se da grad Ozalj [[Upadica: Hvala.]] neće biti dio tog brdsko-planinskog područja. Zahvaljujem gospodine podpredsjedniče, uvažena ministrice, ja predlažem da mi cijelu Hrvatsku odmah proglasimo nerazvijenom i da donesemo samo jedan jedinstveni zakon. Jer sada ste objedinili tri zakona, pa imamo zakon o brdsko-planinskom, o regionalnom razvoju, o otocima, o potpomognutoj područjima, imamo program za Slavoniju i najavili ste još bezbroj programa i sad ja postavljam koji je smisao svega toga. Jer ono što je gospodin Paninić rekao sa 400.000 kuna ako podijelimo na onih 40 miliona na 85 gradova da li je za to nam je potreban zakon. Ispada ono što je ministrica Divjak maloprije rekla da mi smo svjetski prvaci u štampanju zakona i ispada da ova Vlada samo štampa, štampa ali smo isto tako svjetski prvaci u kompliciranju stvari. Zato usporedimo se sa primjerom uređenih zemalja na tematskoj sjednici našega odbora bio je primjer Švicarske, Austrije i Francuske gdje su upravo ta nerazvijena područja postala i hit [[Upadica: Hvala.]] za živjet.

Možemo se složiti da u ovom …/nerazumljivo/… zakona koje se tiču regionalnog razvoja da možemo imati različite pristupe, dakle teorijske i praktične i znanstvene i da većina reći ću teoretičara regionalnog razvoja govore o nečemu što se zove teritorijalni kapital. Dakle, nešto sasvim novo, a ja primjećujem da u prijedlogu dakle ovih zakona koji se tiču regionalnog i lokalnog razvoja taj zakon o brdsko-planinskim područjima zapravo da su onako malo neambiciozni i da su malo iz znanstvene i stručne perspektive neambiciozni. Jer ni jedna zemlja EU dakle nema unificirani isti stav prema lokalnom regionalnog razvoju, nego pokušava upravo zbog svoj nekog i povijesnog nasljeđa, a isto tako i zbog različitih demografskih, ekonomskih kretanja imat neka svoja rješenja.

Hvala lijepa, poštovani podpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice sa suradnicima, evo zahvalan sam vam prvo vezano zbog intervencijskog plana za grad Imotski, za sve imotske općine, ne radi se o selektivnosti, tu smo razgovarali i o Vrgorcu, Vrlici, Sinju, Trilju, dakle o mogućnostima, zahvalan sam i zbog povećanja sredstava vezano za amandman kojeg smo radili zajedno sa gospodinom Šipićem, kolegicom Puh. Naravno kad bismo imali sve kolege ovdje večeras iz sa brdsko-planinskog područja da bi ti katalozi bili veliki i da bi govorili o otežanom življenju i gospodarenju na tim područjima, ali treba sliku gledati šire i ono što ste vi govorili u vašemu izlaganju. Zaboravljamo da i kod poreznih paketa zakona smo mislili na takve stvari, zaboravljamo kod Zakona o trošarinama da smo mislili na linijske prijevoze učenika koji nemaju ekonomsku cijenu, pa pozdravljam i ovu gorsku iskaznicu koja će također pomoći kod linijskog prijevoza kao i hrvatski gorski proizvod.

Hvala podpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena ministrice pa svi znamo da preko noći naravno ovim donošenjem zakona nećemo sve promijeniti, ali ove mjere su veliki pomak da bi ona nerazvijena područja dostigla ona razvijena. Vidimo da u iduće tri godine Zakonom o potpomognutim područjima za 304 jedinice osigurano više 300 milijuna kuna, za ona brdsko planinska, znači, tih 85 jedinica je 117 milijuna kuna više, što naravno nije zanemarivo ako uzmemo u obzir da je tu Projekt Slavonije gdje je 8,1 milijarda ugovorenih sredstava od kojih je, evo ja samo mogu reći u mojoj županiji ugovoreno do sada 885 milijuna kuna, sigurno su pomaci koji će čim prije i to svi želimo, one nerazvijene krajeve ubrzati i da idu, i poboljšati standard građanima u tim krajevima, evo, hvala lijepo. Hvala potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnicama. Naime, u uvodnom obrazloženju, znači, razlozi zbog kojih se Zakon donosi temelj je Zakon koji je donesen 2002.-ge sa primjenom 2003.-će godine i tu vrlo jasno piše, znači, Zakonom općine i gradovi koji imaju taj status, taksativno su navedeni u samom Zakonu. Zašto nije se išlo i u ovaj prijedlog Zakona, novoga Zakona, upravo po tim načelima, po tom principu, ne na način da mi ovdje kao što je moglo se i zaključiti da licitiramo da li ova ili ona općina ima pravo ili ne. Jasno su definirani kriteriji, to je jedno, nego upravo iz razloga da bi, vjerujem da bi i kroz rasprave koje bi ovdje bile, bile daleko sadržajnije i da bi za one programe koje Vlada odnosno Ministarstvo mora napraviti imali već jako veliki broj i određenih podataka, a vjerujem da bi se iznjedrile određene i [[Upadica: Hvala]] mjere. Pa poštovana ministrice, čujemo da su velike kritike na iznos sredstava predviđenih za realizaciju ova dva Zakona za ulaganja u brdsko planinska područja i potpomognuta područja i sigurna sam, ne samo mi, nego i vi bite bili daleko sretniji da su ta sredstava i znatno viša. Međutim, kako kolege često govore o Zakonu o otocima i smatraju da je za otoke predviđeno znatno više sredstava, ja bi tu posjetila da, kad smo gledali izjvešća o učincima provedbe Zakona o otocima mogli smo vidjeti da je Ministarstvo izdvojilo 181 milijun kuna, a ukupno je realizirano projekata u vrijednosti 1,7 milijardi kuna, što znači gotovo 10 puta više. Isto tako je predviđeno i u ovim Zakonima da uz Ministarstvo regionalnog razvoja da i ostala državna središnja tijela ulažu svaki ovisno o svom području i zadatku. Evo, ja ću se nadovezati upravo na ovo što je kolegica Martinčev-Juričev rekla. Dakle, ovdje, mislim da se polazi od krivih premisa, dakle, ovdje se dijeli broj općina, gradova itd. sa sredstvima koja su ovdje predviđena, što je krivo. Dakle, ovo su inicijalna sredstva koja trebaju poticati da bi se povukla sredstva koja su predviđena upravo, između ostalog, i ovim, recimo zajmom eiba, gdje se povlače za dio nacionalnih sredstava odnosno sufinanciranja onog nacionalnog dijela, dakle, da bi te općine i gradovi imali kvalitetne programe i povukli dodatna sredstva. Znači, to je zapravo inicijalno što treba potaknuti sve nas da radimo na pravim projektima. Pa cijenjena ministrice, iz ovog paketa Zakona koji danas predstavljate HS-u vidi se koliko ova Vlada zapravo teži uravnoteženom i ravnomjernom razvoju RH koliko je to moguće, a to se vidi i po vašoj stalnoj komunikaciji sa hrvatskim županima, gradonačelnicima i načelnicima u kojima preispitivate zapravo njihove potrebe. Međutim, htjela bih ovdje istaknuti da ste ovim Zakonom, ovim paketom Zakona ipak našli načina kako se određenim općinama i područjima u RH može ipak povratiti dio sredstava koji su oni u jednom trenutku projecirali u svojim proračunima kad su ta područja izgubila status posebne državne skrbi. Ovo je jedan od načina kako ste im ipak pomogli jer oni kad su planirali svoje proračune, u jednom trenutku su ostali bez određenih sredstava, a naravno promijenivši ove valorizacije vezane za indeks razvijenosti. U svakom slučaju, vjerujem da će i regionalni koordinatori koje ćete imenovati, donijeti tu ulogu koja će biti taj kontakt sa Ministarstvom i sa svim potrebama lokalne samouprave.

Hvala lijepo uvaženi predsjedniče, tražim stanku u ime kluba MOST-a od 10 minuta. Uvažene kolegice i kolege, uvažena ministrice.

Ovo je vrlo bitan Zakon. Ovim Zakonom ništa nismo riješili, a interes zastupnika koji je ovdje, vidjeli ste u replikama da vrlo mali broj zastupnika podržaje. Još jednom naglašavam, povucite ovaj Zakon koji ne rješava ništa, ovaj Zakon je u biti samo piar. Ovaj Zakon je dokaz da vaše Ministarstvo nema namjeru pomoći našim ljudima. Pozivate se na Vlade, našim nerazvijenim područjima, pozivate se na Vlade u Splitu, pa sve što ste rekli u Splitu, ja sam dao Amandmane na proračun, ništa nije prihvaćeno. Na šta se vi pozivate, a 5 puta ste iste projekte otvarali u Dalmatinskoj Zagori, tako i na drugim područjima, Ravče, Drvenik. Ja vas još jednom kolege zastupnici molim da sa svojim klubovima usuglasite, vi ministrice povucite ovaj Zakon gdje ne dajete niti jednu mjeru, niste ovim Zakonom riješili, i koji je, lokalni ... [[Govornik se ne razumije.]] spadaju u brdsko-planinska područja, a dajete ovaj Zakon, i to ministrice nije smješno, ovdje se radi o 2/